Dame i gospodo.

Plaća pak učitelja u Hrvatskoj bila je 6.000 kuna, plaća zaposlenice u Tisku bila je 4.700, a prosječna pak plaća hrvatskog policajca bila je isto negdje oko 6.000 kuna kao i plaća medicinske sestre svima njima se plaće nisu povećale osim eventualno u jednoznamenkastim postocima. Ove brojke tj. ove činjenice svjedoče o dramatičnosti svakodnevnog života hrvatskih ljudi, ali one svjedoče i o bezosjećajnosti, nesposobnosti i nedoraslosti vladajućih struktura u Hrvatskoj. Postavlja li si hrvatska vlada pitanje kako hrvatski ljudi preživljavaju, postavlja li si hrvatska vlada pitanje kako hrvatski ljudi plaćaju svoje režije i školsku prehranu svojoj djeci, kako plaćaju maturalno putovanje i maturalnu zabavu svojoj djeci? Je li hrvatska vlada svjesna da svojom korupcionaškom i protupravnom politikom uskraćuje hrvatskom čovjeku pravo na dostojanstven život? Temeljna zadaća svake vlade, svake države u svijetu je briga o svakodnevnom životu svojih građana. Hrvatske vlade u zadnjih nekoliko mandata pak vode samo brigu o sebi i uskom krugu uzurpatorskih moćnika koji se međusobno štite jer ove alarmantne i zabrinjavajuće brojke ne bi bile moguće kada bi i u najmanjoj mjeri hrvatske državne institucije funkcionirale. Zbog trenutačne krize i kao reakciju na cijenu naftnih derivata njemačka je vlada primjerice uvela jednu mjeru pod nazivom 9 eura tiket. Naime, za 9 eura mjesečno svi njemački građani mogu se voziti njemačkom željeznicom na području cijele Njemačke. Svakodnevno mi se obraćaju hrvatski građani s dramatičnim informacijama npr. o potpunom divljanju cijena električne energije gdje pojedini restorani, visoke škole i tvrtke dobivaju doslovno duplo veće račune nego što su imali prošli mjesec. Zašto je tomu tako? Tomu je tako zato što su sve ključne državne institucije paralizirane i onemogućene u djelovanju te umjesto da djeluju po Ustavu i zakonu instrumentalizirane su da djeluju za interese pojedinaca. Jučer smo primjerice saznali da zaposlenici HANFE koji trebaju nadzirati leasing kuće i mirovinske fondove itd., protupravno na temelju insajderskih informacija trguju financijskim proizvodima i uz svoju plaću dodatno zarađuju. TU HANFU vodi jedan od uzorpatora izvjesni Ante Žigman. Osoba iz inkubatora Martine Dalić, arhitektice Borg lopovluka koja bi u svakom normalnom pravnom poretku bila procesuirana, ali u današnjoj Hrvatskoj ona je direktora Podravke. Identičan slučaj zlouporabe imali smo prije nekoliko mjeseci u slučaju HNB-a. Ta HNB nije ni hrvatska ni narodna jer sve što ta institucija radi, radi za interese vrhuške oko Borisa Vujčića te kršeći europsko i hrvatsko zakonodavstvo skupa s bankama u Hrvatskoj obespravljuje hrvatske građane i omogućuje ekstra profit bankama. Kada bi Hrvatska imala iole funkcionirajući pravni poredak vrhuška HNB-a bila bi odavno procesuirana. Zaposlenici Porezne uprave me izvještavaju kako postoje zone zabrana u koje porezna ne smije ući. Porezna uprava smije maltretirati ugostitelje na Jadranu, poljoprivrednike, kumice na placu, ali temeljito pročešljati Zagrebački holding ili Atlantic grupu ili Adris grupu ili PPD to Porezna uprava ne smije raditi. Isto tako u segmentu politike zapošljavanja i tržišta rada nastupio je potpuni kolaps jer država nema nikakav program za sezonske zaposlenike. Ni u pogledu podupiranja poslodavaca, ni potpore zaposlenicima. Rezultat je da naši kvalificirani ljudi iz sektora ugostiteljstva moraju napuštati svoju domovinu, a država bez ikakve strategije dijeli radne dozvole. Politiku današnje Plenkovićeve vlade možemo okarakterizirati kao vlak bez voznog reda u kojemu vlakovođa i kondukteri u otvorenom savezništvu s razbojnicima pljačkaju putnike. Jer kada bi institucije u državi Hrvatskoj djelovale sukladno zakonu i radile svoj posao onda bi porezi bili niži, tržište rada bilo bi uređeno, a ova bezočna korupcija ne bi bila moguća već bi bila na razini nama sličnim državama kao što su Austrija, Njemačka ili Češka. Znači ne bi ugrožavala svakodnevni život njezinih stanovnika. To protupravno, antieuropsko i antihrvatskog djelovanje hrvatskih moćnika motivirano je iz egoističnih, sebeljubnih i oholih ciljeva tih moćnika koji Hrvatsku državu i njezine građane drže zatočenicima u okovima korupcije iz jednog jedinog razloga, a to je da bi se mogli protupravno bogatiti bez da za to budu kažnjeni. Ali tomu će doći kraj. Uvjerena sam da ćemo se izboriti za vladavinu prava, da ćemo svrgnuti ovu uzurpatorsku grupu moćnika da ćemo Hrvatsku izgraditi kao uređenu, bogatu i stabilnu europsku državu.

materinjem jeziku čuvajući tako svoja identitetska obilježja. I ovaj put ću reći ono što sam i ranije govorila iako nakon toga bila izložena osudi i kritici, ne, ovo nipošto nije segregacija i getoizacija. Ovakav pristup je samo isključivo garant očuvanja identiteta jednog naroda koji vjekovima živi na određenom području. Upravo zato mi u SDSS-u ćemo biti prvi koji podržavaju ovakve i slične inicijative iz prostog razloga, teško da se itko bolje razumije od nas manjinaca međusobno. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani kolega Hajdaš Dončić, izvolite. Hvala. Dobar dan želim svima. Ja ću ponovo o inflaciji kao jednom, reći ću, jednoj pojavi koje nije bilo u hrvatskom društvu i u europskom društvu, europskoj zajednici pa, dobrih zadnjih 20-ak, 25 godina. Dakle govorimo o ekonomskoj terminologiji tzv. ubrzane inflacije za koju se ja nadam da će Europska središnja banka i europski birokrati dakle učiniti sve da ne dođe do još jednog goreg pojma, tj. ... [[Govornik se ne razumije.]] ali živi bili pa vidjeli kako će nam naši birokrati iz EU komisije, pod navodnicima kažem naši birokrati, zapravo reagirati jer vremena su izazovna. Ja se mogu složiti da je u Hrvatskoj inflacija isključivo uvezenog karaktera, znači koja je ovisi o cijeni energenata i zapravo nečemu što se zove krah dobavnih lanaca, ali isto tako moramo biti svjesni da iako se predviđa inflacija ove godine oko 9%, da ta inflacija neće biti jednaka i ista za sve. Dakle da osobe sa niskim primanjima, niskim prihodima, dakle za njih je ta inflacija 15 do 20% jer samo ako promatrate dakle košaricu potrošačkih dobara, primjećujete da su zapravo hrana i energenti najviše je njihova cijena porasla. Dakle skoro 20% i tu se sad javlja taj problem jer imali ste rebalans proračuna koji je isključivo bio namijenjen zadovoljavaju mastriških kriterija i uvođenju eura. Ja sam postavio pitanje i postavit ću ga i sada, zašto smo tim, tempom ću reći, trebali smanjivati i razinu deficita i razinu javnog duga? To uopće nije bilo potrebno. Dakle mogli smo si ostaviti prostora upravo za ova krizna vremena da pomognemo najugroženijim skupinama, a to se jedino može učiniti dakle direktnim dodacima ili subvencijama. Stoga je SDP dakle jučer predložio dakle jedan sveobuhvatan paket ekonomskih mjera dakle koji uključuju i energetiku i umirovljenike i poduzetništvo i građane. Kad sam spomenuo inflacije, rekao sam da nije ista za sve. Dakle najugroženija društvena skupina, ako je tako mogu nazvati su umirovljenici. Ja ću ponoviti i ponovo ću ponoviti isto pitanje, zašto se nije promijenila formula za usklađivanje mirovina? Zašto se ne uzme 100%-tni udio indeksa potrošačkih cijena pa ako je na početku godine umirovljenih za 1000 kuna mogao kupiti određenu košaricu prehrambenih namirnica, od ulja, brašna, toaletnog papira, bilo bi u interesu države da na kraju godine za 1200 kuna kupi istu košaricu dobara, ali pod uvjetom dakle da je indeksacija mirovina bila po potrošačkoj košarici, znači da je realna vrijednost njegovog novca ostala ista. A sada mu nije ostala ista jer zapravo mirovine, porast mirovina ne prati rast inflacije ili obrnuto. Dakle to je prvi prijedlog. Isto tako, kroz energetskih dodataka o tome nije nitko razmišljao. Dakle ja kažem da nije fer i to kažem kao socijaldemokrata da nije fer, znači da vi dobijete tzv. energetsku subvenciju, a da niste limitirani koliko zapravo vi energije, da li je to plin ili električna energija zapravo trošite u kućanstvu. Dakle vi možete dobiti 40 lipa subvenciju i nebitno je hoćete potrošiti 500 ili 1000 jedinica, znači trebalo je napraviti košaricu koliko zapravo prosječno kućanstvo ima pravo na subvenciju i na taj način potaknuti građane dakle da se odgovornije dakle ponašaju prema, reći ću nekoj, nečemu što se zove energetska učinkovitost. Pa onda mu možemo dati i veći subvenciju na to jer ovo ispada kao jedna ono populistička mjera, ajmo dati svima sve. I treća stvar, što definitivno ne razumijem, zašto ne koristimo priobalje za solarnu revoluciju? Znači mi ćemo sad na piku uvoziti energiju iz plina ili ugljena, plaćati to besramno skupo, a umjesto da smo olabavili cijeli proces stavljanja fotonaponskih ćelija. Hvala.

nikakvu protugradnu obranu. Vi se samo lijepo osigurajte u osiguravajućim društvima i prst u uho, kukuruzi će rasti, vinogradi će cvasti, povrtlari će imati svijeće, sve će biti kako kaže Kekinova ova sve će bit, ne znam ni ja kako. E sad na žalost povijest i iskustvo nam govori da godišnje od te tuče od 2001. godine kad je taj zakon donesen i u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u Požeškoj i u Zagorju našem hrvatskom i u Međimurju i Imotskoj krajini trpimo enormne štete. One su godišnje ja sam član tog Povjerenstva za procjenu šteta ovdje Hrvatska država, proračun samo za te štete kad se proglase elementarna nepogoda 30% mora biti. Samo država Hrvatska više od 150, 160 milijuna godišnje isplaćuje tim nesretnicima jer ih osiguravajuća društva ne štite, do 20% ih štite od tuče. Ali šta je? On ih štiti od tuče, damo tih 20% ali nema kukuruza, nema pšenice, nema vina, nema grožđa, nema cvijeća, nema luka, nema hrane. Državno osiguravajuće društvo to ne pokriva. Znači mi smo trajnu štetu, nepovratnu zapravo prouzročili svojim nemarom, a ne možemo mreže staviti na cijelu Hrvatsku. Kako ću ja mrežu na svoje vinograde kad mi je 55 stupnjeva sa koljenima bradu dodirujem, di ću ja mrežu staviti, a takvih je 50% Nismo svi u prilici da kao u Istri i ne znam u ravnici imamo ravno sve, pa staviš mrežu i nemaš problema iako je to problem. Znači pogriješili smo. Možemo ispraviti. Odbacite Državni hidrološki zavod onu studiju, to ne valja, idemo na stručnjake koji kažu da treba godišnje uložiti 20 milijuna kuna u učinkovit sustav što raketarski, što onaj reagenski i imamo ekonomsku isplativost 20 milijuna pazite nasuprot 150 milijuna minimalno. I taj sustav treba maknuti operativno i iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, stavit ga pod nadzor civilne zaštite, jer oni su jedini, to je elementarna nepogoda kao poplava, požar, bilo šta drugo tako i tuča.

Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238. Naime, nećemo govoriti o preodgoju i sličnim stvarima, ostavimo to možda za drugi put. Ima ga itekako. Još uvijek postoji diskriminacija, još uvijek postoje fizički napadi, još uvijek postoje mnoge predrasude koje možda obrazovanjem treba rješavati, pa je i sam kolega Sačić po društvenim medijima piše da su majmunske boginje gay bolesti i slične stvari što mislim da nema, nema prostora u Imate pravo govora pet minuta, mogli ste to reći i u okviru toga, a ovo sada je bila povreda Poslovnika i dobivate opomenu. Izvolite vi kolega Sačić isto povreda Poslovnika. napadnut i uvrijeđen pred hrvatskom javnošću kao diskriminator.

Dobio je kolega Hajduković opomenu, dobili ste i vi opomenu zato što ovo nisu povrede Poslovnika, nego replicirate o jednoj temi o kojoj imate različita stajališta.

Kolega Škoro i vi dobivate opomenu. Ovo je bila isto tako replika.

Sada će kao deseta govoriti poštovana kolegica Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Dobar dan svima. Prošli tjedan sam upozorila da korupcija počinje na izborima prisvajanjem nepostojećih glasova od strane HDZ-a što im omogućava loš i neustavan kroj izbornih jedinica. Izborne jedinice osmišljene su tako da na njima HDZ-ova korupcija pobjeđuje. S obzirom da je kroj izbornih jedinica početak i izvor svog lopovluka koji se događa nakon izbora već godinama predlažem da se reforma izbornog zakonodavstva uvrsti u posebno poglavlje Strategije suzbijanja korupcije što HDZ-ova vlast zna se odbija. Govor u kojem sam upozorila na nužnost hitne izmjene izbornog zakonodavstva ovdje u RH održala sam u gotovo potpuno praznoj sabornici što je petkom uobičajena pojava. No, u prošli petak su na tu praznu sabornicu upozorili i mediji. Stoga ću danas ukazati da se ona korupcija koja počinje na izborima nastavlja kroz nerad Hrvatskog sabora. Slika prazne sabornice slika je opustošene Hrvatske. To je Hrvatska u režiji HDZ-a. Na isti način i istih razloga zbog kojih HDZ pobjeđuje u opustošenim slavonskim županijama HDZ pobjeđuje i u utakmicama koje se odigravaju u okviru ovih nesretnih zidina i to neovisno o tome ima li ili nema saborsku većinu. Opustošenu sabornicu stvorile su odredbe Poslovnika, a Poslovnik i način rada Hrvatskog sabora jedna je od HDZ-ovih utvrda. Stoga na Poslovnik gledam kao na srce kartage koju treba razoriti. HDZ-ova većina neće mijenjati Poslovnik jer mu ovaj postojeći sasvim odgovara. Paše mu i ta prazna saborska zastupnica jer svaka prazna fotelja stvara i jača dojam kod naših građana da smo svi mi isti. Stoga svaki neopravdani izostanak oporbenih zastupnika pomaže i jača HDZ-ovu vlast jer je razlika između HDZ-a i ostatka Hrvatske u tome što HDZ-ovi birači uvijek izlaze na izbore. Motivirani su jer su uz HDZ egzistencijalno vezani. A za oporbu, tko god oporba bila nitko neće glasati u tolikom broju ako nismo u stanju građane uvjeriti da smo bolji. Kao što u slijedeće 2 godine HDZ neće mijenjati kroj izbornih jedinica, tako neće mijenjati niti nesretni Poslovnik, a to znači da mi pogotovo oporbeni zastupnici moramo mijenjati praksu u okviru onoga što postoji. I ja na to upravo na to pozivam one oporbene zastupnike koji uistinu rade i opravdavaju svoj smisao postojanja u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Praksa se ne može mijenjati ako mi svojim nepojavljivanjem šaljemo poruku da nam do onog o čemu se ovdje raspravlja i nije osobito stalo. Danas su primjerice na dnevnom redu dva konačna prijedloga zakona. Iznosit ćemo stajališta u ime klubova, podnositi amandmane, ali ja postavljam pitanje koliko ćemo uistinu slušati jedni druge. Jedna od promjena u Poslovniku sabora za koju bi se ja zalagala je to da uvedemo pravilo da ako na sjednici nije u sabornici prisutna najmanje jedna trećina saborskih zastupnika da proglasimo da uopće nema uvjeta za održavanje rasprave. Nadalje, prihvatili smo običaj da se za ovom govornicom drže monolozi, bilo u trajanju od pet ili u trajanju od 10 minuta, niko nikome ne replicira i tu nema niti uvjeta za održavanje rasprave. Koliko mi je poznato niti jedan oporbeni klub nije lobirao niti pokušao lobirati kod drugih da se njegovi amandmani podrže na sam dan glasanja. Pa ako već ne možemo usmeno replicirati jedni drugima jer nam je broj replika ograničen, ajmo uvesti običaj da jedni drugima šaljemo na klubove zastupnika naše prijedloge amandmana, da barem na dan glasanja znamo o čemu se tu radi. Nadalje, sabor je izgubio svoju osnovnu ulogu i svojstvo zakonodavnog tijela, nemamo vlastitih zakonodavnih inicijativa, rad u odborima preslikava istu onu većinu koju ima pozicija i u samoj sabornici. Sve dok ne smanjimo broj saborskih odbora, dok ga ne svedemo na nekakvu razumu mjeru, odbori će služiti za to da se podijele fotelje i da se nekom daju nezaslužene uloge, da im se da lažan osjećaj važnosti, a zapravo samo dodatne različite privilegije. Većina njih ima neko svoje opipljivo materijalno svojstvo.

Izvolite. Samo nekoliko, ja ću sada početi sa jednom retoričkom figurom kako je i kolega Sačić, neću o tome govoriti danas, ali ipak se moram dotaknuti nekih tema, a to je nasilje nad LGBT populacijom, ona nažalost kolegice i kolege postoji i ja vam sada mogu pet minuta nabrajati slučajeve recentne i ne bi bilo dosta da ih sve nabrojim. Ali postoji ono verbalno koje se događa i ovdje nažalost u ovom visokom domu. I samo ću vas podsjetiti da je dr. Markotić odjedanput postala veliki stručnjak kada se radi o majmunskim boginjama, ali kada se radilo o covidu onda su sada ti koji je proglašavaju stručnjakinjom govorili o tome da baš i nije mjerodavna. Ali dobro, pametnom dosta to valjda više govori o onome ko govori. Svako nasilje kolegice i kolege je za osudu na kraju, a kolega Škoro kojeg ovdje nema, možda da i njega malo educiram i da mu kažem, razlika je u tome što njega niko neće vrijeđati samo zato što nekog voli ili što je ne daj Bože javno rekao da nekog voli, što on i njemu slični tako spremno rade. Ali kolegice i kolege to nije tema o kojoj sam želio govoriti u ovom slobodnom govoru. Naime, rat u Ukrajini i dalje traje i iz ove perspektive nažalost vjerojatno neće tako brzo završiti. To nažalost za sobom povlači čitav niz drugih reperkusija koje i mi osjećamo, sankcije Rusiji, poremećaji u opskrbnim lancima hranom, energentima, poremećaj na globalnom tržištu pa onda i ta inflacija o kojoj govorimo u zadnje vrijeme odnosno često govorimo o uvozu iste. U isto vrijeme nažalost u Hrvatskoj inflacija divlja i to je eufemizam koji koristim za inflaciju jer kažu službeno da je inflacija negdje oko 6% Ali što to znači našim građanima tih 6% kada on ili ona dođu u trgovinu i vide da su neke osnovne namirnice narasle za 50% pa i 100%? kolegice i kolege to njima nije 6% Dakle, stvarnost je puno brutalnija nego što nam statistika govori. Nažalost iako u medijima evo i sa zadnjih sastanaka sa premijerom čitamo da nestašica neće biti, nažalost nestašice se mogu dogoditi, bilo energenata, a moguće i drugih artikala. Nadamo se da do njih neće doći, ali i ne dođu to znači da zbog rasta cijene energenata sigurno će biti skuplje, sve će biti skuplje odnosno opet smo u tome lancu stalne inflacije. U istom trenutku uvodimo euro, da me ne shvatite ponovo krivo, ja sam za uvođenje eura, međutim mislim da smo tranzicijski period previše skratili i da smo ga shvatili krajnje neozbiljno. Neki su ismijavali to što sam govorio o recimo slovačkom pristupu koji su skoro dvije godine educirali svoju javnost o euru, učili ih preračunavati, dakle ponovo kažem učili preračunavati, imali crne liste, ohrabrivali one koji nepravilno preračunavaju ili poskupljuju bezrazložno da ih se prijavljuje i slično. Kod nas se ništa od toga neće dogoditi, samo ćemo prijeći na euro, dva tjedna će biti miješana cirkulacija i kune i eura i gotovo, otprilike to je to. Međutim, više stotina tisuća naših građana živi na rubu siromaštva i bojim se da će ih ova inflacija ne samo zbog eura nego i zbog rata i svega ostalog još više pogoditi. A ovakvo uvođenje eura na kraju to kažu i sami ekonomski stručnjaci, pogoduje stranom kapitalu, onima s velikim plaćama, trgovcima, bankama, ali građanima sigurno najmanje barem ne u ovom trenutku i barem ne na ovakav način. I što je krajnje zapravo poanta ovoga govora? Vlada je donijela neke mjere jučer tj. prekjučer oko rasterećenje cijene goriva, no udio opterećenja na cijenu goriva što se tiče države ostaje i dalje više od 50% Nažalost mjere koje smo do sad vidjeli su krajnje reaktivne, polovične i ne sustavne i sa ovog mjesta poručujem vladi da je potrebno što je hitnije donijeti jasne, sustavne i konzistentne mjere kako bi se olakšao inflatorni pritisak građanima i gospodarstvu kako bi ovu krizu prebrodili što je lakše moguće. Ako nemate svojih ideja oporba je počela izlaziti sa svojim prijedlozima, uzmite po nešto to je sve već viđeno i tijekom covid krize naši su se prijedlozi odbijali da bi za nekoliko tjedana dobivali vrlo slične iz vladajućih. Ne zamjeramo to u politici nema plagijata, ali molim vas učinite nešto što prije.

Dakle Hrvatska je stvarno zemlja čuda i neslućenih mogućnosti, nema tu ni kraja ni konca snalažljivim i spretnim ljudima, ljudima koji fantastičnim talentom i upornošću stvaraju za sebe i nekoliko budućih generacija svojih obitelji. Nevjerojatnom preciznošću koriste uvijek istu formulu koja je nepogrešiva, iskoristiti javno i pretvoriti u privatno. To našim ide, čega god se dotaknu pretvori se u zlato, radišni i skromni iz dana u dan iz mjeseca u mjesec iz godine u godinu iz 10-ljeća u 10-ljeće uporno bez kraja i konca pretvaraju javno u privatno. Neustrašivi su to nejmari hrvatske sadašnjosti i budućnosti, nitko i ništa ih ne može zaustaviti, kako jedan ode, dva nova su već tu, a naša vlada s pažnjom i majčinskom brigom pazi da se ta lako stečena znanja i vještine razvijaju i prenose s jednih na druge kako se taj happyline ne bi nikada prekinuo. Tek se malo stišalo oko HNB-a i njihovih trgovanja obveznicama, 58 genijalaca koji su se dobro snašli, a premijer je tamo u zavjetrinu smjestio i dotičnog Ćorića kojeg je uprkos telefonskim pozivima ipak čak i Hrvoj-Šipek morala malo krenuti nešto istraživati kad evo nam majstora iz NANFA-e, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. 89 majstora trgovalo je vrijednosnim papirima suprotno Zakonu o tržištu kapitala pod budnim okom njihovog ravnatelja Ante Žigmana, a inače su ti zakoni malo ograničavajući za sve te hrvatske talente pretvaranja javnog u privatno, ali kako vidimo u posljednje vrijeme ubrzano se radi i na tom polju kako bi se smanjio udar na najtalentiraniju i najpotentniju hrvatsku grupaciju zvanu uzmi, otmi, laži, ukradi, smulja. Podsjetimo se još jednom što je HANFA, državni regulator koji je zadužen za vrijednosne papire i financijska tržišta te određuje je li bilo nedozvoljenog trgovanja vrijednosnicama, sukoba interesa, trgovanja povlaštenim informacijama ili općenito, kršenja Zakona o tržištu kapitala. Naime, prema zakonu, jasno je definirano da zaposlenici HANFA-e moraju prijaviti trgovanje vrijednosnim papirima te nikako ne smiju trgovati vrijednosnim papirima tvrtki koje nadziru i povezanih tvrtki kako bi se isključio kazneni progon za sukob interesa i trgovanje povlaštenim informacijama. Nakon što zaposlenik prijavi transakciju, Upravno vijeće HANFA-e mora za svaku pojedinačnu transakciju utvrditi radi li se o sukobu interesa. Ali naši hrabri hrvatski ljudi iz HANFA-e nisu se dali tek tako lako omesti. Prijavljivali su oni tek svaku drugu transakciju, hrabro se suprotstavljajući zakonskoj odredbi koja to smatra teškom povredom koja bi trebala završiti otkazom. Prijavili su oni 953 transakcije vrijednosnim papirima, ali oni hrabri, oni najbolji, oni nisu prijavili najmanje 711 transakcija. Nedozvoljeno je trgovalo ukupno 89 zaposlenika HANFA-e, od tog broja njih 53 i dalje su zaposlenici tog regulatora. Oni su na odgovornim pozicijama u HANFA-i i s tih pozicija su brinuli za svoje obitelji i vrijedno sticali za svoje sinove i kćeri, unuke i unučiće, praunuke, praunučiće, itd. A kako i ne bi kad nam naša Vlada poručuje, navalite, navalite, još malo pa nestalo, svotom od 16 500 kuna za borbu protiv korupcije Andrej Plenković i ekipa poziva da se aktivnije i masovnije uključuje u taj lukreativni biznis u kojem, dobro ponekad, samo ponekad i vrlo rijetko postoje neki zakonski problemi, ali ljudi moji, tko ne riskira, taj ne profitira. I tako imamo novih 79 genijalaca, majstora, heroja korupcije, prevare, krađe i laži u državnoj Agenciji za nadzor financijskih usluga. Draga Zlata, moramo li mi to osobno prijaviti ili će možda biti dovoljno sve crno na bijelo objavljeno na Indexu iz pera novinara Ilka Ćimića? G. Plenkoviću, hoćete li sada dignuti slušalicu i nazvati našu Zlatu da nešto poduzme? Dobro, pitanje u kom smjeru, da zaštiti hrabrog hrvatskog čovjeka ili možda, možda ipak, možda ipak da pohapsi, joj pardon, da me ne opomenete, dakle da pokrene izvide koji će rezultirati kaznenim progonom za kriminalce koji su krali, varali, lagali sve nas nesposobne građane ove države koji [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] netalentirano i glupo plaćaju poreze, PDV i ostala davanja

sada na naš dnevni red: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, drugo čitanje, P.Z. br. 214; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172. u svezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Molio bih predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. S nama je poštovani državni tajnik Žarko Katić, no prije toga imamo nekoliko zahtjeva za stankom, prvi je na redu kolega Dretar. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta jer želimo još jednom skrenuti pozornost na činjenicu da je ovakav konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama u potpunosti nekvalitetan te ga treba vratiti na još jednu ozbiljniju doradu. Prvenstveno naravno, ovdje govorimo o čl. 37 ovih izmjena i dopuna Zakona, naročito st. 3 i 4. Znamo i sami u našem javnom prostoru, jako je, jako, jako puno komentara na činjenicu da će liječnici obiteljske medicine imati nakon uvida u zdravstveno stanje pacijenata obavezu isto to zdravstveno stanje u slučaju da je suspektno, prijaviti policiji, odnosno prijaviti policiji da su ugrožene vozačke sposobnosti. Da ne spominjemo samo vozači koji bi mogli imati problema sa prekomjernim krvnim tlakom, šećernom bolešću ili sličnim, podsjetit ću da u Hrvatskoj imamo brojnu braniteljsku populaciju koja zbog PTSP-a od kojega boluje prima određene farmakoterapije koje bi potencijalno liječnika obiteljske medicine mogle navesti u smjeru da toj osobi oduzme vozačku dozvolu, odnosno da isto zatraži od Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tražim stanku u ime Kluba SDP-a kako bismo još jedanput ukazali da predlagatelj ovog Zakona, osobito u dijelu koji se odnosi na zdravstvene preglede vozača, dakle u čl. 37 je još jednom dokazao da vladajuća svita uopće ne poštuje mišljenje struke, liječničkih udruga, udruga pacijenata i oporbe. Uzalud javno savjetovanje, uzalud tematska sjednica koju smo održali na odboru, uzalud rasprave u prvom čitanju. Vi šumom, mi drumom. Vama na jedno uho unutra, na drugo van. Morate promijeniti ovaj Zakon jer ne valja. Ovime što propisujete neće se riješiti sigurnost na cestama, a napravit će se nemjerljive štete zdravstvu i zdravlju naših građana. Tragikomično je da prometni stručnjaci, policija i pravosuđe nisu u stanju riješiti problem prevelikog broja nesreća na cestama već bi taj problem, po ovome što predlažete, trebali rješavali liječnici, osobito obiteljski liječnici. Najveći uzrok nesreća na cestama su prevelika brzina, mobitel i alkohol, a ne privremena promjena zdravstvenog stanja. Jedini liječnici ovlašteni za odobrenje upravljanja vozilom su specijalisti medicine rada. Zašto se RH ne ugleda u druge države koje imaju uređeni način kako se izdaju dozvole, tko može izgubiti dozvolu privremeno, koja zdravstvena stanja? Zašto se ne ugledate na te zemlje? Kod nas se sve prebacuje na liječnike osobito obiteljske liječnike, a ukoliko pacijenta ne prijave podliježu mogućoj prekršajnoj odgovornosti. Naravno da pacijenta treba upozoriti, treba to navesti u zdravstveni karton, ali ne i prijavljivati policiji na način kako ste zamislili. Ovim prijedlogom zakona narušava se povjerenje između liječnika i pacijenta, liječnici će upozoriti pacijenta, ali pacijenti u strahu od toga da budu kažnjeni ili da ostanu bez vozačke dozvole neće niti govoriti koje lijekove uzimaju, kakva su im zdravstvena stanja, dakle narušit će se i njihovo zdravlje.

U ime Kluba Fokusa i nezavisnih zastupnika tražim stanku nastavno na ono što su rekli kolege i što su vrlo jasno istaknuli. Naime, sa ovim zakonom mi ćemo prekršiti Zakon o zaštiti prava pacijenata. Naime, vama obiteljski liječnici ne mogu odavati povjerljive podatke o svojim pacijentima. Također, i ovako i onako imamo problema sa liječničkim kadrom, imamo problema u medicini, na ovaj način mene baš zanima tko želi biti obiteljski liječnik koji će drukati svoje pacijente onako kako mu se nažalost evo posreći ili ne posreći prema policiji. Isto tako svako mora biti odgovoran za svoje ponašanje unutar prometa. Na koncu konca ako je obiteljski liječnik nešto i propiše opet može pacijent uzeti neki lijek na svoju ruku i opet može ugrožavati promet. Mi imamo problema i u policiji, nama fali temeljne policije. Znači to je nešto što se isto tako treba istaknuti u javnom prostoru. Ako nam fali temeljne policije tko će provjeravati te sve nesavjesne vozače. Također ako nemamo policije kako ćemo imati jedan normalni red unutar ove države. Ajmo dalje, kakva su vam prava policajca kada treba isto tako reagirati? Nemamo niti taj dio riješen. Znači mi tu sa jednim zakonom ne da nećemo riješiti jedan problem nego ćemo si još napraviti njih otprilike desetak. Također za te radne sposobnosti dežurna je medicina rada, nisu obiteljski liječnici. Na ovaj način samo ćemo još dodatno odbiti struku, imat ćemo još dodatno vjerojatno iseljavanje i odlazak liječnika iz ove zemlje.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a od 10 minuta kako bi se dodatno konzultirali i upozorili na neke stvari. U odnosu na prvo čitanje primjećujemo da praktički ništa od prijedloga ne samo od strane oporbe, na to smo naučeni, nego i od predstavnika zdravstvene struke nije prihvaćeno. I što će biti sada, koje ćemo imati posljedice? Manji broj liječničkih pregleda, nepovjerenje u odnosu liječnik – pacijent, prikrivanje promjena u zdravstvenom stanju od strane pacijenta što će dovoditi do pogubnih posljedica na njihovo zdravlje pogotovo kod nekih kroničnih i težih dijagnoza. Također, sam zakon to je valjda jasno svima toliko njih upozorava stručnih ljudi bit će štetan, on neće smanjiti broj teških prometnih nezgoda jer znamo da prometne nezgode s onim najtežim posljedicama, na njih najviše utječe brzina, alkohol neiskustvo, nepoštivanje prometnih propisa, nepažnja u vožnji, a daleko ispod 1% zapravo 0,002 ako se ne varam promjena zdravstvenog stanja. I zanima me još jedna stvar kako kod onih situacija jer određen broj lijekova koji također utječu na sposobnost upravljanja vozilima može se dobiti bez liječničkog recepta i to prolazi mimo same struke i mimo znanja liječnika niti ulazi u njihovu bazu podataka. Ali da nije samo tema ova liječničkog dijela još me zanima ona druga u samom prometu. Zakon ok za neke stvari, ali gdje je nama prometna infrastruktura. Ona uopće ne prati ove nove trendove. Što je s pratećom prometnom prvenstveno za vozače romobila, bicikla, koliko je kilometara takvih staza projektirano u Hrvatskoj, da li se pripremaju za europske fondove, da li su koje već kandidirane? Dok postoji opasnost, dok hodamo nogostupom u nekim urbanim zonama da nas obori neki romobil ili bicikl i s druge strane dok postoji opasnost u ruralnim područjima dok smo mi na biciklu ili romobilu da nas obori neko motorno vozilo ovo sve skupa, taj zakon neće riješiti ni ovaj [[Upadica: Hvala vam.]] ni svi ostali koji su na to vezani. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora u ime Kluba MOST-a tražimo stanku od 10 minuta kako bismo se dodatno konzultirali oko ovoga zakona. Jedan od glavnih nedostataka ovih zakona jest da će s ovim zakonom liječnici morati postati špijuni. Morat će biti dio te suradničke mreže i dolaziti u koliziju sa ostalim svojim pozivom, a to je liječnička tajna. I ako se već išlo u izmjenu ovog zakona mi kao Klub MOST-a ne vidimo zbog čega nismo išli u britanski model gdje postoji interdisciplinarna agencija koja će obuhvatiti i medicinu rada, obuhvatiti i policiju, obuhvatit će osiguravajuće kuće i tako jedno neovisno tijelo da donese onda odluku tko je sposoban voziti automobil, a tko ne. Nadalje, ovaj zakon je i diskriminatoran iz razloga što se nigdje u zakonu ne spominje odnosno ne regulira odnos privatnih klinika i domova zdravlja. Što znači da netko tko je boljeg imovinskog statusa će moći otići i kupiti svoju vozačku dozvolu dok netko tko to nema neće moći otići u dom zdravlja i bojat će se otići na pregled iz razloga što je sada već izračunato 30% vjerojatnosti odnosno 30% građana u RH će biti pogođeno. Kako običnih vozača tako i vozača hitne, hitne medicinske pomoći, tako i vozača javnog gradskog i međugradskog prijevoza itd. Nadalje, ono što ste vi napravili s ovim zakonom jest da ste cijelu odgovornost svalili na doktore obiteljske medicine iz razloga što se sada kada izdaju zapravo, oni sami će morati da se zaštite, dakle neće biti više povjerenje sa liječnicima, neće više biti liječenje nego da se zaštite oni će u svakoj mogućnoj situaciji dakle će izdavati rješenja da se zaštite. Kolega Sačić, izvolite. Poštovani predsjedniče tražimo stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista kako bi po ugledu isto tako naših kolegica i kolega, a i hrvatske javnosti stručne izrazili nezadovoljstvo sa predloženim tekstom Prijedloga zakona osobito u dijelu kojim se želi zapravo nametnuti obaveza obiteljskim liječnicima da se stave mimo ikakve liječničke i medicinske etike, logike i pravnih obveza u produženu ruku, protezu policije kako bi se suzbijao kriminal u prometu, odnosno u ovom slučaju prometni delikti. Jer smatramo da osim što toga komparativno smo gledali gotovo nigdje u Europi u tom obliku nema, a i gdje je strašne su kritike i izlazi se iz tog puta, krivog puta, slijepe ulice van. Smatramo da je u koliziji ta odredba sa našim ustavno-pravnim vrednotama i u koliziji sa drugim zakonima, jer liječnici su vezani liječničkom tajnom i ne može jedna odredba ovakvog Zakona o sigurnosti prometa na cesti derogirati, a tim prije jer nisu osigurani materijalno-tehnički uvjeti za to. Najveći dio ljudi koji inače redovno obavlja sve svoje zadaće odgovorno u prometu liječi se, ali baš zato i ostaje pri svijesti odgovoran u prometu. Međutim, oni koji su van dometa i liječenja i liječnika oni čine najčešće, a tu je najveća nadležnost policije prometne. Stoga molimo povucite taj prijedlog, on nije odgovarajući. Kolega Škoro, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, dakle tražim stanku u trajanju od deset minuta u ime kluba Za pravednu Hrvatsku da dodatno proanaliziramo i upozorimo u stvari javnost na jedan vrlo neobičan zakon kojim se u principu inaugurira prenošenje odgovornosti MUP-a na liječnike. Ali mimo toga vi znate da smo mi i na samom odboru razgovarali na temu toga kada se počinju nositi kacige, kada ne, tko nosi, tko ne nosi, kada se u kojim situacijama nose zaštitni reflektirajući prsluci pa ste nešto uvažili od toga. Niste uvažili našu sugestiju da su i vozači bicikala i drugih prometnih nekakvih vozila kojima se kreću sudionici u prometu i da bi trebali biti na neki način osigurani jer mogu prouzročiti prometne nezgode sa velikom štetom, pa čak i žrtvama. Međutim, kada je u pitanju baš ovo što se tiče liječnika ja znam da ćete vi reći, da se u registar ne unosi zdravstveno stanje i na taj način se štiti obveza liječnika da ne govori o zdravstvenom stanju svoga pacijenta, nego se samo unosi odredba temeljem koje mu je nekome zabranjeno upravljanje vozilom zbog uzimanja lijeka ili zdravstvenog stanja. Pored mene sjedi liječnik. Ja sam siguran da je malo lijekova u prometu i u opticaju na kojima ne piše upozorenje da ne utječe na mogućnost između ostalog i upravljanja motornim vozilom. I mislim da je problem taj što ste uveli kazne za liječnike od 5 do 10 000 kuna. Samim tim ste otvorili švedski stol za osiguravajuće kuće koje će kriviti onda liječnike za puno toga što se dogodilo, a pri tome nemate ono što je nužno a to je statistički podatak koliko je nesreća uzrokovano konzumacijom lijeka. Dakle, mislim da bi trebali o tome razmisliti još jednom. I imamo još jedan zahtjev, kolega Kapulica izvolite. Teške riječi liječnici špijuni, liječnička odavanja, liječničke tajne, zabrinutost da bilo tko tko ima šećernu bolest, epilepsiju, alergičan je da od dana uvođenja ovog zakona odnosno donošenja Pravilnika za godinu dana više neće smjet na cestu, više neće smjeti voziti. Ako imaš šećernu bolest i možeš biti pilot i upravljati zrakoplovom uz redovite kontrole i preglede i nadzor svog zdravstvenog stanja onda sigurno možeš sjesti i za upravljač osobnog automobila ili se voziti na romobilu. Jednako je i sa alergijama. Igrom slučaja imam i dijabetes i alergije, dakle ja po ovakvim tumačenjima od petka više ne bih smio praktički ni pješice hodati a kamoli upravljat nekim vozilom. Dakle, ako se dogodi da me liječnik zbog promjene mog zdravstvenog stanja ili zbog promjene terapije dok se moje stanje ne ustabili upozori i kaže mi da ne vozim idućih tjedan dana ili deset dana, ja ga zbog toga sigurno neću napasti nego ću mu biti zahvalan. Mislim da ćemo se svi složiti da onaj tko iz nekog razloga nije sposoban upravljati vozilom, dakle do 6 mjeseci to je ta privremena nesposobnost, da to ne bi trebalo činiti. I ne znam tko bi bio za to da onome tko je nesposoban za upravljanje vozila to ipak dopusti sa nadom da se ništa neće dogoditi. Što ćemo reći kad te naše nade budu iznevjerene? S druge strane ako ne obavijestimo one koji bi to trebali kontrolirati, koje ćemo tako brzo kako to u Hrvatskoj već ide lagano pribiti na stup srama jer nisu spriječili takvu neku situaciju [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Hvala. Prvi je kolega Dretar, izvolite. Hvala. Povrijeđen je članak 238. poštovani zastupnik Kapulica ne iznosi istinite tvrdnje, odnosno pitao bih ga gdje je on to točno vidio šećernu bolest ili alergiju kao uzrok nemogućnosti upravljanja osobnim motornim vozilom, budući da resorno ministarstvo uopće nije donijelo pravilnik u kojem se spominje bilo ta, bilo koja druga bolest. Kolega Dretar, dobivate opomenu jer ovo je replika, a ne povreda Poslovnika. Kolega Troskot, izvolite. Ovaj zakon je već sam po sebi u koliziji iz razloga što je već definirano sa čl. 230. ovoga zakona koja bi to grana medicine trebala donosit odluke, a to je medicina rada i ovakvu odgovornost sa MUP-a prebacit na, na liječnike obiteljske medicine jest diskriminatorno i dovest će do ogromnih problema u samom sustavu i mi smo ponudili rješenje. Kolega Troskot, isto tako opomena, ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika nego ste iznijeli svoj stav. Kolega Kapulica, izvolite. Čl. 238., naravno da ni ovo što ću sada reći ni ovo što su prethodno kolege govorile zapravo nije povreda Poslovnika, a gdje sam ja to čuo? Pa kolega u raspravi prilikom prvog čitanja od brojnih zastupnika koji sjede ovdje, tako da mislim o čemu vi pričate, oćete da vam čitam stenogram sa, sa rasprave, možda bi ga trebali pročitati prije nego što se uputite u komentar drugog čitanja. Kolega Kapulica, iako ste bili argumentirani bili ste replicirali, dakle nije povreda Poslovnika, tako da vam moram dati opomenu. Kolega Zekanović, izvolite i vi. 238. članak, prije svega kolegi Troskotu, a i mnogim drugima. Danas ste dušobrižnici hrvatskih liječnika, a pitat ću vas što biste napravili da se vama dogodilo kao jednom gospodinu Marijanu, nek ostane Marijanu, kojeg je auto s leđa pregazio kad je vozač imao napad epilepsije koji nije bio nikom prijavljen, može vas biti sve skupa sram, čovjek je pokojan danas. Kolega Zekanović, i vama moram dati opomenu zato što ste replicirali, to nije bila povreda Poslovnika, pa vas molim sad da ne koristite povrede Poslovnika za replike i rasprave jer imate mogućnost govorenja i u ime kluba i pojedinačno tako da molim vas da to ne činite. Imamo evo još sada jedan pokušaj povrede Poslovnika, kolegice Marić izvolite. Hvala lijepa. Čl. 238., kolega Zekanović reagiram na vaše vrijeđanje svih nas tu, pogotovo nas koji smo liječnici da nas može biti sram, vas može biti sram jer prvo ne znate uopće o čemu se tu u ovom zakonu radi.

Još imamo sada novi jedan zahtjev za stankom, kolegice Opačak Bilić izvolite. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati u trajanju od 10 minuta kako bi evo još jednom iskoristili priliku da uputimo zapravo predlagatelju zahtjev da razmislite želite li dozvoliti i provoditi jedan ovakav zakon koji je s razlogom izazvao veliku buru i u javnosti i među liječnicima jer ih direktno stavljate u nepovoljnu situaciju namećući im obvezu prijavljivanja pacijenata narušavajući time odnos pacijent liječnik, također namećući im obvezu prekršajne odgovornosti koja je jedan veliki problem, a koja će dovesti do toga da će isključivo ponovno samo osiguravajuća društva i osiguravajuće kuće trljati ruke. Ovakvim prijedlogom zakona dodatno ćemo dovesti do toga da ljudi neće ić na preglede, neće iznositi liječniku svoje simptome znajući da ih možebitno može očekivati oduzimanje vozačke dozvole čime ćemo zapravo s vremenom dobit veći broj neliječenih stanja i određenih stanja, pa i kroničnih bolesti, da ne spominjemo pitanje zaštite osobnih podataka koje je narušeno, a kojem konstantno pričamo, a paralelno tome stalno radimo

Smatramo da zakon u ovom obliku nije dobar i tražimo od predlagatelja da još jednom razmislite da uvaži stav liječnika i velikog broja građana. I ova stanka je odobrena, ali ćemo se poslužiti čl. 293.b., pa nećemo ići na stanku nego ćemo nastaviti s radom i pozivam sada državnog tajnika poštovanog Žarka Katića da obrazloži konačni prijedlog zakona, izvolite. Hvala vam lijepo g. predsjedniče, gđe. zastupnice, gospodo zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam i dopustite mi da iznesem osnovne ciljeve koji želi se postići konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Uvijek kad predlažemo ovakav zakon ili njegove izmjene i dopune osnovni cilj je smanjiti broj prometnih nesreća i stradavanja u njima. Prometne nesreće su veliko zlo suvremenog svijeta, međutim teško ih je naravno u potpunosti izbjeći, al trebamo učiniti sve kako bi ih smanjili, kako bi preventivnim aktivnostima i edukacijama, a tek posredno onda i sankcioniranjem onih koji ne poštuju prometna pravila doveli do toga da što manje ljudi strada u prometnim nesrećama. Želimo ovim izmjenama utjecati dodatno i na svijest sudionika u prometu da je potrebno poštivati prometne propise odnosno odvratiti eventualne počinitelje od činjenja prometnih prekršaja i tako smanjiti stradavanja u prometnim nesrećama. Tu politiku Vlada RH ne provodi samo kroz ovaj zakon i njegove izmjene i dopune već i kroz nacionalni program ili kako se po, u svom šestom izdanju zove nacionalni plan, Nacionalni plan o smanjenju dakle plan sigurnosti prometa na cestama RH koji je Vlada RH donijela za razdoblje od 2021. do 2030.g., kao što sam rekao to je šesti plan ili program sigurnosti cestovnog prometa od, prvi je donijet 1994.g. i uvijek je njegova osnovna nakana bila smanjiti broj stradalih i teško ozlijeđenih i ukupan broj teških prometnih nesreća. Podsjetit ću da unatoč našem nezadovoljstvu sa brojem stradalim u prometnim nesrećama da je broj stradalih od 1990. pa na ovamo znatno smanjen, pogotovo smrtno stradalih osoba. Te godine smo imali 1360 stradalih, smrtno stradalih u prometnim nesrećama, a prošlu godinu završili smo sa 293 godinu prije toga sa 237 stradalih u prometnim nesrećama. Ovaj plan kroz 190 aktivnosti, 71 mjeru i 13 područja djelovanja kani učiniti približit se onom željenom broju da u tom razdoblju barem prepolovimo broj stradalih u prometnim nesrećama. Ove izmjene koje se nalaze pred vama prvenstveno su posljedica tehničkog i tehnološkog razvoja, ali i osuvremenjivanja postojećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje očito potrebno provoditi svakih nekoliko godina i to su i sve vlade i svi sazivi HS-a do sada i činili. Što se tiče ovog konkretnog konačnog prijedloga zakona koji je pred vama cilj je definirati nove kategorije vozila tako su se pojavila određena prometna sredstva koja su ovim zakonom definirana kao pomoćna pješačka sredstva ili osobna prijevozna sredstva. Tu spada i električni romobil, električni monocikl Segway itd. i donošenjem ovih odredbi omogućit će se njihovo sudjelovanje u prometu na cestama, uredit će se pravo i način korištenja površina po kojima se mogu kretati te uvjeti koje moraju ispunjavati navedena vozila kao i njihovi vozači kada sudjeluju u prometu. Osobno prijevozno sredstvo koje se sad i najviše spominje u kontekstu ovih izmjena i dopuna, dakle u njega će spadati vozilo koje nije razvrstano niti u jednu drugu kategoriju vozila, sukladno posebnim propisima koje nema sjedeće mjesto čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm3 i čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW te koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Vozači osobnog prijevoznog sredstva dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a u slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoje, modu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Rekao bih još nekoliko karakteristika odnosno pravila koje će vrijediti za vozače, dakle prije svega dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom predlaže se da iznosi 14 godina, dužni su se noću i danju u slučaju smanjenje vidljivosti biti označeni sa reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom od prvog sumraka do potpunog svanuća dakle noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti na osobnom prijevoznom sredstvu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje i na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo jedna osoba koja upravlja tim vozilom, ne smije upravljati vozilom koristeći slušalice na oba uha itd., to su neke osnovne naznake korištenja osobnog prijevoznog sredstva. Sljedeća izmjena koju bih istakao je uvođene pojma zone i prometa u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni. Ovo je unijeto u zakon na prijedlog grada Dubrovnika jer ta cijela kulturno povijesna cjelina i kulturno dobro je upisano u listu svjetske baštine i u listu ugrožene svjetske baštine za koje se određuju posebne mjere radi osiguranja i zaštite vrijednosti tog kulturnog dobra i smatramo da je dobro propisati ulaz u tu zonu, načine i uvjete ulaza, prometovanja kao i izlaza vozila iz te zone. Zakonom se konačno uvodi i mogućnost liječnicima za izdavanje obavijesti o privremenoj nesposobnosti za upravljanjem vozilom zbog privremenog zdravstvenog stanja vozača. Ovo je kao što i sad čuli izazvalo najviše pozornosti i interesa javnosti. Rekao bih da je i sada važećim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da svi liječnici, to znači ne samo liječnici obiteljske medicine nego i specijalisti isto tako i privatni liječnici, imaju obvezu dostavljati MUP-u obavijesti o promjeni zdravstvenog stanja koje utječe na sposobnost sigurnog upravljanja vozilom. Nakon zaprimljene obavijesti vozači se upućuju na obavljanje izvanrednog zdravstvenog pregleda. Ova izmjena je predložena kako bi se izbjeglo slanje vozača na obavljanje izvanrednog zdravstvenog pregleda zbog privremenih, naglašavam privremenih zdravstvenih stanja u kraćem trajanju, a koja mogu biti najdulje do šest mjeseci. Dakle, naglašavam nikakva nova obveza liječnicima nije uvedena. U slučajevima kada je zdravstveno stanje vozača teže narušeno ili vozač ima određeni stupanj invalidnosti on će i nadalje biti upućivan na obavljanje izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda. Ponavljam također još jednom, da nije istinita tvrdnja da privatni liječnici nisu obvezni prijaviti privremenu nesposobnost s obzirom da se odredba iz konačnog prijedloga zakona odnosi na sve liječnike odnosno na bilo kojeg liječnika koji je liječio pacijenta koji je naravno ujedno i vozač. Oni liječnici koji su u sustavu CEZIH-a, dakle ovog informacijskog sustava HZZO-a obavijest će dostavljati elektronskim putem dok će ostali liječnici obavijesti dostavljati putem propisanog obrasca. Kad govorimo o činjenici da, o broju prijava, dosadašnjih prijava za trajnu promjenu zdravstvenog stanja ona je nakon '19. kad je bila porasla znatno, '20., '21. i u prvih 5 mjeseci ove godine opet znatno smanjena, ali nisu samo ovi slučajevi promjene zdravstvenog stanja kada neka osoba ide na, kad vozač dakle ide na izvanredni zdravstveni pregled, na njega se naime upućuje i vozač kod kojeg je utvrđen udio alkohola u krvi veći od 1,5 promila ili ako je utvrđeno da je upravljao vozilom pod utjecajem droga ili lijekova kao i vozač koji se odbio podvrći ispitivanju ima li u organizmu alkohola, droga ili lijekova, kao i svi oni koji su najmanje 3 puta pravomoćno kažnjeni zbog upravljanja vozilo s nedopuštenom količinom alkohola u krvi, dakle 0,5 promila i više. Pri tom dakle mnogima od njih je utvrđena ograničena sposobnost ne ili nesposobnost, a neki se i niti ne odazivaju, ne odazivaju izvanrednom zdravstvenom pregledu. Dakle, ako ga nije prošao, ako nije, ako je ocijenjen nesposobnim, ako je ograničeno sposobnim i ako nije pristupio tom pregledu. Da vam ne čitam brojke, imam podatke za zadnjih 5 godina i prvih 5 mjeseci u ovoj godini, ali znatno broj se zbog toga ostanu bez vozačke dozvole. Nadalje, želimo sankcionirati i nesavjesne vozače koji parkiraju vozila na predviđenim mjestima koja su namijenjena samo za punjenje električnih vozila. Mnogi koriste jednu zakonsku prazninu pa parkiraju tu, onemogućuju onda vozačima električnih automobila ili hibridnih da pune tamo svoja vozila i sad će biti sankcionirani ako tamo ostave svoje vozilo. Ukidaju se nadalje registarske pločice s crvenim i zelenim brojevima i slovima kako bi se spriječili problemi koji se javljaju kod stranih tijela dakle inozemnih za nadzor prometa bilo da je to policija, carina, inspekcije različite drugih zemalja koje prilikom kontrole vozila koja su registrirana u RH, a koja su označena sa registarskim pločicama sa crvenim brojevima i slovima smatraju nelegalnima jer odudaraju dakle od većine ostalih s kojim se susreću te takva vozila onda podvrgavaju dodatnim duljim, a mislimo nepotrebnim provjerama. A to su u pravilu vozila prema sadašnjim propisima koja su zbog svojih dimenzija, dakle bilo duljine, širine ili visine odnosno najveće dopuštene mase koja je veća od propisane označena dakle posebnim, posebnom bojom na registarskim, svojim registarskim pločicama. Nadalje, želimo definirati ovim promjenama zakona i način prolaza vozila hitnih službi prilikom nastanka incidentne situacije. Često smo i mi u MUP-u, ali i šira javnost govorila da treba dodatno educirati vozače u slučaju nastanka određene potrebe za prolaskom vozila hitnih službi. Taj trak koji pozvati kao spasilački trak ionako je traka namijenjena prioritetnim vozilima, a služi za prolaz vozila hitnih službi prilikom nastanka određene incidentne situacije kako bi se ubrzao proces pružanje pomoći stradalim sudionicima u prometu. Iako je u Članku 152. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama definiran način prolaza prioritetnih vozila na prometnicama s dvije trake trenutno ne postoji odredba u zakonu koja definira način prolaza na prometnicama sa više prometnih traka i to se onda ovim izmjenama i kani propisati. Ovakve odredbe postoje u mnogim zemljama EU. Nadalje, uvodi se definicija potpuno automatiziranog vozila te uvode sankcije za vozače koji nepropisno koriste vozila s djelomično automatiziranim sustavima. Omogućuje se vozilima označenim prenosivim registarskim pločicama odlazak na tehnički pregled i registraciju vozila. Prenosive pločice izdaju se na ime pravne i fizičke osobe obrtnika koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo, a koriste se za vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog ili izložbenog mjesta, mjesta testiranja, mjesta skladištenja ili čuvanja ili nadogradnje kao i za vozila kojima se obavlja pokusna vožnja. Omogućujemo također vozačima B kategorije upravljanje motornim vozilima, ispričavam motornim triciklima, ali uz uvjet da za motorne tricikle snage veće od 15 kilovata da imate dozvole kategorije B ima najmanje 21 godinu. I na koncu za razliku od prošlih izmjena i dopuna kada su se u znatnom dijelu bile povećavale sankcije za određene i najčešće smatramo i najopasnije prekršaje u prometu na cestama ovaj put imamo samo, predlažemo samo jedno povećanje novčane kazne za prekršaj neprilagođene brzine sa sadašnjih 500 na 1.000 kuna. Brzina je i nadalje jedan od najčešćih uzročnika prometnih nesreća pa je tako i u prošloj i pretprošloj godini najviše osoba stradalo zbog brzine preko 35 posto odnosno u dvadesetoj godini to su bile 84 osobe. I na koncu iznio bih razlike između konačnog prijedloga i dakle ovog zakona koji je pred vama i prijedloga zakona koji smo raspravljali prije tri mjeseca. Dakle, promjena bi bila da kacigu za vrijeme vožnje osobnim prijevoznim sredstvom moraju nositi svi vozači, a u prijedlogu zakona je ta obveza bila propisana samo za vozače mlađe od 16 godina. Dakle, sad vrijedi za sve vozače. Zašto? Jer je osobno prijevozno sredstvo dosta brzo, nestabilno, ima male kotače koji lako, koji dakle ne upijaju ravnine na pločniku stoga je vrlo podložno promjenama smjera kretanja, pa i nekim težim situacijama dakle ili padu vozača ili nasrtaju na druge sudionike u prometu. Zbog toga smatramo da je za sve potrebno uvesti obvezu nošenja kacige. Predložena je novčana kazna za nošenje slušalica na ili u oba uha, dakle na jednom uhu je dopušteno, ali ne na oba i ova sankcija se uvodi prvi puta. U prijedlogu zakona, dakle se predložilo da iznosi 1000 kuna ali smatramo da bi razmjerno gledajući druge sankcije bilo potrebno i smanjiti stoga je u konačnom prijedlogu ta sankcija predviđena sa 300 kuna ukoliko se krši ovaj propis. Zatim predlaže se produžiti ministru nadležnom za zdravstvo rok za usklađivanje pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače s odredbama ovoga zakona na 12 mjeseci. U prijedlogu zakona taj rok je bio 6 mjeseci. Želi se naime dati dulje vrijeme da se kvalitetno pripreme dopune ili novi pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače i da se vrlo pozorno, odmjereno i kvalitetno unesu ova zdravstvena stanja koja će biti razlog za privremeno, koja su privremena i za koje vrijeme će, vozači neće smjeti upravljati vozilom. Ponavljam da odredbe iz članka 37. stavci 3. i 4. ovoga zakona za to vrijeme neće stupiti na snagu, nego će stupiti na snagu tek donošenjem Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. Isto tako interventna vozila Crvenog križa uvrštavaju se u skupinu vozila sa pravom prednosti iz članka 151. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i na koncu uvodi se obveza posjedovanja kutije prve pomoći prilikom sudjelovanja u prometu. Ona je propisana Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, a za počinjeni prekršaj njezina neposjedovanja propisuje se kazna za prekršaj u iznosu od 300 kuna. Evo toliko bih za sada o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Imamo cijeli niz, poduži niz replika. Krenimo od početka. Evo jutros smo na Odboru za zakonodavstvo čuli nekoliko izmjena i dopuna ovog prijedloga zakona u odnosu na prvo čitanje, a meni su posebno zapele za uho dvije izmjene, a to je upravo ovo što ste spomenuli uvođenje kazne od 300 kuna za nošenje slušalica u prometu. Smatram da je to jako bitno, jer svjedoci smo da upravo često ljudi sa tim slušalicama ne mogu biti koncentrirani na promet. U prvom prijedlogu zakona ta visina je bila kazne od 1000 kuna i obavezno nošenje zaštitnih kaciga za sve sudionike u prometu na dva kotača na električnim romobilima, mopedima i ostalo, a ne samo one mlađe od 16 godina. Smatram da smo svi u tome jednaki.

Ponavljam još jednom da je cilj i ovih izmjena pokušati smanjiti broj stradalih u prometu i utjecati na svijest vozača da svojim ponašanjem mogu mnoge sebe i mnoge zaviti u crno. Koliko god policija vodi detaljne statistike o različitim prekršajima stradalima itd. danas je primjerice na današnji dan 2022. godine je ukupno 16 manje stradalih u prometu nego što je to bilo na isti dan prošle godine kada je poginulo sto osoba. Do sada je u ovih prvih 5 mjeseci i tjedan dana smrtno stradalo na žalost 84 osobe, ali potrebno je učiniti puno više da bi se smanjio taj broj. Poštovani državni tajniče neću govoriti ovdje o nakaradnom članku 37. koji zapravo oduzima slobode hrvatskih građana i daje ih u ruke hrvatske policije, odnosno vlasti koja se trenutno nalazi tu gdje je. Naime, vi ste u članku prvom ako se ne varam 104. promijenili u odnosu na savjetovanje koje je bilo, bilo je 250, definirano da elektromotor od 250 vata, kasnije se to promijenilo na 600. Danas je to u konačnom zakonu 600. Zašto ograničavati tehničkim uvjetima, tehnologija napreduje svaki dan, tih 600 će možda sutra biti ekvivalent 2 kilovata. Ni jedna europska država ne primjenjuje takvu praksu. Po kojim ste vi to kriterijima odredili da će to biti 600, a ne 1 kilovat ili 2 ili 3 kilovata. Jer ovo jednostavno nema smisla.

Kratko sam bio rekao nešto o osobnim prijevoznim sredstvima prije svega o električnim romobilima. Poštujemo činjenicu da su se oni pojavili zadnjih nekoliko godina u prometu i nastojim prati korak sa vremenom i regulirati ovo područje. Vjerujemo da ćemo to napraviti na najbolji mogući način. Smatramo da romobili premda privlačni pogotovo u ovom toplijem dijelu godine, pogotovo u većim gradovima gdje se i više koriste ipak nisu toliko sigurni da se ne bi ograničavala brzina njihova kretanja i snaga koju može, dakle kojom, najveća snaga koju mogu razviti.

U čemu je povrijeđen Poslovnik?

Poštovani zastupnik Karlić. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa evo kao što smo mogli vidjeti ova, ove izmjene zakona bez obzira na sve ono što one donose najviše pažnje i medija i javnosti i kolege su izazvale u ovom dijelu koji se odnosi na liječnike i na prijavljivanje pacijenata koji bi mogli ugroziti sigurnost upravljanja motornim vozilima. Naravno da svaki liječnik koji je ozbiljan mora upozoriti prvo svog pacijenta da ne bi smio voziti ako ima stanje ili uzima lijekove koji to ugrožavaju. Naravno svaki odgovoran liječnik bi morao obavijesti MUP ako će takva osoba sa svojom neodgovornošću izazvat slučajno nekakve opasnosti u prometu. I mislim da ovdje se jako puno ljudi koji nisu zdravstveni radnici upravo bave ovim i ovo komentiraju, a ono što je najvažnije znači zdravstvena struka će donijeti pravilnik zajedno s Ministarstvom zdravstva jel tako i ako se zdravstvena struka složi i kaže koje su to bolesti i stanja mislim da onda nema problema da bi imali neke, nekakve problem. Ono što je meni ovdje problem, samo su kazne koje bi volio da nema za liječnike ako ovo ne,

To jednostavno smatram potpuno logičnim i ne znam kako bi se moglo dogoditi da ne sudjeluje. Produžen je ovaj rok na 12 mjeseci da bi se iznjedrio kvalitetniji pravilnik. Dakle, sankcije koje postoje od ranije nisu niti brisane, niti smanjivane, niti povećavane.

Naravno, više je liječničkih udruga kod ovih izmjena i dopuna nisu izravno sudjelovali u ovome izradi nacrta prijedloga zakona, ali bili su konzultirani, bili su predstavnici Ministarstva zdravstva su naravno sudjelovali od početka u postupku savjetovanja i u vladinoj proceduri. Naravno da je Ministarstvo zdravstva aktivno sudjelovalo, tako da liječnici su bili upoznati. Nisu, nismo se u cijelosti složili sa njihovim argumentima i posljedica toga su ove izmjene i dopune koje su pred vama.

Brojni naši građani odnosno naši pacijenti uzimaju niz lijekova s mogućim interakcijama. Međutim evo ja ću vam sad navesti najbanalniji primjer, dakle monoterapija uzimanje jednog lijeka, dakle ja sam liječnik dijabetolog pa evo primjer osobe sa šećernom bolešću kojoj uvedemo nekakav lijek, ne znamo koliko dugo, možda par tjedana, možda par mjeseci, tu se definira po zakonu jel najduže do 6 mjeseci. Taj lijek ima mali rizik za hipoglikemiju, dakle pretpostavljamo da ga ne trebamo prijaviti. Međutim, pacijent jednog dana nije pojeo dovoljno, fizički je bio aktivan, vozio je, doživio je hipoglikemiju i prometnu nesreću. Osiguravajuće društvo ne želi isplatiti odštetu jer eto mali rizik za hipoglikemiju postoji i tko će biti kriv, liječnik obiteljski, dijabetolog?

Poštovani predsjedniče Članak 238., evo kolegica je predugo u saboru pa je malo medicinu zaboravila. I privremeno nesposoban je nesposoban i kao trajno nesposoban. I privremeno nesposoban može nekome zbog svog zdravstvenog stanja oduzeti život kao i trajno nesposoban. I pročitao sam zakon, a vi niste pročitali, a medicina vam je očito isparila iz glave.

Posao policije je dovoljno težak i odgovoran da se zaista ne želi petljati u posao liječnika koji je također, odgovaran i vrlo težak i složen. Prema tome, zato još jednom kažem, pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača će se utvrditi koja su to stanja koja mogu utjecati na privremenu nesposobnost vozača. Vjerujemo da će biti propisane one bolesti, oni lijekovi, one situacije koje traju, kao što zakon kaže, kraće vrijeme, odnosno maksimalno 6 mjeseci i gdje će u njima, što je moguće više biti pobrojano lijekova koje se ne mogu, odnosno čija konzumacija bi utjecala na nemogućnost vožnje. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Pa evo, puno je, puno je tu diskusija, puno je viđenja ovoga prijedloga Zakona, što je i normalno. Kao i svaki prijedlog, možemo mu naći puno vrlina, puno mana, međutim, evo, danas spominjemo najčešće pravilnik upravo o zdravstvenim pregledima koji bi, kao što ste i vi sami rekli, ali evo, kao što čujemo i kroz raspravu trebao izregulirati i sva zdravstvena stanja, dijagnoze eventualno i doze pojedinih lijekova i samim time olakšati djelovanje svih liječnika, svih nas koji radimo i u zdravstvenom sustavu. Naravno, kroz taj dio priče i omekšati ovaj stav o eventualnim sankcijama liječnika jer će se kroz točnu definiciju olakšati funkcioniranje.

Bit će potrebno kad pravilnik bude donijet, odnosno i ranije da se ne gubi vrijeme, omogućiti povezivanje svih segmenata Ministarstva unutarnjih poslova, konkretno, prometne policije sa CEZIH-om, trenutno su povezani i ovi upravni poslovi. Kad liječnik pošalje ili kroz sustav ili na obrascu obavijest da je netko nesposoban privremeno upravljati, odnosno trajnije upravljati vozilom zbog teže narušenog zdravstvenog stanja, onda se kroz taj sustav dostavlja ta obavijest i onda policija šalje tu osobu na izvanredni nadzorni pregled kojim se utvrđuje onda konačni pravorijek. Recite, meni se čini po ovome da je liječnički lobi slabiji od osiguravajućeg lobija koji gura ovaj Zakon i vjerojatno zato što imaju više novaca. Pošto nema predsjednika HVIDRA-e ovdje da on ovo kaže što ću ja sada reći, a nema ni kolege Deura, recite mi, jeste vi svjesni da s ovim Zakonom su najugroženiji ljudi, branitelji koji boluju od PTSP-a? Ja mislim da ne treba, a nisam vidio da je reagiralo ni Ministarstvo branitelja, ni HVIDRA pa ni ostale braniteljske udruge.

zastupniče. Vjerujem da se taj, da se ovaj Zakon neće tako negativno odraziti na hrvatske branitelje, kao što vi kažete.

Poštovani državni tajniče. Meni je jasno da se neki bore za slobode, znači čak u jednom trenutku pod navodnom borbe za slobode će negirati da je netko nesposoban za upravljanje motornim vozilom i to je jedna strašna spoznaja. Dakle ovdje se ne radi o oduzimanju nikakvih sloboda nego se radi o spašavanju ljudskih života. I vama je poznat slučaj kada je jedan mladi čovjek stradao jer netko nije proglasio vozača nesposobnim. Ne zanima me je li privremeno ili trajno. Čovjek je pokojan zbog toga što je netko imao epileptični napad koji nije bio prijavljen i to je jedino bitno. Međutim, konkretno vezano uz ovaj Zakon, ako će to biti povećanje posla za liječnike, kadrovski ih morate ekipirati. Ili povećati glavarine ili smanjiti broj kartona ili prebaciti iz kompletno na medicinu rada. To je ono što bi se moglo napraviti, ali negirati zdravstvene činjenice i zdrav razum, to nije dobro.

Pretpostavljam da se ovim izmjenama neće posao liječnika znatnije povećati, dakle postoji informacijski sustav, većina liječnika je povezana u informacijski sustav, dakle Ministarstva zdravstva, odnosno HZZO-a, trebat će samo unijeti šifru određene bolesti u taj sustav da bi ona bila vidljiva i ako ta šifra se poklapa s onim što će biti navedeno u pravilniku, onda takva osoba će biti, neće moći upravljati vozilom, bilo privremeno, a ako želi konačan pravorijek, ići će na ovaj izvanredni zdravstveni pregled nakon kojih postoji još mogućnost drugostupanjskog povjerenstva, dakle vjerujem da će svaki građanin doći do poštenog [[Upadica: Hvala.]] i fer odnosa prema državi i prema Kolege iz HDZ-a uporno spominju struku. Upravo struku bi trebalo slušati, a ovim prijedlogom zakona struka se sustavno ignorira. Pojedini politikanti koji se zaklinju da govore s pozicije struke, a sasvim je jasno da govore iz pozicije osobnog i stranačkog interesa i da u struci nisu radili desetljećima ne smatram glasom liječništva. Zadnji je trenutak da svi reagiramo na ovu diskriminaciju i uvođenje policijske prakse u medicinu i u liječništvo, stoga još jednom pozivam da podržite liječnike obiteljske medicine u borbi za svoja prava i za prava svojih pacijenata. Izmijenite ovaj nakaradni zakon.

Osvrnuo bih se na predloženo uvođenje novčane kazne u iznosu od 300 kuna na korištenje slušalica prilikom upravljanja biciklom, a to se odnosi na druge vozače osobnih prijevoznih sredstava kao što su i električni romobili i slično. Ja pozdravljam to smanjenje kazne na 300 kuna posebno što se odnosi pretežito na mlade ljude, jer oni koriste najviše ta sredstva i slušalice, a znamo da koristeći slušalice drastično umanjujemo i mogućnost reagiranja i sigurnost upravljanja vozilom, ali i također mislim da nije jedini cilj kažnjavanje već podizanje osobne odgovornosti tih ljudi i edukacije, pa moje pitanje glasi koje mjere se poduzimaju ili će se poduzeti u prevenciji, edukaciji ili na druge načine, a odnose se na podizanje svijesti građana o štetnosti korištenja slušalica u prometu i da li postoje neke statistike ili procjene o povezanosti prometnih nesreća [[Upadica Reiner: Hvala.]] i korištenja slušalica u prometu.

I pozivam sve građane koji se tako voze ili sudjeluju u prometu, da nemaju slušalice u oba uha jer sigurno da osim vida i sluh je vrlo važan čimbenik sigurnosti u cestovnom prometu. Njega, dakle slušalice često voze biciklisti, nose ih biciklisti, nose ih i korisnici ovih osobnih prijevoznih sredstava. Ja bih samo spomenuo, mislim da možemo biti ponosni na akciju među mladima, među učenicima gdje učenici imaju priliku prvi put položiti ispit za sigurno upravljanje biciklom koja se provodi u suradnji sa dakle MUP-a sa HAK-om i sa školama, gdje svake godine nekoliko tisuća najmlađih se educiraju i dobiju svoju prvu dozvolu. Poštovani tajniče gospodine Katić sama činjenica da samo vi sjedite danas ovdje u Saboru iz resornog Ministarstva unutarnjih poslova znači da je to samo predstavljanje vašeg resornog ministarstva i da Ministarstva zdravstva ovdje nema je sramotna činjenica. Dakle, sama činjenica da ste vi došli predstavljati zakon, a da pravilnik o dijagnozama i o lijekovima još nije gotov i da ste vi liječnicima obiteljske medicine uglavnom ostavili, dakle da na subjektivnoj razini procjenjuju i onaj najmanji detalj da moraju prijavljivati policiji nema nikakvog drugog zaključka nego da vi stvarate jednu špijunsku mrežu. Nema drugog opravdanja nego da vi apsolutno niste napravili ništa, nego da gradite dodatno i opterećujete sustav. 30% vozača će stradati odmah u ponedjeljak možda već, dakle već su ljudi iz svih udruga zdravstvenih koje niste kontaktirali jer vam pripremaju ustavnu tužbu, sve i jedna zdravstvena udruga vam priprema ustavnu tužbu što znači da je zakon aljkavo pripremljen. Pravilnik nismo mogli donijeti prije zakona. Zakon je podloga, on propisuje da će se određeni pravilnik donijeti, tko će ga donijeti i u kojem roku će ga donijeti. Ja vjerujem da će, učinit ćemo sve da u njemu sudjeluju kompetentni i relevantni ljudi koji će iznjedriti najbolji mogući pravilnik. To bi doduše bilo, potrebno kod svih ostalih podzakonskih akata koji se temelje na bilo kojem drugom zakonu. Što se tiče ustavne tužbe, onda je jedan, ona je omogućena svih državljanima ove zemlje.

Isto tako da će se kazniti sa 500 kuna ukoliko je više biciklista, pa ako se ne kreću jedan iza drugoga. U članku 16. kažete da se članak 120. također mijenja i kažete da će jahač biti kažnjen sa 300 kuna ako se ne kreće desnom stranom ruba ceste i ako ih je više, ako se ne kreću jedan iza drugog.

Za razliku od bicikala kojih ima u prometu kod nas, možda manje nego u nekim drugim zemljama, ali trend je povećan je broj bicikala na našim prometnicama osobito u gradovima. Za razliku od njih jahača je vrlo malo, ali to je bila jedna pravna praznina koju je trebalo također regulirati jer ima ih, može ih biti posebice u nekim akcijama, nekim obilježavanjima, proslavama i sl. tako da i to pitanje je trebalo riješit, ali najvažnije je jahač odnosno vozač. S obzirom na broj prometnih nesreća i nezgoda sigurno treba postrožiti mjere. postoje bolesti i lijekovi koji nisu danas po … sa upravljanjem motornih vozila, naravno zbog posljedica koje nastaju.

Ha nisam stručnjak, vjerujem da će se i lijekovi razvijati u tom pravcu onih kako kažu pametnih lijekova tako da će ciljati samo na bolesti i uzročnike bolesti, a neće osobu dovoditi u nekakvo stanje opijenosti, omamljenosti ili nemogućnosti ne samo da upravlja vozilom što je vrlo bitno nego da općenito kvalitetno sudjeluje u svakodnevnom životu i radu. I razvoj novih vozila i to smo također ovdje percipirali ide svojim tijekom, ali ja sam možda malo konzervativan pa mislim da je još uvijek bitan i vozač ili najbitniji u ovom trenutku, a možda će doći vrijeme kad vozač neće biti presuda. Dok je još bitan trebamo kvalitetno regulirati sve što je vezano za vozače jer oni su ipak najčešći i najveći uzročnici prometnih nezgoda, a pri tom naravno vodimo računa i o svojim vozilima i cestama kojima prometujemo. Pred nama je zakon koji je izazvao niz kontroverzi i u prvom čitanju i u drugom čitanju, pogotovo liječničke struke, čak do te mjere da liječnici tvrde da je on u koliziji sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Vi ste u jednom trenutku rekli danas da ste liječnike upoznali, a niste ih uključili u samu izradu zakona.

Poštovana gospođo zastupnice. Mislim da stvarno nema razloga rabiti izraz da je ovo kontroverzni prijedlog zakona. Sa određenim brojem zakonskih odredbi teško je moći postići da se uvijek svi slože. Ja ponavljam, možda sam dosadan i kao papagaj, pravilnik će moći odgovoriti na sva ova eventualna sporna pitanja. Zakon se neće primjenjivati dok pravilnik ne bude donijet. Molim sve liječnike, sve oni koji mogu reći nešto ovdje korisno da se uključe i da donesemo pravilnik koji će imati ili 3 ili 33 ili 333 članka koliko bude trebalo, ali da odgovara duhu vremena. Državni tajniče. Naime oni iz HGSS-a makar smo ih mi pozvali to je otprilike 200 puta godišnje i život ovisi o sekundi oni imaju druga pravila što znači ovako ne smiju preticati, ne smiju koristiti mobitel, ne smiju niz stvari drugih i tako onda oni to rade i za to dobivaju kazne. Čl. 151. definira gorsku službu, a čl. 149. žurne službe u ovakvim slučajevima mislim da treba napraviti iznimku pa ili ne kažnjavati te ljude ili učiniti sve da se gorsku službu prebaci u čl. 149., ako je to sada nemoguće onda barem kod sljedećih izmjena da se o tome istinski vodi brigu.

Uloga gorske službe u današnjoj Hrvatskoj sigurno jako značajna i ona je vrlo korisna služba koja pratimo svaki dan praktički spašava nekoga iz nepristupačnih predjela kojima se ne može pristupiti cestama. Oni su kao što ste rekli sada trenutno njihova prava ajmo tako reći i obveze regulirana su čl. 151. koji daje određeni fundus mogućnosti kao što je mogućnost parkiranja i zaustavljanja, pretjecanja odnosno može voziti više od postavljenih ograničenja, ali nemaju nekakva prava koja su regulirana za druge službe i to je regulirano čl. 149. zakona.

Poštovani državni tajniče vi imate dugotrajno institucionalno pamćenje u javnoj upravi pa se sigurno sjećate da je bivši ministar Pančić prilikom revizije statusa HRVI-a s osnova PTSP-a tražio dokaz o posjedovanju vozačkih dozvola. Naravno digla se to cijela braniteljska javnosti i da ih re traumatizira i naravno on je odustao od toga.

Da li postoji mogućnost da se takvim hrvatskim braniteljima oduzima vozačka dozvola obzirom da se ova vlada busa u prsa i smatra da treba zaštititi hrvatske branitelje, dodatno iz ne re traumatizirati i zaštititi ostvarena dostignuta prava njihova?

Hrvatski branitelji su svakako ona skupina ljudi u ovoj zemlji kojoj trebamo posvetiti dužnu pozornost i uvažiti njihove realne potrebe. Svatko onaj tko upravlja vozilom mora udovoljavati propisima. Stvar je i opet se pozivam na pravilnik, stvar je toga hoće li pojedina osoba uzimati određene lijekove koji su nespojivi sa sigurnim upravljanjem vozilom.

Da bi ovaj prijedlog Zakona u petak dobio većinu u HS-u, čini mi se da je potrebna jedna promjena, jedan amandman, a ja mislim da taj ključni amandman je upravo amandman koji predstavlja Odbor za zakonodavstvo i koji kaže da sve ove obaveze za liječnike obiteljske medicine neće se primjenjivati dok se ne donese pravilnik. Neće se primjenjivati dok se ne donese pravilnik, a pravilnik naravno, mora biti u skladu sa europskim standardima o pravima pacijenta, o pravima liječnika.

Upravo zbog određenih strahova iznijetih u zadnje vrijeme, što u javnosti, što na sastancima, željeli smo to otkloniti i reći da jasno reći, propisati zakonom, da ove odredbe zakona iz čl. 37 neće stupiti na snagu dok se ne donese pravilnik.

Poštovani državni tajniče, rješenja trebaju biti takva da potiču ljude koji imaju problem konzumacije alkohola ili droga da idu u sustav liječenja, a nikako da zbog određenih zakonskih propisa oni odustaju od različitih tretmana. Kada govorimo o zdravstvenom dijelu, mislim da treba biti dominantna osobna odgovornost, a nikako ni liječnička odgovornost ne treba biti eliminirana. Ono što mene zanima dakle u skladu sa novim smjernicama, a uskoro će biti na snazi i uredba EU o uređajima za blokadu kod osoba koje imaju problema sa pijenjem alkohola, da li Ministarstvo razmišlja o nekoj perspektivi vezano za ugradnju tih uređaja, osobito kod onih prijestupnika i ponavljača vezano za konzumaciju alkohola. Slažem se s vama i osnovna nakana i ovog Zakona i prakse je da vozač sam odgovara za svoje čine i da on prijavi kad nije svoj, dakle svoje pogoršano medicinsko stanje koje utječe na sposobnost upravljanja vozilom. U nekim zemljama EU, dakle su i vozači dužni prijaviti tako stanje, kao što je u Cipru, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Mađarskoj, Irskoj, Izraelu, Italiji, Norveškoj i UK, ali postoje i zemlje koje tu obvezu nameću i vozaču i liječniku ili samo liječniku. Dakle postoji i 11 zemalja u kojima je liječnik dužan prijaviti to stanje.

Upravo ovo što sam uvidjela kao problematiku, apsolvirali su malo kolega Mlinarić i Nađ, dakle s obzirom na povijest stvaranja naše države, Hrvatska ima znatno veći broj pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem, tzv. PTSP-om nego li druge zemlje i takva stanja osim antidepresivima, liječe se i antipsihoticima i antianksioliticima čija primjena uzrokujemo koje nuspojave, a između ostalog to su manjak energije i pospanost. Pitam vas, hoće li pacijenti s ovom dijagnozom biti obuhvaćeni prema ovakvom prijedlogu Zakona, dakle hoće li oni podlijeći oduzimaju vozačke dozvole? Molim da nam odgovorite što će biti s osobama s dijagnozom PTSP-a koji, da bi funkcionirali, moraju uzimati ovakve jače lijekove, hoćemo li njima osobito znajući da u najvećem postotku ovu dijagnozu imaju naši branitelji koji su onda kad je trebalo, biti spremni dati život, hoće li im se sada doslovno jednim klikom miša oduzeti vozačke dozvole?

Rekao sam jasno da se Ministarstvo unutarnjih poslova ne može baviti propisivanjem tih stanja zbog toga je i obveza donošenja ovog pravilnika, ne ovim izmjenama i dopunama nego od praktično od nastanka Zakona o sigurnosti prometa na cestama, još od puno ranije je dana ministru nadležnom za poslove zdravstva. On će, pretpostavljam, uz neku radnu skupinu imenovati radnu skupinu koja će onda propisati koja su to stanja koja utječu na sigurno upravljanje vozilom. Ovo što ste vi spominjali, zaista nemam saznanja, ne znam, ne koristim te lijekove i ne znam kako to utječe na sigurnost upravljanja vozilom. Ova moja replika sigurno neće završiti u središnjem dnevniku, ali ovdje vidim dosta jahača apokalipse i izazivanja sudnjeg dana, pa će moja replika prema vama biti baš za one prave jahače. Čl. 2. naime daje jedinicama lokalne i područne samouprave malo veće ovlasti kada je u pitanju tradicija i kultura, pogotovo se to odnosi na Slavoniju, Baranju i Srijem, znamo da imamo dosta tih pokladnih jahanja, da imamo dosta kulturnih manifestacija, a konji su jedno od obilježja i asocijacija na Slavoniju. Također i u čl. 16. mijenjaju se podstavci 2, 3, 4 i 5, pa evo možda malo da nam pojasnite što se to točno događa i koliko se to sve skupa ta procedura pojednostavljuje. Poštovani g. zastupniče, dakle u čl. 2. koji regulira dakle ta je definicija određenih pojmova koja se koriste u ovom zakonu definira što je jahač premda nam svima se čini da, da je lako reć što je jahač, al ovdje je jahač koji sudjeluje u prometu, dakle nije jahač na nekoj ledini ili nasipu, tako da onda u čl. 16. je pobliže opisano tko može jahati, dakle to može biti osoba koja ima navršenih 16.g., da se mora kretati što bliže desnome rubu ceste i ako ih jaše više, a to u pravilu u ovim situacijama jest da se onda, da su se dužni kretati jedan iza drugoga, a ne jedan pored drugog, pa tako oduzeti prostor za druge sudionike u prometu i propisuje se na koncu ova sankcija od 300 kuna za nepridržavanje ovih propisa koje je, koje je problematizirao zastupnik Škoro maloprije. Poštovani državni tajniče, kad alkoholizirana osoba upravlja vozilom odgovornost za to snosi vozač odnosno vozačica koja je u takvom stanju, međutim kada osoba koja ima zdravstvene teškoće upravlja vozilom onda ne snosi ona odnosno on odgovornost nego snosi liječnik i to je vrlo jasno pokazao slučaj iz 2019.g. kada je liječeni ovisnik pod utjecajem opijata i lijekova se zabio u naplatnu kućicu i time oštetio odnosno ubio troje ljudi, odgovarala je liječnica za to njegovo stanje.

Poštovana gđo. zastupnice, za korištenje dakle alkohola, kao i lijekova koji mogu biti omamljujući ili štetni za ili kontraindikacije za vožnju odgovoran je vozač koji upravlja tim vozilom, nije odgovoran liječnik, liječnik će ga uputiti, ovim izmjenama to i želimo pojasniti i detaljnije propisati, on će mu reći kada ne može, kad koristi neki lijek kojim, s kojim, koga koristi da ne može voziti i to ovim izmjenama su samo spomenuta privremena stanja, a ona trajna stanja su već regulirana i smatramo da tu nema većih problema.

Poštovani državni tajniče, nažalost imamo nedovoljni broj parkirališnih mjesta rezerviranih za prijevoz osoba s invaliditetom s obzirom na stvarne potrebe. Moramo kontinuirano osvještavati javnost da mjesto označeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom nije povlastica besplatnog parkiranja kada se to možda i nekada misli nego pomoć osobama koje se otežano kreću, kojima se osigurava na taj način mobilnost, svakodnevno funkcioniranje i integraciju u društvu. Da li je po vama kazna od 700 kuna za nepropisno parkiranje na mjesto koje je znači rezervirano za osobe s invaliditetom primjerena kazna budući da pravobraniteljica za osobe s invaliditetom propisuje odnosno traži da se kazna poveća, primjerice u Sloveniji je ta kazna i do 200 eura?

Mislim da broj parkirnih mjesta odgovara otprilike potrebama, ali još uvijek se događa da neko čak i pored praznih mjesta na koje se može parkirati parkira na to mjesto što pokazuje krajnju bahatost takvih ljudi. Za takve ljude onda nijedna sankcija ne bi bila prevelika, pa se su tim slažem da bi se mogla i povećati, ali mislimo da u okviru balansa svih kazni teško je onda iskakati sa nečim, ali možda nekom drugom prilikom tu kaznu budemo i povećali.

Poštovani državni tajniče, iako današnja rasprava vidimo da najviše ide u dijelu odgovornosti liječnika za dozvolu upravljanjem ili ne upravljanjem motornim vozilima ja bih se želio osvrnuti na nešto drugo. Naime, želio bih vam se zahvaliti u ime grada Dubrovnika na prihvaćanju izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čl. 2., uvođenja st. 106. zona prometa u zaštićenoj kulturnoj povijesnoj cjelini. To je po prvi put da uvodimo takav termin koji će zapravo omogućiti gradu Dubrovniku, ali ne samo gradu Dubrovniku nego i ostalim gradovima koji su pod UNESCO-vom zaštitom uvođenja kontrole organizacije prometa sa glavnim fokusom na građane kojima te i takva mjesta mora biti dostupna, a svi ostali gospodarski subjekti po raspoloživosti.

Te, te prostore u našim gradovima smo dobili zahvaljujući mnogim generacijama predaka koji su to vrijedno radili što je još važnije čuvali, dakle nisu to razorili ili poslije čak teških stradavanja kao što je bio u Dubrovniku u 17. stoljeću opet se obnovilo i bilo bi potpuno neodgovorno da zbog što se kaže šake dolara to sad vrlo brzo uništimo. Štovani predsjedavajući, štovani državni tajniče ovakvim prijedlogom zakona ministarstvo, vlada, u konačnici i ovaj sabor zadrče u nešto što ne bi trebalo. Povjerljivosti između liječnika obiteljske medicine i njegovog pacijenta. To je nešto što ne treba olako shvatiti. Sa druge strane ovakovim rješenjem gdje imenom i prezimenom se utvrđuje koji liječnik je odgovoran što to nije prijavo ne samo da ćemo imati prekršajnu odgovornost tok liječnika kazne koje će nastupiti nego je moguće naravno i naknada štete osigurateljnih kuća prema baš tom liječniku i k tome u kazneno pravnim situacijama i kaznena odgovornost. Dakle, ovakvim zakonom se otvara Pandorina kutija koja će obiteljske liječnike u budućnosti kad prođe ta godina dana zapravo staviti u iznimno tešku situaciju.

Cijenjeni gospodine zastupniče slažem se s vama da je naravno odnos liječnika i pacijenta povjerljiv, poseban i on takav mora biti. Međutim, tko će reći o zdravstvenom stanju pacijenta koji je ujedno i vozač koji će odmah nakon pregleda ili sutradan sjesti u svoje vozilo da on nije sposoban voziti ili privremeno sposoban nego liječnik. To zaista netko drugi, neka druga struka teško da može reći. Što se tiče obavijesti liječnika o narušenom zdravstvenom stanju, trajno narušenom ili trajnije koji imamo sada u zakonu, recimo '19. je bio najveći broj obavijesti liječnika čak 9.967 on je, on je '20. pao na 3.818, '21. na 2.803, a u prvih 5 mjeseci 934. U prošloj godini je, ali mi ne vodimo po tom kriteriju nego za sve slučajeve bilo ograničeno sposobnih [[Upadica: Hvala.]] procijenjeno 903, nesposobnih 568 i Poštovani državni tajniče, predloženim izmjenama zakona uopće nije obuhvaćeno područje utvrđivanja zdravstvene sposobnosti starijih vozača i periodičnih pregleda istih. A predmetno područje u našoj zemlji je neadekvatno regulirano i u suprotnosti je s postojećom praksom u EU i s predloženim izmjenama u postojećoj zakonskoj regulativi od strane Europske komisije i Europske agencije za sigurnost cestovnog prometa. Pa se pitam i vas pitam zašto? I ovoga ja stvarno poštujem starije ljude, to na kraju krajeva nam je svima u kućnom odgoju, ali znamo svi da je biologija neumoljiva i da s godinama i psihofizičke, motoričke i ostale sposobnosti se umanjuju i da smo imali dosta nažalost prilika vidjeti i situacija u krivom smjeru na autocesti itd., itd.

On je ukinut 2013. godine, znamo tko je bio 2013., tko je to mogao predložiti i ukinuti. Bilo je tu razno raznih razgovora o tome. Smatralo se da nije potrebno uvoditi. S druge strane imamo često prigovor da mladi ljudi koji su sigurno zdraviji generalno, ali da oni čine više prekršaja pa onda u nekom drugom razdoblju se to prebaci na neke druge kategorije. Nemamo sigurnih, pouzdanih podataka da neka kategorija građana s obzirom na svoju dob ili neke druge karakteristike je baš toliko veći počinitelj kaznenih djela, ispričavam se prekršaja uglavnom jel ali nešto i kaznenih djela, nego neka druga grupacija. Zbog toga smo sad ostali na ovakvo ovom rješenju koje predlažemo u postojećem zakonu i njegovim [[Upadica: Hvala.]] izmjenama i dopunama. Poštovani državni tajniče, evo bilo je puno replika, pitanje da li ću ja reći nešto novo, ali htjela bi u svakom slučaju podsjetiti nas sve na onu vašu prvu rečenicu kad ste počeli o obrazlaganju ovog zakona, a to je da je cilj ovog donošenja ovog zakona smanjiti nesreće i stradavanja. Dakle, da on ima i preventivni karakter, a jasno tu ima i kazni. Slušajući rasprave, slušajući ove replike čini mi se da smo mi izgubili fokus, iz fokusa one naše građane i njihovu sigurnost zbog kojih se donosi zakon da više razmišljamo i raspravljamo o kaznama, spominje se tu i neki lobiji i naravno do te mjere je otišla rasprava da se evo i zastupnici pitaju zašto ovdje ne sjede predstavnici Ministarstva zdravstva ovo nije zakon o zaštiti ovoga zdravstvenom zdravlju.

zastupnice, slažem se što puno rekli, ja se ispričavam što sam sigurno i ponavljao, ali morao sam jer su i pitanja otprilike išla često o istoj temi pa sam onda i ja bio prisiljen ponavljati. To sam ja u odgovoru na jedno maloprije pitanje rekao tko će osim liječnika, a tad bio netko drugi možda bi onda ta struka bila relevantna. Sad se ovaj cijeli zakon premetnuo u pitanje odgovornosti liječnika, a to pitanje jedan ili dva od 50 i nešto članaka mislim da smo ovim zakonom predvidjeli i neka druga važna pitanja, regulirati, riješiti, poboljšati, ali pitanje ovaj zakon koji regulira jednu tako važnu teško mi je reći djelatnost, ali područje našeg svakodnevnog života uvijek svako od nas će imati druga mišljenja i nikad nećemo završiti priču nažalost, ali radimo na tome da ovaj zakon bude [[Upadica Reiner: Hvala.]] što bolji i da manje ljudi strada. Poštovani državni tajniče Katiću. Uvodno ste kazali kako je cilj ovog zakona utjecati na smanjenje prometnih nesreća i što se prije svega postiže edukacijom i preventivom, a tek nakon toga legislativom odnosno zakonodavstvom, u tom smislu drago mi je što ste naveli upravo smanjenje broja smrtno stradalih na hrvatskim cestama u odnosu na '90.-te godine kada je to bilo oko 1400, prema sadašnjoj situaciji kada je to 300-njak smrtno stradalih i ti podaci svakako govore ponešto o sigurnosti na hrvatskim cestama. Ono što želim posebno pohvaliti jesu ustvari što se ovim zakonom posebno regulira ono što je do sad bilo ne regulirano, a to su romobili i ostala slična prometala, pa me zanima hoće li s obzirom na tu regulaciju biti više reda prije svega [[Upadica Reiner: Hvala.]] u velikim gradovima? To je i cilj i ove izmjene i dopune smo prvenstveno radili time se rukovodeći da ova nova vozila koja su se pojavila koja ne možemo ignorirati, ne možemo zatvoriti oči, ne možemo ih zabraniti ne bi to imalo smisla naravno jer držimo da ipak oni imaju svoje mjesto, ali potrebno je bilo osmisliti gdje smjestiti te vozače osobnih prijevoznih sredstava, je li to cesta, je li to pločnik. Uvijek nekome smetaju, dakle na pločniku pješacima, na ulici, na cesti vozačima osobnih i teretnih automobila. Vjerujem da smo našli jedno dobro rješenje, rukovodili smo se iskustvima drugih zemalja, niz zemalja je to reguliralo, a kod nekih zemalja je to također u tijeku i mislim da smo se našli negdje u okviru takovih razmišljanja.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda ću otvoriti raspravu iako se čini da smo nakon više od 30 replika sve prošli. Prijavili su se svi klubovi i jako veliki broj vas iako vas nema u dvorani puno, ali puno vas se prijavilo za pojedinačne rasprave. Idemo biti što efikasniji pa krećemo s prvim klubom zastupnika, a to je Hrvatskih suverenista u ime kojih će govoriti poštovani zastupnik Željko SAčić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo doista kako ste vi poentirali poštovani predsjedavajuće akademiče Reiner u ovih nekoliko sati smo gotovo sve rekli ključno svi mi koji oštro protestiramo i oštro se ne slažemo sa predloženim tekstom ovog zakona, a i kolegice i kolege iz vladajuće, posebno HDZ-ove većine koji to doista zdušno brane kao da je u pitanju nešto najsvetije što nam se ovog trenutka nudi. Mi Hrvatski suverenisti smatramo da je taj prijedlog nedovoljno dobro dorađen, dapače on ima strašnu nomotehničku manu jer ključno ograničenje ljudskih prava i sloboda, ključno derogiranje deontoloških pravila medicinske struke, ključno dovođenje u pitanje zaštite osobnih podataka, povjerenja između pacijenta i liječnika je u prijedlogu ovog zakona uvjetovano listom i lijekova i bolesti. A tu listu zamislite sad poštovane kolegice i kolege, određuje tko? Ministar svojim pravilnikom, a taj pravilnik mi nemamo na stolu ovog trenutka, nemamo niti zapravo katalog tih lijekova ni lista. Prema toma, ako mi dignemo ruku u zrak za to pa ko nam garantira da doista ja kao šećerni bolesnik ili kako se već to zove neću smjet nego taksijem ili susjedom ili pješice ili biciklom dolaziti na posao. Bio bi to velik gubitak doista. Ali smatramo da ne možemo tako neodređeno ići u izmjene zakonodavstva u ograničavanje ljudskih prava i sloboda, a bez ikakvog konkretnog pravno opipljivog i kataloški označenog razloga i uvjeta. Kolega Habijan to jako dobro zna o čemu pričam i on će se zasigurno sa mnom složiti o tome. Znači što možemo reći? Možemo reći da ovaj zakon treba dotjerati i nomotehnički i tek tada će biti spreman za kako kaže kolega Troskot jednu svestranu i kolegica raspravu stručnu o tome u kojim uvjetima možemo suspendirati, derogirat liječničku tajnu da bi postigli veći cilj zaštitu života i zdravlja ljudi, imovine u prometu. Tek tada u iznimnim situacijama i vremenski to definirati i sadržajno i jasno precizirati kako. Jer, sada je, širom su ovim tekstom otvorena vrata da u masi od 505 tisuća hrvatskih branitelja, od onih nažalost koji imaju određene rješive i lječive probleme, primjerice, PTSP ili neke druge bolesti, koji koriste određene lijekove, medikamente ili terapije mogu ne svojom .../nerazumljivo/... oni u svom životu funkcioniraju, obiteljski, društveno, neki i radno, ali zbog određenih konzumacija određenih lijekova, bez obzira što kažu da to nije točno, ali Claritine kad pijete protiv alergije, tamo jasno stoji ne smiješ voditi traktor, bager, izrijekom stoji bager, ne znam zašto, radni stroj i osobni automobil, ne znam, ako ti se nešto manta, je li? Prema tome, sama ta činjenica da je tako nisko spušten prag za represiju i sprječavanje kretanje stanovništva RH, znači u ovom slučaju automobilima, motornim vozilima je zapravo uznemiravajuća, ne bi trebala i ne smije uopće biti u pitanju da se tako široko postavi. Znači ja vas molim i apeliram da to doradite, a vi kolegice i kolege iz HDZ-a jer i na vas se isto možete odnositi prvom prilikom i na vas kad se Zakon donese, evo, kolega Kapulica će sigurno bit prvi na listi jer je em šećerni bolesnik, a i ne znam šta je, javno je rekao, je li. Znači nećemo to prihvatiti u ime Kluba Hrvatskih suverenista, jasnu vam poruku šaljemo, a vidim kolegice i kolege iz cijelog lijevog i ultra lijevog spektra, a i mi, naši suradnici iz Mosta, IDS, kolege i vidio sam i oni neće. Prema tome, mi trebamo samo iz HSLS-a negdje apelirati, eventualno vaš koalicijski partner Pupovac, on sigurno neće jer vas grdi u Beogradu i došli smo do 75 ruku maksimalno, ne vjerujem da će se netko naći novi i pridošli da bi digao ruku za to i do je optimizam. Znači, poštovani državni tajniče, radite na svim ostalim aspektima. Imamo statistiku koja kaže da je velika brzina problem, neispravna vozila, mobiteli, tu treba, biciklisti u Zagrebu, svi ste tu koji dolazite i koji koristite stan, je li imate pravo ili nemate pravo, to je drugo pitanje, ali biciklista vas sigurno u Zagrebu imate veliku šansu, može svakih 7 dana jednom dokačiti na nogostupu. O tome treba raspraviti, vidjeti, s tim udrugama biciklista da budu pažljiviji, da se nekako prilagode tome jer to je sad već pošast u Zagrebu. Sve ostalo vas, sve, u svemu ostalom podržavamo vaša nastojanja da se smanji broj tih i kaznenih djela i nehatnih i nažalost imamo svakakvih budala, drogirani, alkoholizirani, koji, obijesnih, to sigurno tu trebate biti što žešći, što jači, a ovdje oprezno, ovdje hodati k'o po jajima.

Tu smo u stanju znači opreza. U ime Kluba zastupnika Mosta sad će govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice, poštovani svi koji nas pratite. Ovaj Zakon je vrlo važan i prije nego što krenem, ja bih htio pohvaliti uopće namjeru vladajućih i zakonodavca ovdje sada da su s ovim prijedlogom gdje bi se regulirali stvari kao što su bicikli u prometu, vožnja sa slušalicama, dakle dodatno postrožavanje, tipa alkoholizirano stanje, droge, itd., to ima apsolutno smisla. Međutim, s druge strane, da se na ovakav način degradira, odnosno degradiraju liječnici obiteljske medicine je nedopustivo. Slušao sam pomno argumente koje je davala vladajuća strana, dakle nitko nije rekao ovdje da dozvolu ne trebaju davati liječnici. To nitko nije rekao, čak smo se pozvali na čl. 230 koji je vrlo, vrlo jasan koji kaže da prije početka osposobljavanja, kandidati vozači dužni su se podvrgnuti zdravstvenom pregledu, 2 zdravstvene preglede obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi za određene kategorije mogu i liječnici obiteljske medicine. Ovo što se sada dogodilo jest da je MUP doslovno, znači Poncije pilatovski cijelu odgovornost prebacio sada u ovom trenutku na liječnike obiteljske medicine iz razloga što, prije svega, ne postoji nikakav pravilnik koji bi definirao koje su to dijagnoze, koji su to lijekovi na temelju kojeg će liječnik obiteljske medicine trebati izdati zabranu sudjelovanja u prometu. Ne samo to nego bez privole i bez dozvole će podatke o zdravlju određene osobe morati proslijediti policijskoj upravi odnosno policiji. Bio je čak i prijedlog određenih udruga da taj podatak ostane, primjerice unutar odnosa između liječnika i pacijenta, do dan danas se MUP odnosno g. Katić i svi ostali nisu izjasnili da li je to moguće i zbog čega to ne bi bilo moguće i zašto bi se uopće takav podatak morao davati, morao zakonom davati, osim, primjerice, ako ne bi to MUP zahtijevao za određene situacije. Ovako će sad liječnici morati odavati te podatke. G. Katić nije dao osnovni odgovor, a to je tko će zaštititi liječnike obiteljske medicine kada će se morati suočiti sa pacijentima i iskomunicirati im da više neće moći voziti auto i sudjelovati u prometu. Hoće gospodin Katić doći tamo u domove zdravlja i zaštiti naše doktore sa pacijentima koji su već sad isfrustrirani sa brojnim stvarima koje ih more kroz život i još će im ti liječnici obiteljske medicine morat, morat ih udaljiti iz prometa na temelju pravilnika koji ne postoji, na temelju dijagnoza koje ne postoje, na temelju lijekova koji lijekova koji ne postoje. Dakle, sve se to sad svelo na subjektivni doživljaj liječnika obiteljske medicine koji bi trebali sami neovisno donijeti tu odluku. Dakle, nikakvu zaštitu ti ljudi nemaju. I još, i još su izvrgnuti dakle osiguravajućim kućama koje ih čekaju kao hijene jer ako se oni ne izraze, a sad, sad će za bilo kakvu i najmanju stvar izdavati rješenje da osoba ne može sudjelovati u prometu jer će se ljudi jednostavno morat zaštititi.

Ona je stradala bila. Nisu izračunati efekti koji će ovaj zakon odnosno prijedlog ovog zakona imati na društvo. Gdje su vozači hitne, gdje su vozači policijskih vozila, gdje su vozači gradskog, međugradskog prijevoza, 30% vozača će ostati bez dozvole. Nitko nije računao na to. Nadalje, osim što je već sa zakonom definirano, dakle medicina rada bi trebala biti ta koja to određuje, dakle ovaj zakon kao takav je diskriminatoran iz razloga što nije propisano šta je sa privatnim klinikama odnosno privatnim liječnicima obiteljske medicine. Znači netko tko je imućniji građanin će moći otići i kupit će svoju vozačku dozvolu, a netko tko nema bojat će se otići u dom zdravlja obaviti taj pregled iz razloga što postoji velika vjerojatnost da ostane bez vozačke dozvole i straha naših liječnika koji će za bilo šta morat davat izdvojeno mišljenje odnosno maknuti ih iz prometa. Dakle, s jedne strane se poziva pacijente na preglede, s druge strane se narušava taj osnovni odnos između pacijenta i liječnika obiteljske medicine jer liječnici na kraju dana sa Hipokratovom zakletvom nisu dužni postati špijuni i na ovoj izgradnji policijske države. Nisu to dužni raditi. Oni su dali zakletvu da će nas liječiti i da će u tom najintimnijem odnosu koji postoji na relaciji pacijent-doktor da će izgrađivati povjerenje koje se gradi godinama. Doktorica obiteljske medicine već 30 godina smo nas dvoje u odnosu i sad će taj odnos postat narušen samo zato što je gospodin Katić rekao e ovo ide sada na liječnika obiteljske medicine, vi se sad gombajte sa ljudima, vi riješite taj problem. Kažete da ste se pozvali na praksu europskih zemalja, niste, niste se pozvali na praksu europskih zemalja iz razloga što niste gledali finski model i niste gledali britanski model. …/Govornik govori stranim jezikom./… u Britaniji je ključna za izdavanje dozvole za sudjelovanju u prometu, a to je jedna interdisciplinarna agencija gdje sudjeluje i medicina rada i policija i osiguravajuće kuće, svi zajedno, neovisno se donosi zajedničko mišljenje da li je osoba sposobna sudjelovati u prometu ili ne. Ovako što ste vi napravili prije svega ste napravili kaos u sustavu jer ne znate efekte koji će se dogoditi sa svim ovim što ste vi napravili. Narušili ste odnos jer povjerenja više neće biti. Cijelu krivnju i odgovornost stre prebacili na liječnike obiteljske medicine koji nikakvu zaštitu nemaju niti od represivnog aparata, a osiguravajuće kuće ih čekaju ko hijene da naprave najmanju pogrešku. I oni bi trebali rješavati taj cijeli problem. Znači ljudi već ovako na cijeli dan zovu, rješavaju, Facebook, ovo, Whatsapp, preko platformi odgovaraju svima nama pacijentima i još ih sad treba dodatno opteretit, a Članak 230. itekako definira medicina rada bi to trebala odrađivat, ali ne samo medicina rada. I šta sad, kako ćemo sad to napraviti? Evo gospodine Katiću kako ćemo ih zaštiti?

Ovo je posljedica danas kad mi to izglasamo odnosno svi koji ćete dignuti ruku u petak, dakle vi ste, vi glasate za medijski represivni i bilo kakav progon liječnika obiteljske medicine. Zašto šta vam je 2.500 ljudi u Hrvatskoj toliko krivo? Šta su tako napravili da ih još dodatno opteretimo s ovim stvarima? Zašto sad ovakva jedna izmjena? Samo zato da se makne odgovornost jer je teško to iskomunicirati, probajte, probajte danas na današnju situaciju kako ljudi žive, jedva plaćaju račune, jedva plaćaju hranu i to sve i još će na takvu frustraciju liječnici obiteljske medicine koji već sad grcaju od posla jer stalno im dolaze ljudi, pogotovo, još se od korone nisu oporavili ljudi, e još ih sad treba stisnut i treba ih dodatno sistem kazniti. Nije riješen problem. Europske zemlje na koje se pozivate imaju nezavisna tijela interdisciplinarna koji donose nezavisne odluke, a ne na subjektivnoj razini gdje će doktor jedan reći imaš cirozu na 50% ti možeš, u Čakovcu će reći e ti ne možeš. I onda ćemo šta gonit oba dva doktora jer mi ulazimo u zakonski prijedlog bez definiranih osnovnih stvari i zato ne možemo podržat ovaj dio zakona koji čisto progoni naše liječnike obiteljske medicine.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, gospodine iz MUP-a, poštovane kolegice i kolege. Dakle, sad u ovom konačnom prijedlogu zakona prvo ćemo malo ponoviti i definirati ono što je prihvaćeno tijekom rasprave na prvom čitanju, dakle nošenje kacige za sve vozače osobnih prijevoznih sredstava, obaveza posjedovanja kutija prve pomoći i uvrštenje interventnih vozila Hrvatskog crvenog križa u članak postojećeg zakona. E a ono što nije uopće usvojeno i zbog čega kritiziramo i kritizirat ćemo i dalje nadajući se da ćete uvažiti barem ovo što ćete sad čuti tijekom ove rasprave i u amandmanima je posebice dio koji se odnosi na zdravstvene preglede vozača, dakle čl. 37. kako sam već rekla dakle dokaz da vi vladajući uopće ne poštujete mišljenje struke, liječničkih udruga, udruga pacijenata i oporbe. Bilo je javno savjetovanje sa nizom razumnih opaski, imali smo tematsku sjednicu posvećenu upravo ovom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama 4.11. sa nizom dionika iz struke, pacijenata mogli ste čuli kakve će se stvari događati ako se ovaj zakon usvoji, tako da ovo što vi propisujete u predloženim izmjenama zakona neće riješiti sigurnost na cestama, a napravit će nemjerljive štete zdravstvu i zdravlju naših građana. Tragikomično je da prometni stručnjaci, policija i pravosuđe nisu u stanju riješiti problem prevelikog broja nesreća na cestama već se to sve skupa prebacuje na leđa liječnika, osobito obiteljskih liječnika. Iz podataka koje vi sigurno vi imate bolje nego mi, ali smo eto čuli na tematskoj sjednici najveći uzrok nesreća su na cestama prevelika brzina, mobiteli, alkohol, a ne privremena promjena zdravstvenog stanja. To je ono što smo saznali od vas, mada potpune podatke vjerojatno niti nemate, ako imate ćete nam valjda reći. Sama struka kaže da su jedini liječnici ovlašteni za odobrenje upravljanja vozilom specijalisti medicine rada. Već je i kolega spominjao, spominjali smo i u stankama odnosno traženjima za stanku, zašto se naša država ne ugleda u druge zemlje. Evo imate tu primjer Velike Britanije gdje je vrlo jasno navedeno da postoji vladina agencija koja se bavi sigurnošću prometa, posao im je da izdaju dozvole, određuju tko, kada i zašto gubi dozvolu i kada je opet može dobiti. I u tim agencijama sjede stručnjaci, a ne obiteljski liječnici su stručnjaci, ali teret se ne svaljuje na liječnike obiteljske medicine. U Velikoj Britaniji po ovom dokumentu se jasno može vidjeti, imaju razrađenu web stranicu i svaki vozač u autoškolama bude educiran o korištenju te stranice odnosno o postupanju na temelju svog zdravstvenog stanja. Sva zdravstvena stanja navedena su abecednim redom i uz njih i upute. Mora li se netko zbog svog stanja javiti agenciji, kada se mora javiti, hoće li dobiti ograničenje, na koliko dugo itd., sve je on line, a kazna tisuću funti ako se netko sam ne prijavi. A kod nas se sva odgovornost prebacuje na liječnike, osobito obiteljske liječnike i sad ukoliko pacijenta ne prijave podliježu mogućoj prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti. Nažalost kod nas u Hrvatskoj u zdravstvu za medicinare ne vrijedi presumpcija nevinosti nego presumpcija krivnje, na sve moguće način okrivi liječnika i sestru, a onda oni nek se brane da nisu krivi i nek dokazuju. Naravno da je potrebno upozoriti pacijenta, zapisati u njegov zdravstveni karton, objasnite mu kako je moguće djelovanje njegovog lijeka, upozoriti ga na njegovu odgovornost, ali posao liječnika ne bi trebao biti prijavljivati određena vrlo široko opisana zdravstvena stanja svojih pacijenata policiji. U krajnjoj liniji koja su to stanja? Koje su to dijagnoze, koji lijekovi, koje doze? Nemamo još ništa propisano od strane zdravstvene administracije, dakle najavljuje se pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača u roku od 12 mjeseci, dakle naša jedina nada, naša kažem struka i svi naši građani jer ovo će jako lupiti po leđima naših građana, dakle naša jedina je nada ako sporost ministarstva koje mora donijeti pravilnik u roku od 12 mjeseci opet izbije na vidjelo i pravilnik se ne donese. Znači šlampavost ministarstva ne donese pravnik svi sretni. To je broj jedan. Broj dva, ako ćete u tom pravilniku konačno poslušati ono što vam kaže struka, a što krajnjoj liniji stalno govorimo već i za prvo čitanje i niste poslušali, mislim onda nam je zapravo jako mala nada da ćete poslušati i kod donošenja ovog pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača. Nadalje, ovim prijedlogom zakona već smo govorili narušit će se povjerenje između liječnika i pacijenta. Može se dogoditi da pacijent neće liječniku iznijeti važne medicinske informacije zbog mogućih sankcija odnosno prijave iz straha da privremeno ne izgube vozačku dozvolu, pa neće uzimati lijekove, neće se odazivati na preglede, sad se pompozno najavljuju sistematski pregledi, pa kako će vam pacijent doći i s nekakvim povjerenjem se obratiti. Pola svojih simptoma će zatajiti u strahu da ćete ga prijaviti. Dakle, nemojmo miješati postojeći zakon koji definira u čl. 233. koja stanja se moraju prijavljivati. Ovdje govorimo o privremenim stanjima koja uopće kao što rekoh nisu definirana niti znamo dijagnoze, niti doze lijekova, neko će u jednoj bolnici odnosno u jednoj ordinaciji neko mišljenje donesti, neko će donijeti drugo, dakle nikakvog reda i nikakve pravne sigurnosti nemamo. Dakle, intencija ovog zakona nije oterećenje liječnika već dodatno opterećenje i kažnjavanje uz moguće incidente, konflikte s pacijentima, moguće tužbe, moguća terećenja od osiguravajućih kuća. Govorili smo već o primjeru iz 2019. Tko je nadrapao prvi? Liječnica obiteljske medicine kojoj se pacijent nije niti javljao, žena pojma nije imala da je pacijent pušten iz bolnice. Osiguravajuća kuća za 600 000 kuna znam, jer je kolegica iz moje županije, a onaj koji joj je napravio prometnu nesreću, taj pacijent njega se tek kasnije ga se pitalo što je. Prema tome, ovaj zakon nije dobar, razara se dobar i povjerljiv odnos sa pacijentom kakav bi trebao biti, a u krajnjoj liniji ako ćete već inzistirati da se moraju podaci unijeti u CEZIH a što zapravo vam cijelo vrijeme govorimo da treba biti upozoravanje pacijenta upis u karton, ali ne prijava policiji, odnosno CEZIH. Onda maknite tu prekršajnu ili kaznenu odgovornost liječnika za ova privremena stanja.

Svaki put će se javljati liječniku pa ćemo klikati malo prijavljujemo u CEZIH, malo odjavljujemo. Znači potpuni nered! Kažete da sankcije nisu mijenjane prema ovom postojećem zakonu. Meni fino taj papir u ambulanti, jučer sam si ga poslikala lijepo stoji članak 233. kazna 5 do 15 000 kuna, 1000 do 5000 kuna ovisno jel' pravna osoba ili fizička osoba i to opet vrijedi na ona stanja koja su hajmo reći trajna, gdje stvarno pacijent nije sposoban za vožnju. Ali ovo gdje sad vodite u članak 37. stavak 4. za ova privremena stanja netko troši tabletu ne znam Normabela dva dana i sad ga ne prijavite i sad ćete platiti 5000 kuna. Mislim pa gdje je tu smisao. Jel' Bila je i organizirana kao što rekoh i tematska sjednica, bio je i okrugli stol u 11 mjesecu gdje su i predstavnici strukovnih udruga, predstavnici Hrvatske liječničke komore, koordinacija obiteljske medicine, udruge za prava pacijenata upozoravale, medicina rada. Dakle, svi su upozoravali na žalost iz MUP-a nije bio nitko. Dakle, upozoravali su što će se dogoditi ako se ovaj zakon izglasa. Iz Udruge za prava pacijenata kažu to jasno stoji po zakonu, da je pravo na privatnost pacijenata i zaštita podataka broj jedan. Ako dijelite dalje podatke uključujući i CEZIH, MUP morate tražiti dozvolu pacijenta. Dakle, pitanje liječničke etike, zaštite podataka, prava na povjerljivost, Zakon o liječništvu itd. Znači već smo rekli da je obiteljska medicina tu broj jedan koja je na prvoj liniji koja će nadrapati, ali naravno i svi mi liječnici u bolničkim strukturama, hitna medicinska pomoć itd. Što sa onim liječnicima koji nemaju pristup CEZIH-u? Što s njima? Prema tome, ovaj zakon nije dobar. Ili ćete usvojiti sve one amandmane koje smo tražili ili jednostavno taj zakon mora ići na potpunu doradu jer ne valja. I kao što je jedan kolega iz obiteljske rekao svojim pacijentima, sad će im reći ovako. Kada dolazite na pregled autom možda se nećete moći vratiti kući, jer ću vam ja zbog nekog lijeka ću vas prijaviti. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa gospodinom iz ministarstva. Iako ovdje jesu naravno predstavnici resornog ministarstva, s obzirom danas na glavnu temu o kojoj pričamo ne bi škodilo da je jedan predstavnik ili predstavnica iz Ministarstva zdravstva, jer iako je Zakon o cestovnom prometu ovdje se najviše priča zapravo o pregledima, o zdravstvu, o liječničkoj struci. I to mnogi od nas koji uopće nemamo veze sa liječničkom strukom, ali smo jako dobro pratili, osluškivali, a i dobivali razne mailove, pozive od same struke. I u odnosu na prvo čitanje primjećujemo da praktički ništa od prijedloga od strane predstavnika zdravstvene struke nije prihvaćeno. Da se podsjetimo opet i koordinacija hrvatske obiteljske medicine koja je predložila da probleme riješe tako da se obavijesti, odnosno upozorenja dana pacijentu o tome da ne bi trebao upravljati vozilom, da ostane između liječnika i pacijenta, na način da liječnik to zavede u medicinskoj dokumentaciji, preda pacijentu dok samo na posebno traženje policijskih službenika liječnik bi bio dužan dostaviti takvu obavijest. Hrvatska liječnička komora najavila je preispitivanje ustavnosti zakona na Ustavnom sudu ako će konačna verzija zakona, odnosno ako će biti izglasan tako da sadržava ne samo obvezu liječnika obiteljske medicine da prijavljuju promjenu zdravstvenog stanja nego i njihovu prekršajnu odgovornost. Udruga za promicanje prava pacijenata pozvala je jučer građane da potpišu peticiju, usprotive se namjeri da liječnici podatke o svojim pacijentima proslijede policiji jer se time krše zakonom zajamčena prava pacijenata. Neke profesije ne mogu obavljati poslove na svom radnom mjestu uslijed izdanog tzv. upozorenja čime im se trenutačno ograničava ustavno pravo na rad i pravo na dostupnost radnog mjesta definirano člankom 54. Iako je predlagač naveo da su u izradi predmetnih prijedloga izmjena sudjelovali zaposlenici Ministarstva zdravstva uz dužno poštovanje, a to sam rekao i u prvom čitanju administracija u zdravstvu nije medicinska struka na terenu, a ako se iz izrade izmjena zakona isključi medicinska struka nadležna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača, a posebno ta, tada se ne može postići kvalitetne izmjene samog zakona posljedično i poboljšanje sigurnosti prometa na termina, sadržaja koje smo i u prvom čitanju spominjali, ukazivali na njih. Neke ću se prisjetiti i danas poput termina izabranog liječnika. Svi oni neizabrani liječnici na primjer bolnički, vanbolnički specijalisti, oni koji nisu izabrani liječnici obiteljske medicine, ginekologije, stomatologije, koji nemaju pristup CEZIH-u. Ne znam da li se u međuvremenu o tome dalo truda i popravilo, ali CEZIH-u nije bio omogućen pristup ni specijalistima medicine rada koji utvrđuju zdravstvenu sposobnost vozača, a s duge strane omogućen pripadnicima MUP-a. A nije li to malo i čudno? I na dalje ukazujemo na uvođenje termina opravdane sumnje kojim se pripadnicima policije daje pravo da derogiraju ocjenu zdravstvene sposobnosti vozača utvrđen od nadležnog specijaliste medicine rada i konzilijarnih suradnika na osnovu anonimnog i aproksimativnog osumnjičenja. Pa ne znam da li u kojem drugom zakonskom propisu RH postoji odredba kojom se dovodi u sumnju odluka liječnika zbog osnovane sumnje pripadnika policije te zbog koje se nalaze provođenje daljnjih postupaka i ... [[Govornik se ne razumije.]] dodatni troškovi zbog upućivanja imatelju uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti na pregled drugostupanjskom povjerenstvu. A ono što dodatno zabrinjava i nas, a vjerujem da ima isto tu kolega takvih koji misle i na one koji žive u ruralnim sredinama jer preko 90% Hrvatske ipak je ruralno i koji nemaju dostupan javni prijevoz je to da se izdavanje upozorenja o promjeni zdravstvenog stanja imatelju vozačke dozvole uzrokuju dodatni troškovi i postupci izazvani ograničavanjem mobilnosti. U obrazloženju predlagača izmjena zakona stoji da se izmjenama žele postići uštede za vozače, samo ne znam kakvo kad piše da naknadu za zdravstveni pregled vozača koji su nezadovoljni izdanim upozorenjima o promjeni plaća taj isti vozač. Prijedlogom zakona uvodi se i prekršajna odgovornost vozača koje je izdano upozorenje o promjeni zdravstvenog stanja, samo mi nije još jasno ni u kojem roku i kojim putem vozač ostvaruje pravo na žalbu na predmetno upozorenje kojim trenutno gubi pravo na upravljanje motornim vozilima. Ono što je činjenica, a već se to i čulo danas, Zakon će biti štetan i neće smanjiti broj teških prometnih nezgoda jer na prometne nezgode, a to znamo jako dobro svi, nažalost najviše utječu brzina, alkohol, neiskustvo mlađih vozača, obijesne vožnje, nepoštivanje prometnih propisa, a negdje oko 0,02%, kako sam danas čuo ujutro, samu struku, promjena zdravstvenog stanja. I ono što sam rekao i u stanci, nemojmo zaboraviti da vozači mogu kupovati lijekove koji utječu na njihovu sposobnost upravljanja vozilom bez recepta, bez da idu liječniku, što u takvim slučajevima? I želim skrenuti pozornost na još jedan važan moment kao i u raspravi u prvom čitanju. Predloženim izmjenama Zakona nije obuhvaćeno područje utvrđivanja zdravstvene sposobnosti starijih vozača, periodičnih pregleda istih. Znamo da mladi, populacija mladih mnogo češće i najviše zapravo kad bi gledali po dobnim skupinama uzrokuje prometne nezgodne. Da su tu brzine i neiskustvo, itd., ali kao što sam rekao i prije u replici, biologija isto neumoljiva i bilo je to, postojalo je pa i prošlo je 2013. 9 godina pa se ništa nije promijenilo. Predmetno područje u našoj zemlji nije adekvatno regulirano je i u suprotnosti je s postojećom praksom EU i trebalo bi malo smoći hrabrosti, možda nije baš najpopularnije, ali ne bavimo se populizmom nego pa i upravljanjem ovim društvom, smoći hrabrosti i dodatno regulirati i taj problem. I na samom kraju, da se malo maknemo iz ove liječničke pa malo više gdje mi je prema struci da idemo prema prometu, bez adekvatne prometne infrastrukture, izgrađene u skladu s najnovijim sigurnosnim propisima po ugledu na razvijene europske zemlje, nećemo dostići nivo sigurnosti u cestovnom prometu. I ne mislim pritom samo na staze za bicikliste, romobile, električne romobile već i kvalitetnije i sigurnije prometnice za promet motornim vozilima, imamo mnogih dotrajalih, neadekvatnih, uređene cestovne prijelaze preko pruge da vam ne pričam koliko ih je u Istri bez, uopće bez branika, bez rampi; dotrajalu i novim vremenima neprilagođenu prometnu signalizaciju, itd. Dok postoji strah pješaka da ga udari električni automobil na nogostupu u nekoj urbanoj sredini poput Zagreba, Rijeke, ne znam, Splita, Pule i dok je vozača romobila ili bicikla strah da ga ne udari vozilo na nekoj lokalnoj cesti, nerazvrstanoj u nekoj ruralnoj sredini, mi nismo riješili problem niti će ga riješiti bilo koji zakon. Znači paralelno treba graditi i samu prometnu infrastrukturu. Ona nije jednostavna, nije jeftina i niti će se sagraditi u godini dana. Ali može se ako se strateški o tome promišlja, posebice otkad su nam dostupni EU fondovi. Ali s time treba krenuti na vrijeme i onda priprema dokumentacije i sve kako slijedi, ali čini mi se da opet kasnimo. Klub zastupnika IDS-a neće podržati ovaj zakonski prijedlog prvenstveno iz razloga koje smo danas čuli, nije se prihvatio nijedan prijedlog struke ni oporbe na temu liječničkih pregleda. Ovakve promjene u sustavu ne smiju se provoditi bez prethodne stručne i znanstvene analize, a ponavljam još jednom, ne znam kad je toliko se oglušilo na prijedloge struke i nije se prihvatilo ama baš niti jedan prijedlog.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama je iskorak u reguliranju sigurnosti prometa i smanjenju gotovo svakodnevnih crnih statistka iako imamo i određene primjedbe te ću predložiti amandmane kako bi se poboljšao Zakon, a time i sigurnost na cesti. Problem postojećeg zakonodavstva o sigurnosti prometa na cestama nije samo manjkava regulativa nego često i njegova nedosljedna primjena te se nadamo da će te promjene nakon donošenja predloženih izmjena zakona odnosno da će Zakon se revno i konzistentno primjenjivati, ne kao do sada parcijalno. Smatram da je najbolja preventiva sigurnosti prometa na cestama svakodnevno veća prisutnost policijskih službenika u prometu, tj. na cesti i ovdje treba staviti naglasak ako hoćemo povećati sigurnost prometa na cestama. Uglavnom, kod nas svaki novi zakon provodi kampanjski tijekom prvih par mjeseci, a onda se to polako, ta oštrica otupi. Što se tiče samog Zakona, imam dvojbe o dvama predloženim zakonskim rješenjima, od kojih svaka sadržava i pozitivne odredbe, ali i odredbe određena otvorena pitanja. Prvo se odnosi na dio Zakona koji se uređuje utvrđivanje i privremene sposobnosti vozača, s obzirom na to da se sa ovim prijedlogom Zakona odgovornost za upravljanje vozilom za vrijeme trajanja zdravstvene nesposobnosti u potpunosti prebacuje na liječnika, iako on treba biti isključivo na samom vozaču, kao što je to slučaj u vožnji u alkoholiziranom stanju. U obrazloženju Zakona navedeno da se odredba mijenja zbog, među ostalim, administrativnog rasterećenja liječnika, međutim, iz teksta prijedloga proizlazi upravo suprotno. Ne samo da se predloženom promjenom povećavaju postojeće administrativne obaveze liječnika, već se i uvode i nove obaveze koje nikako ne bi smjele biti dio posla liječnika, a posebice ne svih liječnika koji liječe vozače. Zakonskim promjenama uvedenim prethodnom zakonskom izmjenom liječnicima je uvedena obveza dostavljanja promjene zdravstvenog stanja vozača zajedno s mogućnosti sankcioniranja i neispunjavanja te obveze. Liječnici su zbog bojazni da ih se ne sankcionira posljednjih godina počeli dostavljati obavijesti o promjeni zdravstvenog stanja u znatno većem broju slučajeva, čak i za neke blaže zdravstvene probleme, a vozači nakon što su s takvim zdravstvenim problemima upućivani na izvanredne zdravstvene preglede, na njima je uglavnom ocijeni zdravstvenim i sposobnim. Ako se na tom pregledu zdravstvenom utvrdi da je vozač sposoban za upravljanje motornim vozilom naknadu je plaćala policijska uprava. Stoga je i u okviru izmjene zakona predložena nova odredba prema kojem liječnici u slučaju bolesti vozača koje ocjenjuju samo privremenom u najduljem trajanju od 6 mjeseci i prikladnom da utječe na sposobnost upravljanja vozila donosili odluku o privremenoj nesposobnosti vozača za vožnju. Takav način oduzimanja prava odnosno zabrane upravljanja vozilom na cesti za vrijeme dok je izdano upozorenje pravno je upitan, te ga se nipošto ne smije prepustiti liječnicima, a osobito ne svim liječnicima koji obavljaju bilo koji pregled ili liječe vozača, nego MUP koji takvu mjeru može i izreći isključivo nakon pregleda liječnika specijaliziranih za obavljanje pregleda vozača tj. medicina rada. S obzirom na već postojeći opseg obavljanja liječničke djelatnosti, a obveza oduzimanja prava ili zabrane upravljanja vozila u prometu na cesti nije i ne smije biti posao niti obaveza koja se tiče svih liječnika. Osim toga uvođenjem takve obaveze uvelike se narušio bi odnos liječnika i pacijenta koji je utemeljen na povjerenju, te vrlo vjerojatno povećao pritisak na liječnicima. Smatram da je ta dvojba prilično nespretno riješena nad čl. 54. st. 5. Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. Mislim da se njoj trebaju definirati sva zdravstvena stanja koja uzrokuju privremenu nesposobnost za vožnju. Obaveza obavještavanja trebala bi postojat samo u slučaju trajno ili teže narušenog zdravstvenog stanja vozača, te uređena na način da se pravilnikom jasno propiše stanje koji su liječnici dužni prijaviti. Bitnim smatram i to da će se nakon, napokon i nakon više od 2.g. njihovog korištenja na hrvatskim cestama zakonski urediti i sudjelovanje električnih romobila u prometu. Uređenjem prometovanja tih osobnim prijevoznim sredstvima usklađuje se s odredbama koje se odnose na slične do sad predviđene kategorije vozila. Pozdravljam uvrštenje i definiranje tih relativno novih ekološki prihvatljivih i sve brojnijih prijevoznih sredstava u odredbe novog zakona, te nam je drago da su prihvaćeni prijedlozi iz javne rasprave o povećanju snage takvih vozila sa 0,25 kilovata na 0,6. Tom uredbom ta vozila postaju funkcionalna i za odrasle osobe jer mogu savladati odgovarajuće nagibe. U svakom slučaju riječ je o sredstvu koji su prepoznali građani, poduzetnici i mnogobrojni gradovi u okviru poticanja mobilnosti i dopune javnom prijevozu u vrijeme energetske krize, a koji nema karbonski otisak i poboljšava kvalitetu prometa u gradu. Iako ta vozila imaju navedene znatne benefite ne smiju se zanemariti sigurnosni standardi koji se odnose na upravljanje njima.

Sigurnost upravljanja romobilom izrazito je bitno pitanje koje se nipošto ne smije zanemariti u odnosu na očekivane benefite i navest ću određene činjenice u prilog tome.

Nadalje, romobil je teško uočljiv i svakodnevno svjedočimo tome da su promet takvi vozači osobito u zimsko vrijeme gotovo nevidljivi na slabo osvjetljenim prometnicima jer ni bicikli ni električni romobili uglavnom nisu opremljeni odgovarajućom rasvjetom. Ovi navedeni sigurnosni rizici upotrebe romobila trebaju svakako biti uzeti u obzir pogotovo u gradovima gdje se kreću uglavnom među pješacima i svjedočimo tzv. skoro divljem zapadu. Prema statističkim pokazateljima u prvih 10 mjeseci 2021.g. u prometnim nesrećama na hrvatskim prometnicama smrtno je stradalo 275 osoba što je za 54 osobe ili 26% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, 206 poginulih osoba najčešći uzroci nesreće su bili prevelika brzina i alkohol.

bit će onaj SDSS-a, a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov, nema je, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovani zastupnik Miroslav Škoro, nema ga, gubi pravo na govor. Sada je na redu Klub zastupnika Domovinskog pokreta i govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar, nema ga, gubi pravo na govor. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a, govorit će poštovani zastupnik Mario Kapulica, nema ga, gubi pravo na govor, pa je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana zastupnica Ivana Kekin. Nema je? Gubi pravo na govor. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić. Gubi pravo na govor. Pa će onda sljedeći govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte poštovani zastupnik Željko Lenart. Izvolite.

Evo sva sreća da smo mi iz HSS-a pa da prekinemo niz ovaj ljudi kojih nema, ali vjerojatno su spriječeni nečim, raspravljat će drugi puta. Što se tiče ovog zakona koji je u javnosti prikazan kao zakon kako će cinkat morat doktori nas pacijente i odavati sve ono što mi trošimo, da ne bismo bili sumnjivi i nesigurni u prometu. No međutim, koliko je ovaj zakon loše napisan, gdje se vidi da ne zna ljevica što radi desnica. Evo reći ću vam u jednom članku 30. Zaprežnim vozilima smije upravljati na državnim i županijskim cestama osoba koja je navršila 16 godina, a na ostalim cestama osoba koja je navršila 14 godina. Znači nerazvrstane ceste su i one ceste u gradu gdje ta osoba mora imati 16, 14 godina može imati da bi upravljala zaprežnim kolima. Ali u članku 16. kaže da u prometu na cesti na jahaćoj životinji smije sudjelovati osoba koja je navršila 16 godina. Onaj tko je ovo pisao stvarno je reći ću pravom riječi idiot. Ja mislim da je lakše upravljati konjem, nego sa 8 konja i zaprežnim vozilom koje ima svoje gabarite i koje može na cesti u prometu napraviti daleko veću štetu i daleko veće posljedice izazvati s time. Znači uopće niste razmišljali što pišete. Druga stvar, terapeutsko jahanje. U mojoj ulici Stjepana Radića u Kutini postoji trem koji se bavi terapeutskim jahanjem na kojem dolaze djeca koja imaju razno razne zdravstvene poteškoće koje ih se oslobađaju jašući na konju. Takvu djecu se stavi na konj i provodi ju se kroz ulicu, kroz selo na ravnoj podlozi jer nisu to vrsni jahači i oni sada ne bi smjeli sudjelovati u terapeutskom jahanju ako nemaju 16 godina. Evo liječnici su tu, pitajte koliko ima djece ispod 16 godina kojima je potrebno terapeutsko jahanje. I sad će reći netko evo Lenart je bezobrazan, nazvao je ljude u ministarstvu idiotom. Zar nisu? Zar nisu? Pa morate nekad rasteretiti organizam koristeći Normabel. Pa svi koriste i oni koji su pisali zakon. Jel' tako? Sad ću ja otići preko u Bosansku Dubicu, kupit ću karticu hrvatskog Normabela, imat ću je godinu dana, nitko neće znati jer bi me netko mogao sankcionirati, jer netko želi natjerati moju doktoricu da ona mene prijavi da ja trošim Normabel, jer sam ja tada neuračunljiv. Mislim da ljudi koji su ovo pisali očito ne idu kod liječnika redovnim putem, ne sjede u čekaonici i ne vide što radi taj liječnik obiteljski koliko on posla ima, što se sve odvija u njegovoj ordinaciji, da i tako pretrpan svim ovim poslovima koje on danas na svojoj grbači ima. Mi smo društvo u kojima ima sve više starijih osoba, u kojem je sve lošija zdravstvena slika našeg građanstva. Pa taj liječnik ima previše posla i u svom redovnom poslu, a kamoli time da se bavi još i ovim što mu želite nametnuti s time što normalno mora i cinkat nas koji smo lovci, pa ako smo u nekom problemu trošimo nešto. Znači apsurd hrvatskih zakona je i upravo na ovome zakonu. S druge strane članak 51. kaže vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste.

No međutim, evo za ljude iz ministarstva da razmisle o tome vozite se od Banove Jaruge prema Kutini iznad Ilove postoji jedan nadvožnjak na kojem postoji nekoliko takvih izbočina nagužvanoga asfalta da vas može izbaciti iz takta i bez obzira koliko ste vi prilagodili brzinu možete sletiti u nekoga i možete napraviti veliku štetu. Pogotovo su tu motociklisti. I ja vozim motor. Pa znate koliki je problem kada vi se vozite i naletite na takvu stvar na cesti. Pa nitko u ovome zakonu ne govori o problemima na hrvatskim cestama. Koliko prometnih nesreća je izazvano zbog loših cesta. S obzirom da sam ja iz grada Kutine, kada se vozite dalje tom cestom, to je županijska cesta 31, 24 prođete Petrokemiju dolazite na takve kolotrake koji će opet vas dovest u probleme bez obzira sa kakvim vozilom se vozite. Ja se vozim i sa osobnim automobilom, vozim se i sa traktorom koji zna vuči 20 tona tereta iza sebe, vozim se i sa motociklom.

Normalno da ljudi koji su pisali nisu se sjetili da mi imamo i ruralne prostore, da mi imamo ljude koji nemaju pristupačan taxi, tramvaj, autobus, a moraju doći do liječnika. Znate li i da mnogi naši ljudi nažalost stariji nemaju niti auto nego koriste svoj traktorić kako bi otišli 20 km kod liječnika jer nemaju autobusne veze i sad takvi stari i bolesni ljudi koje će njihov liječnik morat prijavit, ja ne znam kako će oni dolazit kod tog liječnika, kako će oni obavljati one najminimalnije svoje potrebe ako ne mogu se kretati nekakvim vozilom, a obično se kreću na nekakvim ne prometnim cestama jer što dalje od Zagreba prometa sve manje i sve manje ljudi, znači samo kazne, samo restrikcije, a onaj dio koji možete utjecati to je edukacija, ja ne vidim ovdje edukaciju u ovom zakonu, nijednom riječju niste spomenuli edukaciju, da se educira pješake, da se educira bicikliste da ne prelaze biciklom preko pješačkog nego guraju već se kaže e kaznit ćemo te sa 300 kuna. Kazne, svaki dan kazne, ljudi nemaju više čime plaćati kruh, a kamoli plaćati silne kazne, normalno da će prometnih prekršaja uvijek biti jer svaki normalan čovjek griješi i ja i vi koji ste pisali zakone i koji ih ovdje obrazlažete i svi mi ovdje koji sjedimo jer živimo pod velikim stresom, često puta ni ne gledate kilometar sat koji biste u našim, na našim prometnicama cijelo vrijeme trebali gledat u kilometar sat umjesto da pratite promet. Županijska cesta koja ide od Ludine do Borovca ograničenje 60, od Borovca do Gradiške 70, ista cesta, al je to neka druga država? To su problemi koje mi imamo, a ne dal je netko popio nekakav lijek, popio ga danas, pa ga neće pit 3 mjeseca poslije i nemojte trpat teret na obiteljske liječnike jer su već i tako pretrpani, premalo ih ima, ljudi su otišli iz te branše ili su otišli iz države gdje mogu normalnije raditi i još će, i ovi liječnici koji su pred mirovinom ili već su mogli otić u mirovinu i reć pa brate mili dosta mi je više ovoga, idem u mirovinu, neću se više s ovim bavit.

Ovaj zakon je zaista već dugo u nastajanju i evo nas dogurali smo do konačnog prijedloga. Nekako cijenim da bi bilo dobro budući da je riječ o jednom zakonu koji je izazvao dosta veliku i žestoku raspravu u javnom prostoru da nam se prikazuje i ministar. Postoje neki dobri običaji nekih ministarstava i ministara koji dođu i stoje iza prijedloga zakona, postoje oni koje eventualno možemo vidjeti samo na aktualnom satu, a bilo bi dobro da je i ministar ovdje i da brani, pogotovo što je veliki prijepor i u javnom prostoru nastala ove odredbe vezano uz liječnike. Ali kad sam rekla u nastajanju ne mislim samo na ovaj konkretan prijedlog koji danas imamo u saboru na drugom čitanju već i neko vrijeme kad je bilo posve jasno da u prometu imamo određene situacije i određene stvari koje ovaj zakon uopće ne poznaje. Pri tom prvenstveno mislim na električni romobil i slična vozila. Tamo negdje 2019. prije svih ovih korona, potresa, ratova i svega što nas je zadesilo Stranka GLAS u saborsku proceduru je uputila prijedlog dopuna kojim su se definirali uvjeti i načini vezani uz električni romobil i slična vozila. Tim se je prijedlogom definirao pojam malih električnih vozila, karakteristike i brzina, ovlasti JLS, obveze korištenja svjetala, reflektirajućih prsluka, kaciga itd., naravno čemu čuđenje vlada je taj prijedlog odbila kao i onaj ažurirani koji sam uputila u proceduru u ovom sazivu i koji je još uvijek na dnevnom redu s obrazloženjem da se ne radi o cjelovitom rješenju. To objašnjenje nije nikakva nekakva novost, čim opozicija oduči ići sa nekim prijedlogom koji čak ni nije tema svjetonazorskog, koji čak nije ni tema podjele u društvu nego čak štoviše vlada olako kaže ne ići ćemo sa cjelovitim rješenjem i dobro je da smo konačno to dobili i da se to definira. U ovom slučaju, dakle kroz ovaj prijedlog zakona prepoznaju se osobna prijevozna sredstva kako su ih nazvali i uređuju se karakteristike, bilo da su to električni ili ih pokreću fosilna goriva, radi se o romobilima, monociklima i sličnom. Odmah želim reći i naglasiti da je dobro da je vlada prepoznala naše prijedloge koji su bili u prvom čitanju, a to je obveznost nošenja kaciga i da je to, zaštitnih kaciga, a ne samo kao što je bilo u prijedlogu u prvom čitanju do 16.g. starosti. Dakle, od te 2019., pa do danas kad govorimo o romobilima odnosno prvenstveno električnim romobilima i svim drugima stvari su se značajno promijenile, dakle 2019. ih je bilo znatno manje nego što ih ima sad, određeni gradovi, države i ostali su prepoznali što se tu događa. Oni koji se danas proizvode mogu razvijati i brzine do 40-50 km/

U odnosu pješaka sudara pješaka i romobila mislim dakle uvijek strada pješak jer bez obzira s kim je on je u zaista u podređenom položaju i tu sam sigurna da je trebalo dobro razmisliti već u ovom prijedlogu zakona odrediti odredbu osiguranja. Kad već sam spomenula sudare u čl. 112. zakona u 7. stavku propisuje se jedna iznimno važna stvar, „vozači bicikla i osobnog prijevoznog sredstva moraju kod prelaska zebre ako nije označena biciklistička staza sići s bicikla ili romobila i gurati ga kao pješak“, dakle to je nešto što i danas u prometu stvara velike probleme. I zato ima strašno puno različitih akcija, edukacija i svega ostalog, predlažem ministarstvu da jedna od edukacija bude nakon ovog zakona može biti zanimljivim i zgodnim spotovima da se ljudi educiraju što i kako trebaju i kako se mogu koristiti da se tu definira i vezano uz korištenje vožnje sa slušalicama na ušima i sve ono što je u ovom zakonu definirano da se ne smije odnosno smije i pod kojim uvjetima iz jednostavnog razloga da bi svi mi koji smo sudionici u prometu mogli dobiti dobru i pravovremenu informaciju. Svi prethodni koji su ispred prije mene govorili, a govorit će se vjerojatno u pojedinačnoj raspravi i nadalje je prijepor koji je i sporovi i problem u javnosti koji je bio između pitanja liječnika i njihove obveze obavještavanje policije o privremenoj nesposobnosti vozača za vožnju.

Poštovani potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Ajmo najprije reć koji su osnovni problemi sigurnosti prometa na cestama na prvom mjestu je brzina, ovaj zakon definira povećane kazne za prekoračenje brzine gotovo dvostruke kazne i ok to je jedan pristup koji može proći iako ja mislim da mi u tom dijelu na preventivi premalo generalno u Hrvatskoj radi. Drugi je problem, problem ovisnosti o alkoholu i o opojnim drogama kao uzročnici stradanja na cesti. Valjda s time smo zadovoljni sa stanjem iako ne možemo biti zadovoljni jer se vrlo malo ili nikako smanjio broj nesreća pod utjecajem alkohola i opojnih droga naročito onih stravičnih sa smrtnim, sa smrtnim ishodima u rano ujutro i već znamo, znamo kako to grozno izgleda i koliko je tu gubitaka ljudskih, ljudskih života. Na trećem mjestu su ovdje obične bolesti i prijepor oko toga da će neko nekoga prijavljivati, da će neko nekoga cinkati, dakle mi si ovu, ove naše dileme možemo prevesti kako kod hoćemo. Ja mogu vrlo slobodno dignuti ruku za ovaj zakon znajući unaprijed da ako se zdravstvena struka i policija trebaju dogovoriti oko pravilnika da se to neće dogoditi nikada. Da se to neće dogoditi nikada.

E sad, ajmo malo dalje. U cijelom kolopletu ovih brzine, vozači, liječnici, cestari, cijelo vrijeme se odigrava igra skrivača, prebacivanje odgovornosti i to će trajati dokle god je prometa, dokle god imamo koncesionare na cestama itd. Ok, Ministarstvo poljoprivrede traži rješenje da vozači, sad je taj prazan prostor gdje očito ako se nešto dogodi će vozači morati snositi štetu od naleta divljači, a traži se rješenje da ti slučajevi budu, budu osigurani. A znate kako su lijepo cestari se osigurali za to, koncesionari? Umjesto da dignu ogradu i procijene gdje divljač može prijeći stavili su znak upozorenja na autoput u duljini 10,7 kilometara. Dakle, ti vozači gdje je dozvoljeno voziti 110 na sat moraju sad imaju novu ukazivanje na opasnost od naleta divljači u duljini 10,7 kilometara. Pa nije to magistralna cesta, nije to obične seoske ili ne znam općinske ceste gdje je nalet moguć, radi se o autocesti, radi se o autoputu dakle gdje su brzine vrlo velike. Nedopustivo je ostati bez osiguranja, osiguranje od naleta divljači netko mora imati. Ja razumijem da je njima prijevoz potreban i radi liječenja i svega skupa. Međutim, navod da će ovaj zakon odnosno izmjene naštetit će povjerenju u odnosu između liječnika i pacijenta te ugrožavaju liječničke tajne kao i mogućeg kršenja prava na privatnost pacijenta. Do kuda važi liječnička tajna odnosno privatnost pacijenta. Ona je svetinja. Ona važi sve do onog trenutka kada ne počne ugrožavati tuđi život. A moja profesija sigurnost na radu. A upravljanjem motornim vozilom je upravljanje opasnim sredstvom. To je upravljanje opasnim sredstvom isto kao motornom dizalicom, isto kao teškim strojevima, teškim kamionima itd., to je upravljanje automobilom. Dakle, naše pravo na privatnost, naše pravo na liječničku tajnu postoji dokle god to ne ugrožava život i sigurnost, sigurnost drugih. I još ću nešto reći. Siguran sam da prebacivanje loptice na obiteljske liječnike nije najsretnije rješenje i o tome će oko izrade pravilnika biti još puno, puno govora. To se neće događati ovdje jer zakon je dao okvir da bi to medicinska struka treba odlučiti tko i kako će reći dati privremenu ili trajnu, trajnu zabranu. Bit će tu puno, puno spora na, ovako na prvu izgleda rok za donošenje pravilnika od godinu dana predug, a možda će biti i prekratak s obzirom na prijepore između, u samoj struci, između struke i dakle osoba zadužena za sigurnost. Ono što je mogu iz svog osobnog iskustva ovdje predložiti je slijedeće. Radio sam svojevremeno u brodogradilištu kojeg više nema Uljaniku kao inženjer sigurnosti pri radu, kad se radilo o promjenama radne sposobnosti uzrokovane bolešću, ozljedom na radu itd., nikada, a bili su specijalisti medicine rada, nikada specijalista medicine rada sam nije odlučivao o tome pa mislim da o ovome o privremenoj spriječenosti za rad ni u budućnosti obiteljski liječnik sam neće odlučivati. Možda će neko kompromisno rješenje koje će se iznjedriti biti odlučivanje o nečijoj privremenoj ili trajnoj spriječenosti ili, dakle trajnom ili privremenom zdravstvenom stanju u kojem treba zabraniti vožnju automobilom morati odlučivati timovi u kojem najmanje mora biti liječnik, najmanje mora biti psiholog da se vidi kako to utječe na osobu koja je vozač ili kako se to reflektira na okolinu. I u svakom slučaju mora biti neko tko razumije sigurnost prometa na cestama i oni će timski morati preuzeti odgovornost za nečiju privremeno uskraćivanje vozačke dozvole odnosno prava na upravljanje motornim, motornim vozilom. I zadnje što želim reći da već je tu govoreno, nama prometna signalizacija nije usklađena, nije usklađena sa onim brzinama koje su propisane odnosno stanje na cestama i propisi o brzinama nisu usklađeni.

Tunel Škurinje u Rijeci gdje imate promet na dvije trake u samo jednom smjeru ima ograničenje 60 na sat. Ok, ja razumijem da na kraju tog tunela je izlaz vani, ali da li cijeli tunel zbog toga mora imati 60, a ima dvije trake koje se kreću u istom smjeru dakle, kada je rizik od nastanka nesreća najmanji. O tom isto treba više voditi računa, treba više voditi računa i treba planirati da to bude na neki način jednoznačno u većini prometnica Hrvatske. Imamo pravo o tome govoriti jer sam u 21 godini prevezao barem milion i 200 tisuća kilometara.

Idemo na pojedinačne rasprave i prva će govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Evo ja ću u svojoj pojedinačnoj raspravi govoriti s perspektive zdravstvenog djelatnika kojega će se ovaj zakon isto ticati.

Znači Članak 37. stavak 4. dakle govori se o prijavljivanju za privremene promjene stanja dakle do 6 mjeseci. I sad s perspektive dijabetologa znači brojni naši, naše osobe oboljele od šećerne bolesti koriste niz lijekova koji međusobno mogu imati interakcije, znači međusobno jedni na druge djelovati i izazvati nuspojave. I evo vam jedan primjer koji sam spomenula u replici, da imate samo jedan lijek koji ima niski rizik za hipoglikemiju i vi evo prema nekakvom svom stručnom znanju procijenite da pacijenta ne treba prijaviti. Međutim, pacijent nije taj jedan dan dovoljno jeo, fizički je bio aktivan, popio je tabletu i dogodila se hipoglikemija tijekom koje se dogodila prometna nesreća. I što će se sada dogoditi? Dakle, hoće li se teretiti pacijenta, hoće li biti kriv dijabetolog, hoće li biti kriv obiteljski liječnik? Osiguravajuće društvo je procijenilo da ipak u literaturi postoji mali rizik od hipoglikemije i osiguravajuće društvo tereti koga, znači liječnika i liječnik će biti kažnjen. A nismo uopće propisali pravilnik da se točno zna koji su to lijekovi, koja su to stanja dakle to je potpuni nered s kojim se ide u donošenje zakona, a velim ne sluša se struka. Što se tiče osoba sa šećernom bolešću ovdje imam dopis koji je vjerojatno išao na sve klubove, dakle osobe sa šećernom bolešću kojih je danas u Hrvatskoj ono što je preko CEZIH-a registrirano je 327.000 oboljelih od šećerne bolesti, a ono, oni koji još niti ne znaju da imaju šećernu bolest, pa isto tako jel mogu imati i različite simptome zbog kojih može se dogoditi i prometna nesreća, dakle takvih je 540.000. Međutim, same, sama udruga oboljelih, Hrvatski savez dijabetičkih udruga kaže da će se usvajanjem zakona citiram jel, našteti osobama sa šećernom bolešću na način da će ih sve manje javljati se na preglede kod liječnike obiteljske medicine i dijabetologa zbog straha od privremenog oduzimanja vozačke dozvole. Dakle, tu vam ne govorimo samo mi kao liječnici koji ćemo biti kažnjavani ako ne prijavimo nego i sami pacijenti. Pa pola vas tu kolega ili ajde trećina možda koji trošite lijekove po ovom zakonu treba vas prijaviti jer svaki lijek može imati nuspojavu koja utječe na sposobnost vožnje. Ako te ne prijavi onda ide kazna doktoru onda se više ne poznate ne. Dakle, narušit će se povjerenje u odnosu između liječnika i pacijenta, ugrožavat će se liječnička tajna, moguće kršenja prava na privatnost pacijenata. To će dovesti do manjeg broja liječničkih pregleda osobe sa šećernom bolešću od straha od privremenog oduzimanja vozačke dozvole, zatajit će promjene o svom zdravstvenom stanju time će se povećati logično i broj komplikacija šećerne bolesti i tak znamo već sada da skoro 20% odlazi na liječenje komplikacija šećerne bolesti, znači 20% proračuna HZZO-a. Nadalje, što još kažu, dakle donošenjem ovog zakona otvara se prostor za crno tržište jer će dio pacijenata početi kupovati svoje lijekove na taj način uopće mimo preporuke liječnika, da li obiteljskog, da li dijabetologa, dakle tu vam se već otvaraju veliki problemi. Nadalje, s obzirom da dakle pitaju tko će odgovarati ako pacijent kojem je utvrđena privremena nesposobnost za upravljanje motornim vozilom podigne prijavu protiv liječnika koji ga je morao prijaviti policiji i na sudu presuda bude u korist pacijenta, znači već tu i sami pacijenti prepoznaju opasnosti. Nema recentnih istraživanja koja dokazuju kako su osobe sa kroničnim nezaraznim bolestima najčešći uzročnici prekršaja u prometu i na taj način zapravo i osobe sa šećernom bolešću smatraju ovaj zakon diskriminator i na tu skupinu, a da ne govorimo o svim drugim bolesnicima koji uzimaju nekakvu svoju terapiju koja ne mora biti 5.g., dakle govorimo sad unutar 6 mjeseci, vi možete nekom dati lijek koji predviđate da će možda neko kraće vrijeme koristiti. Dakle ovdje u ovim izmjenama zakona, ponavljam, ne govorimo o onim nekakvim trajnim narušenim stanjima, meni ako dođe ili nekom kolegi oftalmologu osoba sa šećernom bolešću kojoj je trajno oštećen vid i ne može voziti, pa naravno da taj ne može voziti i da mu se mora skinuti ovaj mogućnost da vozi, ali neko ko uzima tabletu jel će uzimat mjesec dana dva, znači nisu definirane stvari i ovaj zakon nije dobar, evo. Poštovani predsjedavajući, poštovana zastupnice. Kao liječnica i kao netko tko je dobrano pročitao i preradio materijal i u samom materijalu je navedeno kako je 30% ukupno onih koji zapravo su uzročnici nesreća pod utjecajem alkohola, dakle oni su najveći zapravo problem u ukupnoj sigurnosti prometa na cestama. Dakle pitam vas kao liječnicu sada, vi sigurno ste iščitali i podatak koliko je onda nesreća uzrokovanih uslijed bolesti vozača odnosno sudionika u prometu, dakle to bi mogao biti doista okidač zbog čega se toliko opširno normira to područje? Dakle, govorila sam u ime kluba, nekakve podatke smo mi dobili na tematskoj sjednici, ali sad jel su to recentni podaci ili nisu, rečeno nam je znači da kod privremenih promjena zdravstvenih stanja svega 3%, a 95% nesreća izazivaju prevelika brzina, mobitel i alkohol i evo nek me demantiraju iz MUP-a ili, ili državni tajnik, dakle 95% izazivaju s ovim spomenutim osobe od 25 do 35.g., jesam dobro zapamtila, tak ste nam rekli na tematskoj sjednici odnosno i kolege iz obiteljske medicine, znači 3% promijenjeno zdravstveno stanje. Poštovana zastupnice Marić, vjerujem da danas ne bi bilo toliko rasprave i toliki akcenat na pitanje zdravstvene sposobnosti vozača da je donesen pravilnik jel. Stoga smatram dobrim amandman Odbora za zakonodavstvo u kojem se navodi da nema primjene čl. 4. i 5., st. 4. i 5. čl. 233. i tek onoga trenutka kada bude donesen taj novi pravilnik, ovaj postojeći pravilnik je potpuno neupotrebljiv u ovu svrhu, onda po uzoru na one zemlje koje su to jako dobro regulirale mislim da će biti puno prijepora o kojima se proteklih mjeseci govori razriješeno, nikad ne možete normirati da pokrijete sve, ali nijedna dijagnoza ne može bit isključni kriterij, ali moraju biti pravila i oko vremena, oko dozaže, pitanje nus pojava i svega ostalog. Dakle, kolega i vi ste jel liječnik i svi koji smo na Odboru za zdravstvo izrazili smo svoje bojazni zbog donošenja ovih izmjena zakona upravo na ovo što ste naveli, dakle prvo ne postoji pravilnik, mi nemamo nikakve podatke s kojima će se liječnici moći zapravo nositi, koje su dijagnoze, koje doze, koje je stanje itd., postoje uređene stvari u drugim državama zašto se već sada nije išlo s tim, zašto se nije iskomuniciralo na vrijeme da će se pravilnik donijeti koji će uzeti u obzir sve ono što ima u drugim državama, naveli smo primjer recimo Velike Britanije kako je to kod njih uređeno, znači nije nikakva prijava obiteljskog liječnika na CEZIH i na MUP nego postoji konkretna agencija na koju se moraju vozači javiti i tamo postoji nekoliko stručnjaka i liječnika koji onda donose odluku.

Druga stvar, kad je bila ona nesreća 2019. već sam bila iznijela podatak, znači kolegica iz naše županije je bila kažnjena sa 15 tisuća kuna, osiguravajuće društvo ju je teretilo sa 600 tisuća kuna, nije se prvo pitalo onoga ko je prouzročio nesreću.

Poštovana kolegice pa evo oboje kao liječnici znamo koliko je bitno kvalitetno pružanje prve pomoći upravo na mjestima prometnih nezgoda i vidimo da ovaj zakon definira izričito na koji način se provodi edukacija budućih vozača, tko može tu edukaciju vršiti, tko ima licencu za takvu edukaciju, a također ovaj zakon propisuje i posjedovanje ispravne kutije za pružanje prve pomoći i propisuje kaznu za neposjedovanje iste. Više puta smo svjedočili nažalost žalosnim svjedočanstvima ljudi koji su se zatekli na mjestu nezgode međutim nisu bili uopće opremljeni sa kutijom odnosno kutija je bila nepotpuno opremljena ili je istekao rok trajanja pojedinih proizvoda u njoj.

Ja se slažem s tim, mi smo to i u prvom čitanju govorili o tome da bi to trebalo definirati i drago mi je da je ova opasaka koju smo više nas iznijeli zapravo i unesena u ovaj zakon. A naravno da tijekom, davno je bilo kad sam ja polagala vozački, ali ja se sjećam da je tad bila edukacija i o prvoj pomoći i meni je čista normalno bilo da postoji kutija za prvu pomoć i osobno itekako vodim o tome računa, ali velim drago mi je da sad tu posebice definirano da mora biti kutija, ako ne postoji ispravna kutija da se tog vozača onda kažnjava. Dakle ovako, čovjek napravi nesreću, napravi ogromnu materijalnu štetu, liječnik nije prijavio da je pio neki lijek je li, tko će onda platiti tu štetu ukoliko ovo sve prođe? Onda to ide na liječnika? Dakle, mi možemo reći da ovaj zakon je drukerski zakon koji ucjenjuje liječnike, stisnuo ih je uza zid, ulovio ih je za gušu i primorao ih je da drukaju svoje pacijente jer u protivnom šta će dizat kredite, ostat bez kuća, bez stanova?

Znači s jedne strane i u primjeru sam iznijela, ako procijenite, a stvar je još uvijek na procjeni, dakle mi nemamo definirani nikakav semafor lijekova, stanja jel će to biti u pravilniku who knows. Dakle, mi ćemo na temelju nekakve procjene kod pacijenta A procijeniti da eto nije nekakav veliki rizik jel za vožnju, dogodi se prometna nesreća pa čak i da nisi kriv neki vještak, osiguravajuće društvo procijeni da si kriv.

Iznijela sam vam primjer kolegice, pa nisam izmislila, 600.000 kuna ju je teretilo osiguravajuće društvo, sad se spore. Ako prijavite e onda će fajt između pacijenta, pacijenti ti drugi puta neće reći koje lijekove uzima, neće ti doći na pregled.

U vožnji je to grozna stvar, ali imam 21 godinu iskustava i milion i 200.000 pređenih kilometara i znam da treba voditi, ja moram voditi računa o sebi, ni moj liječnik, ni policajac, ni nitko. Odgovoran za svoje zdravlje sam ja i to je s aspekta moje profesije sigurnosti na radu, onaj koji vozi, koji upravlja opasnim sredstvom dakle mora održavati svoje zdravstveno stanje. Ja se toplo nadam da će u ovoj daljnjoj raspravi biti puno pameti [[Upadica: Hvala.]] mudrosti i uvažavanja tuđih iskustava da dođemo do dobrih

Dakle, ovisi o svima vama u petak. Ja se slažem da mora biti odgovornost liječnika u dijelu da kao svog pacijenta upozoriš prvo o kakvoj se bolesti radi, kakvi su mogući simptomi, koje lijekove ćete mu dati, kako taj lijek djeluje, ja to radim. Znači da li će se dogoditi, kako ćete izbjeći hipoglikemiju, kako ćete liječiti itd. To radimo i mi liječnici i rade medicinske sestre, ali je odgovornost pacijenta ta da onda upije ovo što mu je rečeno, da bude upozoren, da postupi po tome, a ne sve onda opaliti na teret i kaznenu i prekršajnu odgovornost na teret obiteljskog liječnika ako prijavi, ako ne prijavi i sve ono što smo govorili. Poštovana kolegice, na raspravi u prvom čitanju o ovom zakonu je bilo govora o radnoj skupini, o članovima radne skupine, državni tajnik je rekao tada je razgovarao sa predstavnicima liječnike struke i ako nisu bili članovi te radne skupine, tada nije ni znao tko je točno u radnoj skupini, a sada imamo u ovom drugom čitanju ponovno iskaz velikog nepovjerenja struke spram intencije uopće zakonodavca u ovom zakonu budući će se sve te nejasnoće regulirati dodatno pravilnikom. Koliko je zapravo opravdano nepovjerenje struke u ovom trenu s obzirom na cjelokupnu situaciju odnosno dojam je zapravo da ministarstvo ne zna na koji način će pravilnikom regulirati sve ono što slijedi nakon donošenja ovog zakona ako se ovako nejasan donese. Hvala lijepa. Dakle, bilo je nekakvih 2018.-2019. sastanaka ovih predstavnika struke i državnog tajnika, znam da je bio i dopis, evo da budemo pošteni znači nešto su razgovarali, ali problem je prvo uopće ne znamo ko je sve bio u toj radnoj skupini i druga stvar sve ono što im je struka dakle KOHOM, liječnička komora, udruge pacijenata, što su govorili ministarstvu da treba donijeti odnosno ne donijeti jer je štetno za sve nas, to nije bilo, to nije uvaženo, dakle tu je problem, znači naš resorni ministar sve poziva na dijalog, a onda ne, ne, ne, ne respektira ono što mu struka govori, dakle dijalog da i onda ono što vam je rečeno usvojite, a ne koda nikad niste razgovarali, tu je problem, a hoće li se to sad novim pravilnikom ovaj kolko će se slušati struku, pa ja se toplo nadam, al velim voljela bi da usvojite amandmane ove koje ćemo vam podnijeti.

Hvala vam kolega Sačiću, pa evo kolege iz HDZ-a se javljaju, struka im je rekla što misli o ovom zakonu, na koji način je donešen i što ovakve uredbe znače za hrvatske liječnike, za građane RH i što će značiti zapravo za sprječavanje koje je zapravo glavni cilj ovoga zakona i spriječiti nesreće na prometnicama. 0,02% ako se ne varam je prouzročeno od strane ljudi koji su pod lijekovima izazvali nekakvu prometnu nesreću 0,02% I to je vama dovoljan razlog da opteretite hrvatske liječnike da preuzmu ulogu MUP-a, da preuzmu ulogu dojave državi, da omalovažavaju slobode hrvatskih građana i da im na neki način ja bih čak rekao uskrate privatnost oko privatnog liječenja.

Molim vas nemojmo iz klupa. Izvolite kolega Miletić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnost mora znati ovo je oprostite mi na izričaju drukerski zakon koji liječnike ucjenjuje i pretvara ih u drukere. Da budem plastičan, ovaj zakon liječnike ucjenjuju da ako oni ne drukaju svoje pacijente, a pacijent skrivi prometnu nesreću, štetu plaća liječnik obiteljske medicine. Alan Ford je mila majka za ovu ekipu koja piše ovakve zakone. Dakle, Alan Ford je mila majka. Ovaj zakon nanosi teške posljedice i odnosu liječnika i pacijenta, unosi nemir i nepovjerenje. Čuli smo danas ovdje struku 95% svih nesreća izaziva brzina i alkohol, mobitel isto, brzina i alkohol. A 3% promijenjeno zdravstveno stanje. Ja ću sad dat mandat HDZ-u evo sada, u ime Kluba MOST-a ožeži ove koji piju i voze, ožeži ih da ne mogu spavati više, da nemaju kuću, dakle pijanice koji sjedaju za automobil, naprave nesreću, uzmi im vozačku na 10 godina. Dakle, to je pravi zakon, a onda ako ponoviš nakon 10 godina ostaješ doživotno bez vozačke dozvole. Pa da vidimo tko će vozit pijan, onda moraš biti stvarno lud čovjek, lud čovjek. Dakle, e tu bi pokazali, molim vas prenesite to državnom tajniku, tu bi pokazali hrabrost, odvažnost, čuvamo živote na ulici. Dakle, pijandure nećete voziti, a ako piješ onda nemoj voziti frende, hodaj, javni prijevoz, nek te prijatelj vozi itd. Dakle, neosporna je činjenica da se već godinama sustavno devastira primarna zdravstvena zaštita u Hrvatskoj, a posebice obiteljska medicina. Ovo mi šalju moji liječnici iz Primorsko-goranske županije, dakle ja sad čitam šta su mi ljudi napisali. Kažu, da ja sam uvijek iskren do kraja gdje god me to dovede. Dakle, u pandemiji se dodatno obrušilo na liječnike obiteljske medicine beskrajnim zahtjevima. Vrlo često su liječnici obiteljske medicine za naredbe saznavali iz medija, dobivali naloge iz ministarstva ili od stožerokracije što moraju činiti iako im to nije bilo u ugovorima kao da ova grana medinice nije posebno opterećena. Cijela struka obiteljske medicine ima sada veliki problem prijedlog ovog zakona o kojem mi raspravljamo. Dakle u jednoj stavki MUP, ministarstvo postavili su obvezu liječnicima obiteljske medicine da su dužni prijavljivati pacijente praktički oduzimati vozačke dozvole pacijentima za koje je procjena da nisu sposobni voziti. Nema kriterija, barem za sada, nema algoritama po kojima bi liječnici to trebali raditi. Nigdje u svijetu to nije u domeni isključivo obiteljskih liječnika iako dosada je liječnicima obveza bila prijavljivati promjene o zdravstvenom stanju pacijenata i o tome smo slušali isto od kolega, ali je medicina rada bila ta koja jedino može davati procjene o nečijoj sposobnosti za vožnju. Čak su i tada pacijenti nekad bili revoltirani, napadali liječnike, vrijeđali ih misleći da su oni uvijek u pravu, tako to ide kod nas je li. Agresija pacijenata u ordinacijama je sve češća, stvara se dojam da pacijenti uvijek na sve imaju pravo pa vrlo često iz ugodnosti svojih domova i fotelja. Samo u Primorsko-goranskoj županiji sada fali 9 ordinacija obiteljske medicine. Dakle, nitko od mladih kolega ne želi se baviti s time, ne želi pod ovakvim presingom ići raditi u obiteljsku medicinu, rađe odlaze na hitnu ili negdje drugdje na neke druge bolničke specijalizacije. Novi zakon sve želi prebaciti na obiteljske liječnike čime se potpuno narušava odnos povjerenja, pita ćete me sad Nado, polako, dakle pacijent liječnik, a niko dakle ovdje opet ne pita liječnike što oni misle kako se postaviti prema tome. Dakle, udruge liječnika su na nekoliko sastanaka u Odboru za zdravstvo na razne druge načine ukazivale kako ovo nije dobro osmišljeno. Stječe se dojam da to što kažu liječnici da to nikoga baš ne tangira, ne obadujam mi kažemo, rečemo dolje, ča ti povedaš to je tvoj problem. Dakle, ja još jednom apeliram, ja vjerujem, ja sam pozitivac, nepopravljiv optimist, ja vjerujem da ljudi kada čuju da nešto može biti bolje, da bez obzira koju boju dresa nose da mogu to popraviti. Ja stvarno u to vjerujem. Dakle, pa vas ja molim da to popravite, dakle da nekako drugačije to ćete vi znati bolje od mene, vi ste zakonodavac imate tamo struku, da ovaj dio popravite, da ne dovedete u pitanje odnos povjerenja liječnik pacijent i da ne dovodimo liječnike u ovu uistinu nezahvalnu situaciju. Poštovani kolega Miletiću, evo dobro ste ovaj detektirali probleme u ovom zakonu odnosno glavni problem u ovom Zakonu, moje pitanje je sljedeće, po ovim nekim statistikama koje možemo vidjeti i koje znamo, daleko ispod 1% nesreća je zapravo prouzročeno kada su ljudi na tim lijekovima o kojima se danas priča? Kolike će to zapravo biti realni utjecaji ovakvog jednog zakona, koliko će to štetiti hrvatskim liječnicima, obiteljskim liječnicima, kao što ste naveli sve probleme koji su do sada imali. Smatrate li da je ovo opravdano da se na ovakav način zapravo stavljaju jedni nekakvi presedani na hrvatske liječnike, a samim time nećemo vidjeti ne znam kakvu korist u spašavanju života u RH? Neću dekomodirati državnog tajnika. Dakle, ako sam ja dobro shvatio kolege liječnike ovdje, dakle ne neku babu Vangu, imaju ovdje kolege liječnici iz vladajuće pa govorit će oni, ja ću slušati. Dakle 95% svih nesreća je cuga, alkohol, brzina i mobiteli, 95% Dakle ajmo to urediti, mi dižemo ruku, evo mostovci, valjda, neće mi Božo po glavi opaliti, mi dižemo, ja vam kažem, dižemo ruku, ja ću reći diži ruku i podrži jer je to dobro. Kazni pijandure, ljude koji piju i voze. To su ubojice, čovječe.

Poštovani kolega, hrvatska, Hrvatska liječnička komora je najavila kako će, ako Sabor u petak izglasa ove izmjene Zakona zatražiti preispitivanje ustavnosti zakona na Ustavnom sudu. Što mislite, nije li porazno da donosimo još jedan zakon koji nije u nizu koji nije usuglašen sa strukom?

Tako da, to kad mi kažete da će ići na procjenu ustavnosti, odmah bih popio i ja možda nešto drugo osim vode pa bih išao javnim prijevozom, tako da evo, mislim da sam s time sve rekao, no ono što je dobro da mi ovdje u demokraciji kakva jest, da se borimo i koristimo sve legitimne načine, legalne, legitimne, da ukažemo da nešto može biti puno bolje. Uistinu, ovo što sam pročitao, ovaj drugi dio ekspozea jer ovaj prvi dio, osjetili su moje emocije i moj način razmišljanja, stvarno liječnici kažu da se ne osjećaju dobro i će pobjeći svi iz primarne zdravstvene zaštite, a nama to, a nama bi to trebao biti temelj. Ja u obitelji imam liječnika, pa mi znamo koliko oni kažu, pa to ti je temelj, dakle obiteljska medicina, to je temelj svega, a nama će ljudi bježati od toga i radi ovog Zakona. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega, u svojoj raspravi gorljivo zagovarate pravo na struku, stručnost liječnika obiteljske medicine i svih drugih i to ja se s vama u tom dijelu slažem. Ali ja vas pitam, kako to sve donedavno niste poslušali iste te liječnike koji su savjetovali da u zaštiti zdravlja i života se trebaju građani cijepiti? Tada njihova struka za vas nije bila svetinja. Pozivate se na to da oni imaju itekako pravo štititi privatnost i povjerljiv odnos pacijent-liječnik, s tim se i ja slažem i ja to očekujem od svoga liječnika. Ali, za razliku od vas, ja imam povjerenje u svoga liječnika i u sve liječnike da će znati procijeniti kada zdravstveno stanje pacijenta ugrožava, prije svega njegovo zdravlje i život, a isto tako i njegove okoline.

Ja uvijek volim vas slušati kad mi postavljate pitanje jer ste emotivna i srčana kao i ja i hvala vam na tome. Dakle ja vjerujem u demokraciju, vjerujem u slobodu svakog čovjeka, uistinu vjerujem.

Kao što znamo da su rizične skupine bili pretili, ljudi stariji od 60 godina i mi smo to vrlo jasno komunicirali. Kao što znamo da npr. za mene kao sportaša koji tako živi 30-ak godina, dakle nema nikakve opasnosti po ovom i po nekim drugim pričama. No, isto tako, mislim da je jako bitno, kolegice, da razgovaramo, mislim da je jako bitno da dopuštamo slobodu i pravo različitog razmišljanja, a hvala vam na pitanju, bilo mi je baš dobro vam odgovoriti.

Nakon toga čovjek je otišao sam u MUP, taj stariji čovjek, odnio svoju vozačku i rekao ja više nisam za vožnju. Nažalost takvih je jako malo, takvih je jako malo. E sad ja vas pitam, tko bi trebao biti taj, tko bi trebao reći jednostavno nekome, čujte, vi više ne možete upravljati osobnim vozilom? Tko bi to trebao reći ako ne obiteljski, odnosno liječnici, struka, netko to mora. Da li je to zadiranje u privatnost ako netko nekome kaže vi jednostavno niste sposobni zbog inih razloga ili to treba nekakav službenik u MUP-u koji apsolutno nije kvalificiran da to napravi?

Kolega Šašlin, dakle mi imamo medicinu rada sada. Ja imam 42 godine, nemam zauvijek vozačku. Dakle obilazim redovno preglede, odlazimo na sistematske, dakle i naravno da ukoliko se na medicini rada, moj otac koji je star i koji je ostao bez vozačke jer je otišao na pregled i rekli su mu, čujte, nije baš najbolja situacija da vozite i on je predao isto ovako, rekao dobro, onda više dakle ne vozim. Dakle, sustav funkcionira po tom pitanju.

Pa evo i u Hrvatskoj se zaklinjemo na digitalizaciji, pa recimo digitalizacija poljoprivrede, digitalizacija zdravstvenog sustava, gospodarstva. Živimo u 2022. godini, imamo moćna računala i danas govorimo o nekim lijekovima koji nisu podobni za vozače. Pa imamo i sustav jedinstvenog izdavanja lijekova gdje svatko tko dobije nekakav lijek koji bi mogao ugrožavati sigurnost vožnje može blinkati tamo u MUP-u ili negdje drugdje, samo možda se to treba sjetiti, možda se neki ljudi nisu sjetili jer im je digitalizacija nešto ne baš blizu, nego nešto što oni misle da je čudno. Međutim, o ovom zakonu ne govorimo niti o zlatnoj mladeži koja divlja po cestama pogotovo po HDZ-ovoj zlatnoj mladeži, tatama i sinovima i imamo primjera koji su ispunjavali novinske stupce o divljanju djece nekih moćnika, a ovdje ih ne vidimo. Hvala vam kolega Lenart. Uistinu to je ključno pitanje. Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Ako mi imamo 95% problema koji dolaze od alkohola, a ovi primjeri tu je vjerojatno bilo malo i šmrkanja u nozdrve i ostalo di već, možda i u žilu, zavisi šta sve ti sinovi vole konzumirat od droga. Dakle, ako imamo primjere gdje alkohol i brzina, dakle prva i druga stavka najveći uzrok nesreća, pa hajmo to riješiti. Mislim nema mi tu logike, pa evo dakle uistinu apeliram na vladajuće da ljude koji su pijanci, koji se drogiraju i voze automobile, dakle da im oduzmu vozačku na 10 godina i da ih kazne sa nekih 500 hiljada kuna kazne.

Poštovani kolega Miletiću u vrlo vašoj ovako dramatičnoj, da ne kažem neku goru riječ pojedinačnoj raspravi niste govorili dovoljno točno. Ja sam psihijatar koji se bavi problematikom ovisnosti, ja bih trebao prijaviti svakog svog pacijenta. Dakle, ima tu jako puno problema i ono što je dobro da primjena zakona neće biti dok se ne donese pravilnik, premda bi bilo bolje da pravilnik već postoji pa da znamo i vidimo kakav on jest. Slažem se sa vama, da treba oštro sankcionirati pogotovo one koji su recidivisti i koji u alkoholiziranom stanju ponavljaju teške prometne nezgode. To su osobe sa problemom ovisnosti i nemojte ih stigmatizirati, nego ih treba uputiti na liječenje.

Hvala vam kolega Ćeliću na prilici da istaknem kako sigurno nema nikakve stigmatizacije barem kod mene budući da sam u Centru za ovisnost u Rijeci sa dr. Hero i ostalima prije, pa bar jedno desetak godina sudjelovao u projektima, dakle prevencije ovisnosti. I kao razrednik 16 godina, dakle 14 godina u gimnaziji, ali i osobno preko udruge, skauta i ostalo što smo radili. Ja sam bio vrlo jasan. Govorio sam o vozačima, dakle o ljudima koji svjesno u svojoj slobodi izaberu tri promila i ide voziti. Dakle, to je ubojica. Znači ja sam o tome govorio, gdje netko svjesno to radi i ponavlja. A vi znate da na žalost najveći broj nesreća se dogodi kod ljudi koji ponavljaju te stvari. Oni dobiju kaznu i oni ponovno sjednu u auto i voze.

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo ja ću govoriti na tragu ovoga što je kolega Miletić govorio i pokušat ću se usredotočiti na prevenciju vožnje i pod utjecajem alkohola i droga. Naglašavam da je Odbor za zakonodavstvo, vjerujem da će to biti prihvaćeno, dakle članak 233. stavci 4. i 5. ne stupa na snagu do dana stupanja pravilnika. To je u prijelaznim i završnim odredbama. Taj pravilnik treba napraviti Ministarstvo zdravstva, nikako ne Ministarstvo unutarnjih poslova. I ovdje je vrlo važno, dakle o privremenim zdravstvenim stanjima. Kolega Mlinarić je spominjao hrvatske branitelje, dakle tu također treba biti svjestan činjenice da su to ljudi koji dugi niz godina znači ne postoji osoba koja je bila u logoru, a da nema neki oblik post reumatskog stresnog poremećaja. Ukoliko ta osoba trajno uzima određene lijekove i onda je koncentracija u krvi na određenoj razini tu nema zapreke da ta osoba vozi kao što recimo opijatski ovisnici koji su na supstitucijskoj terapiji ukoliko to oni uzimaju trajno, ukoliko nema nuspojava oni mogu upravljat vozilom u osobne svrhe ali to mora biti precizno pravilnikom. Sadašnji pravilnik je potpuno neupotrebljiv. I kada bi se sadašnji pravilnik koristio to bi bila katastrofa, znači zato što je i danas tijekom rasprave spominjano recimo Velika Britanija koja ima agenciju dijagnoza niti jedna dijagnoza ne smije biti isključna za upravljanje vozilom u osobne svrhe. Ali ako se uvodi novi lijek, onda ta osoba treba ići na redovite preglede, treba vidjeti da li postoje nuspojave na određeni lijek. Ako je sve u redu nakon tri ili šest mjeseci ovisno o kojoj dijagnostičkoj kategoriji je riječ osoba može upravljati vozilom u osobne svrhe. Pitanje koncentracije alkohola u krvi je nešto što se razlikuje od zemlje do zemlje.

Pitanje tehnologija, dakle npr. za utvrđivanje koncentracija određenih ilegalnih psihoaktivnih tvari, mi već imamo Malti zakon o odgovornoj uporabi marihuane gdje možete u osobne svrhe koristiti marihuanu. Dakle, to će se sigurno dogoditi na području EU i te promjene takvog zakonodavstva i o tome treba voditi računa. Dakle postoji relevantan podatak u znanstvenoj publikaciji da ako je koncentracija alkohola u krvi veća od 1,5 promila, vjerojatnost od smrtne ozljede tijekom prometne nezgode u odnosu na osobu koja ne pije je 200 puta veća.

Dakle za one recidiviste trebaju biti teške sankcije. Mi u ovome trenutku već imamo 8 zemalja EU koje imaju regulirano za te recidiviste situaciju da osoba mora imati uređaj za blokadu. Dakle, ukoliko vozi auto i ukoliko je recidivist, ona prije nego vozi svoj auto, ona mora puhati alkotest i ukoliko je pod utjecajem alkohola, auto se ne može regulirati. Zato sam i pitao, dakle postoji jedna uredba EK koja stupa na snagu 6. srpnja i svakako u daljnjim razmatranjima treba vidjeti i mogućnost da se u novijim izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, osobito ako je riječ o ljudima koji upravljaju teretnim automobilom ili ne daj Bože autobusom, dakle to također, treba uzeti u obzir u daljnja razmatranja. Ja radim s osobama koje imaju problem ovisnosti uglavnom o ilegalnim drogama i naravno da je moja dužnost da osobu potičem na način da ona ostane u sustavu, da se liječi ukoliko ima problem ovisnosti o alkoholu i ovisnosti o ilegalnim drogama i dok se situacija ne stabilizira, dok se ne postigne apstinencija, on ne smije voziti, je li? Poštovani kolega Ćelić, pa nastavak na ovu vašu zadnju rečenicu, vi ste rekli da ste već sada primorani vaše pacijente prijaviti Ministarstvu unutarnjih poslova, u nekim slučajevima zanima me, da li je to praksa, da li se to i radi i da li se i do sada, ako se to nije napravilo, podlijegalo prekršajnim prijavama jer ako nije, onda je ovo novina protiv koje se svi liječnici naravno bore. Dakle i u starom zakonu, sadašnjem važećem zakonu postoji dužnost obavještavanja, ne samo od liječnika obiteljske medicine, naravno da je njih puno i da oni puno puta su ona zadnja linija ili prva linija, kako hoćete, ali ukoliko uvodite neki lijek, recimo za liječenje različitih psihičkih poremećaja, vi ste dužni upozoriti osobu, ali i kod šećerne bolesti, kod aritmija, da to može utjecati na psihomotoričku sposobnost, savjetovati da u početku ta osoba ne upravlja vozilom u osobne svrhe, a onda kad se stabilizira, kad vidite da je taj lijek djelotvoran, da nema nikakvih nuspojava, onda ta osoba može normalno voziti, ali to opet naglašavam, to mora biti navedeno u pravilniku.

Sad je napokon jasno da se ovo neće primjenjivati ti članci dok god se ne donese novi pravilnik u Ministarstvu zdravstva od strane struke. Spominjali ste prometne nesreće i sve ono pa valja istaknuti i da je po prvi puta definirana kutija prve pomoći kao obvezna u autu i da za to onaj tko nema snosi posljedice. Vi kao liječnik, jednako kao i ja koji ipak to bliže nego važem dijelu specijalizacije vrlo dobro znamo koliko je važno, ne samo poznavati postupke prve pomoći nego i imati s čime konkretno pomoći.

Apsolutno se slažem s vama i mislim da čak bi bilo dobro kad bi periodički se i provjeravalo šta je u toj kutiji prve pomoći, da nisu neke sterilne gaze koje su stare 10 godina. Naravno da tu onda moramo ipak uzeti u obzir i da to povećava određene troškove, ali važnost edukacije, važnost edukacije i opće populacije kako pristupiti u hitnim slučajevima, kako pristupiti kada se događa prometna nezgoda je nešto također, o čemu treba raditi i što je uloga cjelokupnog društva. Evo, kaže vaša kolegica da je ova rasprava zapravo oporbeni revolt o zakonu koji donosi HDZ. Ja mislim da to nije točno, nije sva struka HDZ ili SDP, dakle bilo je tu vrlo smislenih pokušaja komunikacija i prijedloga koja nažalost nisu prihvaćeni. Druga stvar, da li se slažete da je ovo loše iskomunicirani zakon prema van? Znači govorimo sad o pravilniku koji će, je li, definirati neka stanja, itd., ali to uopće nije tako predstavljeno i to je druga, još jedna stvar, hoće li se uopće u tom pravilniku poslušati struka, do sad se je nije slušalo.

Ja vjerujem da je tijekom rasprava i po saborskim odborima došlo do određenih pomaka na bolje. Koliko mi je poznato predstavnici liječničkih udruga su bili i jučer u ministarstvu i raspravljalo se na tu temu. Vjerujem da bi bilo puno nedoumica riješeno kada bismo imali pravilnik. Vjerujem da će Ministarstvo zdravstva oformit radnu skupinu u kojoj će biti eksperti za to područje i koji će donijeti kvalitetni pravilnik. Da ne vjerujem ne bi podržao ovaj zakon. Tu naravno uvijek ima određenih dinamičnih rasprava na razini pozicija opozicija, ali vjerujte mi da ja prepoznajem kad je nešto konstruktivno, kad je nešto destruktivno, kad je nešto politikantstvo, a kad je nešto uistinu za dobrobit. A naravno liječnika struka ima pravo braniti svoje pozicije.

Vjerojatno ste se susretali u svojoj liječničkoj karijeri i sa braniteljskom populacijom, vi znate o čemu pričam i znate kakva je to populacija i znate PTSP i za pijenje lijekova i to. Zašto donosimo zakon dok nemamo pravilnik. Tko nam garantira da u tim pravilnicima koji će biti vjerojatno strogi i da će morati liječnici i vi psihijatri i liječnici opće prakse prijavljivati pacijente koji piju lijekove zbog osiguravajućih kuća koje će teretiti onda liječnike ako ne prijave. Vi znate s kakvom to populacijom radi, jel se ne bojite da će ta populacija povećati se još broj suicida u njoj ako im se oduzme vozačka dozvola i ostanu što bi se reklo ono bez nogu. Pa poštovani kolega Mlinarić naravno da radim svakodnevno sa braniteljskom populacijom ali naglašavam dakle nije isto ako netko neki lijek pije 10 godina ili ako mu se tek uvodi. Ako mu se tek uvodi onda je potrebno određeno vrijeme počeka da se vidi kako će osoba reagirati na taj lijek, hoće razviti određene nuspojave. Evo za vikend sam bio s kolega iz Slovenije. Za osobe koje su ovisnici o opijatima, to je najteža ovisnost, znači ta osoba koja ima vozačku dozvolu bez obzira što uzima određenu supstitucijsku terapiju jednom tjedno mora davati urin na droge, da se vidi da ona apstinira od ilegalnih droga. Po meni je to vrlo, vrlo restriktivno ali mislim ukoliko bude donešen, dakle prvo se donosi zakon, pa se onda donose podzakonski akti.

Poštovani kolega Ćelić mislim da ste vi mjerodavna osoba da mi odgovorite na ovakvo pitanje. Znači u Članku 30. se dozvoljava da zaprežnim vozilima na nerazvrstanim cestama što znači i u centru grada može upravljati osoba sa 14 godina, u zaprezi su jedan ili više konja koji moraju surađivati ili ne surađuju i postoji dosta velika vjerojatnost da se nešto dogodi. A s druge strane na prometnici ne može jahač biti osoba mlađa od 16 godina posebno kada recimo imao terapeutsko jahanje kojega ja u svojoj ulici gledam svaki dan gdje djeca baš uživaju u tim konjima i koji se kreću prometnicom i netko im vodi konja. Po ovome oni bi trebali platiti kaznu ili ne bi mogli sudjelovati u toj terapiji koja im jako puno znači. Mislim da su ovo dvije stvari koje su propustom, nesmotrenošću ili neznanjem napravljene ali su u kontradiktornosti sigurno. Poštovani kolega Lenart ja vam dolazim iz dalmatinskog krša tamo kod nas nema konja kao kod vas u Moslavini i, ali što se tiče terapijskog jahanja slažem se s vama to je redovito uz nadzor. Moram priznati da nisam obraćao pozornost na taj zakon, ukoliko to treba korigirati ja vam predlažem da uložite amandman, ja ću taj amandman podržat.

Poštovani doktore i kolega, doista ugodno ste me iznenadili sa vašim objekcijama oko pravilnika, oko toga, to je ključ problema jer ne znamo u biti što će se u tom pravilniku, koji spektar i privremeno onih stanja suspektnih i medikamenata staviti, međutim vi ste dali jedno dodatno, sad još jedno dodatno sad još jedno dodatno obrazloženje oko toga da liječnici specijalisti poput vas također imaju jako značajnu ulogu u tome i vi kao razuman čovjek i liječnik poznavat ćete to znati rangirat, šta znači dugotrajno liječenje u kojoj mjeri. Međutim, kakav je sad odnos vas i obiteljske medicine liječnika koji treba obavezu prema MUP-u svodit. Poštovani kolega Sačiću već sam na početku rekao, rješenja, zakonska rješenja trebaju biti takva kada govorimo recimo o ovisničkim ponašanjima da osoba uđe u sustav i da u to bude motivacija da mu se vrati vozačka dozvola, a ne da on pobjegne i odustane od tretmana zato što ga vi morate prijaviti. Znači ne mora samo obiteljski liječnik, ja kao specijalist koji radim s tom osobom tu osobu moram upozoriti naravno jedno je kategorija ovisnosti tu se velika većina nas slaže i tu nema prijepora, ali i recimo što sa osobom kojoj se dijagnosticira depresivni poremećaj, pa uvodite određene lijekove mislim da morate reći da ti lijekovi utječu na psihomotoriku, da napravite određeni zapis i onda obiteljski liječnik ne treba dodatno. A ovi posebni obrasci oni su za one koji nisu u javnozdravstvenom sustavu nego u privatnom sustavu i mislim da je to dobro. Kolega Ćeliću, evo s vama ću se složiti da je možda kriv redoslijed, da smo trebali imati i pravilnik ranije iako je praksa slažem se da pravilnik se donosi kasnije, međutim u ovom slučaju smo morali ga imati il makar neke gabarite tog pravilnika, pa možda ne bi bilo ni rasprave iako bi onda svi bili liječnici, vjerojatno bi se svi razumjeli i, i u te bolesti koje će bit predviđene tim pravilnikom. Međutim ono što je, nije, nisu shvatili ja mislim mnogi kolege, čl. 7. od tog famoznog čl. 37. zapravo govori o centralnom zdravstveno informacijskom sustavu. To znači, evo vi me ispravite, da liječnik zapravo neće trebati dojavljivati nikome ništa nego automatski onog trenutka kada upiše šifru bolesti policiji će se dostaviti informacija da taj čovjek nije sposoban za upravljati motornim vozilom, bez šifre bolesti, bez saznanja o bolesti, jesam li u pravu? Poštovani kolega Zekanoviću, dakle ja moram upozorit osobu da određeni lijek kojem ja uvodim može utjecat na psihomotoričke sposobnosti i moram napisat zapis da sam ja tu osobu educirao, da sam tu osobu informirao, dalje ja ne trebam prijavljivat policiji budući da smo mi u tom centralnom sustavu CEZIH-u automatski će se to informatički bez da se vidi o kojoj dijagnozi je riječ, znači policajac na terenu ne smije vidjet, to je zaštita podataka o kojoj dijagnozi jel to psihijatrijska il je to nekakva druga somatska dijagnoza. Ova obveza prijave policijskoj upravi odnosi se na one liječnike koji rade u privatnom sektoru, koji nisu uključeni u taj CEZIH, znači mi koji smo unutar javnozdravstvenog sustava, koji smo unutar CEZIH-a, mi ne trebamo nikakve posebne prijave policiji davati. Poštovani kolega zastupniče, vi ste ovdje izrekli puno procesnih radnji što se tiče znači provedbe ovog zakona, donošenje pravilnika, svega onoga što je trebalo zapravo uslijediti prije donošenja ovog zakona, građanstvo je trebalo jasno informirati, kao i stručnjake prije što to znači zapravo za njih, u kojim slučajevima je to trajno stanje, u kojim slučajevima je to privremeno stanje, kad zapravo se i može prijeć sa privremenog, sa trajnog u privremeno stanje jer i kao kod hrvatskih branitelja, invalida i drugih osoba koje koriste određene terapiju za psihofizičko zdravlje vrlo je teško reći kad je određeno stanje trajno, kad privremeno, to je nešto što zahtjeva svakako svakodnevnu opservaciju i svakodnevno informiranje i edukaciju i stručnjaka i pacijenata.

Poštovana kolegice, kažem pravilnici se donose u načelu 6 mjeseci nakon donošenja zakona, ovdje je to prebačeno na 12 mjeseci, ali ono što je još bolje u prijelaznim i završnim odredbama dok se ne donese pravilnik nema primjene tih stavaka. Naravno da treba educirat javnost, vjerujte mi da mi kao liječnici znamo što je trajno, što je privremeno i to će liječnici donosit pravorijek o tome, znači ako netko ima alzheimerovu demenciju to je trajno stanje jel, ali ako netko ima neki depresivni poremećaj to može biti privremeno stanje, znači nije čak sporna ta trajna stanja il ako je netko imao moždani udar sa ozbiljnim motoričkim posljedicama, ali problem je nastao oko tog privremenog stanja, oko privremenih zdravstvenih stanja i načina kako se to treba prijavljivati i slažem se da bi bilo bolje da je to jasnije bilo iskomunicirano. Kolega Ćelić, dobro ste govorili o svim momentima koje donosi ovaj zakon kako bi spriječio i prevenirao što manje da bude prometnih nezgoda sa smrtnim posljedicama osoba koje su ovisnici o drogama ili alkoholu ili su pod određenim sedativima. Hrvatski branitelji također mogu bit vezani na ovo s obzirom na PTSP kada se liječe dugotrajno sa određenim sedativima, ali jednako tako ovaj zakon će, a i mogućnost kada se uvede u sustav svih liječnika, doživjeli smo puno puta da oni koji posjeduju oružje da Zakonom o oružju također im se oduzima oružje, al ovim je jedna rehabilitacija u prirodi kojom se oni bave ili su zapravo čuvari u lovištu ili su u funkciju lovačkih udruga.

Poštovani kolega Đakiću, tijekom rasprave i tijekom prvog i tijekom drugog čitanja otvorilo se jako puno pitanja i nedoumica. Ja se nadam da je značajan dio tih nedoumica, ja sam imao osobno određenih problema, kažem radim sa jednom vulnerabilnom populacijom, mislim da su se sada neke stvari ipak promijenile i MUP ne može donijeti pravilnik nego to mora donijeti struka, vjerujmo da će struka donijet kvalitetan pravilnik i do donošenja pravilnika nema primjene tih stavaka i mislim da to može bit na neki način zadovoljavajuće u ovome trenutku. Hvala lijepa, nemate više replika. Idemo na slijedeću pojedinačnu raspravu, na redu je uvaženi zastupnik Stipo Mlinarić, izvolite.

Kolegice i kolege, ovaj zakon duboko ulazi u intimu svakog čovjeka, svakog građanina RH, dakle po tom zakonu liječnik javlja policiji koji je pacijent suspektan, kome, gdje će to biti evidentirano, znači li to da svaki policajac koji ima pristup terminalu će znati nečiju dijagnozu, tu se onda stvarno gubi povjerenje između liječnika i pacijenta, ali pošto će puno kolega govoriti o drugima, ja bi se prebacio na, reko sam i danas u replici, na najugroženiju, ljude koji će osjetit ovaj zakon na svojoj koži, a to su sigurno hrvatski branitelji jel deseci tisuća hrvatskih branitelja boluje od PTSP-a i postoji velika i opravdana bojazan da će naći se pod udarom ovog zakona. Za one koji možda treba pojašnjenje post reumatski stresni poremećaj PTS, duševni poremećaj koji se može javiti nakon izlaganja traumatskom događaju koji u osobi izaziva osjećaj straha, bespomoćnosti u užasa. Terapija PTSP-a najčešće se sastoji od lijekova antidepresiva stabilizatora raspoloženja i antipsihotika. Takva terapija lijekovima može biti osnova za liječnike obiteljske medicine kojeg ima hrvatski branitelj, te istog tog pacijenta branitelja na zdravstvenom pregledu ili tijekom liječenja prijavi policiji upravo radi sumnje na privremenu ili trajnu nesposobnost za sigurno upravljanje motornim vozilom. Branitelj pacijent će vrlo brzo vjerojatno ostati bez vozačke dozvole što će mu stvarati niz problema od svakodnevnog života, pa do mogućnosti gubitka radnog mjesta ako je radno mjesto vezano za vozačku dozvolu. Nadležno ministarstvo nije uopće donijelo pravilnik koji sam sad rekao tu i u replici kolegi Ćeliću u kojem bi bila navedena stanja zbog koje bi liječnik morao prijaviti pacijenta, a policijska uprava pokrenuti postupak privremene ili trajne zabrane upravljanja vozilom. Nije jasno dakle koje su to bolesti, koja su to stanja, na koji se to rok izriče zabrana vožnje kao i mnogo puta do sada Saboru se oduzima pravo da o tome raspravlja i odlučuje nego se ovlast da riješi to daje ministarstvu koji će izraditi taj fantomski pravilnik. Povjerenje u odnosu pacijent – liječnik ovim se ozbiljno narušava. S pravom se pitam hoće li branitelji u budućnosti izbjegavati odlazak liječniku, hoće li prilikom pregleda biti prisiljen zatajiti određene simptome kako bi sačuvao svoju vozačku dozvolu. Opravdano se moramo zapitati hoće li branitelji od kojih se mnogi drže za tanku slamku terapije lijekovima kako bi bili sposobni za normalan život koliko toliko istu tu terapiju prestati uzimati kako bi sačuvali svoju vozačku dozvolu. To je ono što sam govorio i u replikama da se bojim da će se sa time povećati broj suicida. Hoće li morati birati između života i vozačke dozvole? Kada je trebalo braniti Hrvatsku nisu ni trenutka razmišljali, ali čini se da će donošenjem ovog zakona konačno morati priznati poraz i to od vlastite države. Prvi kolega Sačić, izvolite. Poštovani kolega i uvaženi zastupniče Mlinariću i sam ste bili žrtva teških zlostavljanja tijekom Domovinskog rata i sigurno su vas mnogi prijatelji i kolege zvali i pitali kao i mene što dozvoljavate, što se zbiva, zar ćemo sad po drugi, po peti puta biti diskriminirani u hrvatskom društvu zato što smo branili Domovinu, oboljeli. I sad slušajući izlaganje našeg poštovanog kolege zastupnika Ćelića i doktora malo mi se razvedrilo u tom dijelu.

Naravno uopće to sve treba doraditi, mi smo protiv toga nego da bi u tom normativnom rješenju svakako za takve slučajeve morali uključiti u postupak i nadležnog specijalistu psihijatra. Prvo da te obradujem uhapšen je major Medić danas u Tovarniku na granici koji nas je ispitivao u logoru zbog kojih mnogi branitelji piju tablete što ste rekli i koji će sad po ovome zakonu vjerojatno ostati bez vozačke dozvole i mene je ispitivao i tuko je. I evo pao je na granici, doznao sam prije nego što su mediji objavili. Što reći za ovo što ste me pitali za zakon? Pa naravno da bi trebali specijalisti pogotovo biti oprezni kod hrvatskih branitelja. To su ljudi u pedesetim, šezdesetim godinama neki kojima su još roditelji živi vode brigu i o roditeljima. Neki imaju manju djecu ili unučad već. Prema tome, njima je auto neophodan. Sljedeća replika kolegica Antolić Vupora.

To su oni uslijed zdravlja i sada zbog ta tri posto ugrožavamo 30% ljudi koji imaju vozačku dozvolu, a između njih kao što vi navodite već su velika populacija hrvatskih branitelja. Da li mislite da je doista svrsishodno da se provedbenim propisima, dakle pravilnikom ispravlja ova nepravda koja im se ovim zakonom može učiniti.

97% je uzrok alkohol, jer tu što je kolega govorio prije mene ja to potpisujem. Uzrok je mobitel, uzrok je obijesna vožnja, divljanje po cestama. Ja sam i u svim svojim izlaganjima samo dovodim, strah imam i sumnju u dobronamjernost nekoga činovnika u ministarstvu koji će raditi taj pravilnik da će mu bit na pameti skupina koja je najugroženija sa ovim zakonom, a to su hrvatski branitelji. Mislim da će to činovnički odraditi, propisati a sad što će desetci tisuća ljudi ostati bez vozačke dozvole jer će se liječnici opće prakse bojat osiguravajućih kuća da će ih teretiti ako ih ne prijave bojim se da će se nać u velikom problemu. Slijedeća replika kolega Đakić.

Okej, oprostite na lapsusu, a i htio sam vam reći slijedeće da kada donosimo zakon onda moramo znati što je starije koka ili jaje, znači donošenjem zakona omogućavamo da se napravi pravilnik koji će definirati i koji će onemogućiti da liječnici, a i policajci zlorabe ono što je pod šifrom kako ne bi baš našim braniteljima, ali i drugim građanima onemogućili mogućnost da imaju automobil i da se voze, kao i da drže i nose oružje. Ja mislim da je to dobar put i da je to pravi slijed koji dolazi.

Odgovor na repliku. Da, kolega Đakiću razumio sam ja vas i ja znam što vi govorite za šifre pod kojim se vodi PTSP ili bilo koja druga bolest koja se vodi braniteljima, al nije tu samo u stvari branitelji, ja sam tu govorio da su ovdje svi građani RH u problemu, jednom vidu problema jer se neće čuvati liječnička tajna. Vi dolazite iz Virovitice, sad uzmite da neko dobije spolnu bolest da imate i da taj lijek koji morate pit da bi izliječili tu spolnu bolest bude evide, da usporava vožnju i da bude evidentiran i da cijela Virovitica u roku od dva dana zna koju imate spolnu bolest, znate da je to mala sredina, ako policajac vidi u sistemu zbog čega ne smijete vozit dozvolu, reći će eno Đakić ima spolnu bolest ko zna gdje je uhvatio. Prema tome, mislim ja sam govorio o takvim slučajevima, jesu možda ekstremni, ali se mogu dogoditi. Imamo jednu povredu Poslovnika, kolegica Grba Bujević, izvolite. Hvala potpredsjednice sabora. Uvaženi kolega, mislila sam da neću, ali nakon cijelog, 238., nakon cijelog ovog današnjeg dana odakle vi sad ovu tvrdnju koju ste sad rekli izrečete. Kolega Ćelić koji vrlo dobro pozna taj sustav, liječnici koji poznaju CEZIH, dobro, policija koja znamo kako to funkcionira dakle vam je 100 puta danas već ovdje rečeno da se šifra, neće policajac u Virovitici vidjeti šifru spolne bolesti nego samo i jedino da je tom i tom Đakiću privremeno na 14 dana oduzeta vozačka. Kolegice Grba Bujević, moram izreći opomenu vama jer ste vi povrijedili Poslovnik, zloupotrijebili ste ga i replicirali ste. Idemo dalje s raspravama, još jedna povreda Poslovnika, kolega Pavić izvolite, u čemu je povrijeđen Poslovnik?

I vi ste povrijedili Poslovnik, niste se pozvali na članak, zloupotrijebili ste povredu Poslovnika kroz repliku tako da vam moram izreći opomenu. Poštovana potpredsjednice, poštovani predlagatelji, poštovane kolegice i kolege, dakle, očito neki su sjedili na ušima. Zakone treba kritizirati, pa mi je i logična prilika i proračun, pa da ljudi kritiziraju zašto se neki vrtić gradi u Bratiškovcima, a ne u Vodicama npr., to je logično. Međutim, ima tu jedan prijedlog zakona i imam osjećaj da ga mnogi nisu pročitali. Dakle jedna stvar je jako jednostavna, ima jedan sustav zove se CEZIH, evo kolega Ćelić nas je maloprije educirao i u jednom trenutku ako neko dođe s nekim ozbiljnim, ozbiljnom bolešću kod liječnika i on u taj CEZIH ukuca tu bolest automatski će policiji reći taj čovjek ne smije upravljati motornim vozilom, bez šifre, bez bolesti jednostavno dolazi informacija da on na 2, 3, 5, 6 mjeseci ne smije upravljati motornim vozilom, amen, basta. Druga stvar, jako bitna stvar, ja sam na početku u replici poštovanom državnom tajniku rekao, a čuli ste svi. Prije jedno 30.g. meni jedna bliska osoba se vraćala iz polja, ispred sebe je gurala frezu, jedna meni nepoznata osoba se vozila automobilom po cesti i bio je blagi zavoj, imala je navodno epileptični napadaj koji nije bio evidentiran, epilepsija nije bila evidentirana, meni bliska osoba je završila je u potpunosti oduzeta, 10.g. je umirala u najtežim mukama jer neki liječnik nije unio to što je trebao unijeti, a nije poslao u CEZIH i onda kad sam rekao u onoj replici sram vas bilo, stvarno vas sram bilo, a najsmiješnije od svega mi je kad dođu ovi kolege, oni ravnozemljaši, oni koji cijeli dan govore o Billu Gatesu, Bill Gates nas progoni, pa da mi je vidit tog liječnika koji je nazvao Marina Miletića, čovječe pa tu svoju diplomu molim te zapali je, baci je u smeće, više nikad nemoj s tom diplomom ništa napravit, pa jeste vi normalni i neki su liječnici zvali Marina Miletića, mi smo zemlja apsurda, pa taj nije za veterinara. Floskule o tome da će braniteljima biti oduzimane ovaj dozvole su laži, laži ljudi moji. Dijabetes se spominje, pa ko je to spomenuo igdje? Međutim, ako neko ima epilepsiju i ima epileptične napade česte to se mora evidentirati i nesreća se poštovana kolegice Marić može dogoditi iz privremene i trajne nesposobnosti upravljanja motornim vozilom i to je ono što ste maloprije zanijekali i privremene i trajne i to je najbitnije.

I molim sve one liječnike koji će sutra doći u situaciju ili osjetit potrebu da zovnu Marina Miletića, nemojte ljudi to raditi molim vas! Radi svojih pacijenata i radi ovih profesora koji su vas učili na fakultetu. Hvala lijepo. Dobro, sad ste završili hajmo sa replikama. A ne, prvo imamo povredu Poslovnika kolega Sačić. … [[Upadica Sačić, ne čuje se.]] Aha, vi svjesno idete po opomenu. Koji članak? Ali mislim da ste i vi trebala reagirati. Poštovani kolega Hrvoje se doista obrušio na jedan neprimjeran brutalno bezobrazan način na kolegu Miletića.

Neću vam izreći opomenu, jer zapravo ste se dotakli onoga što jest poanta povrede Poslovnika gdje vi smatrate da sam i ja trebala reagirati. Ja smatram da nisam. Mislim mi imamo ovdje u Saboru poprilično otvorene rasprave, imamo razna obrušavanja, urušavanja dok je to u nekim granicama normale komunikacija sa drugim zastupnicima smatram da je to u redu. Nisam procijenila da je prijeđena granica, tako da možemo nastaviti dalje sa replikama. Poštovani zastupniče, vi ovdje pokušavate braniti nešto što mogu braniti samo eksperti. S obzirom na to sa se pozivate na neke činjenice vezane za informacijski sustav, s obzirom na to da govorite o nekakvoj komunikaciji između dva informacijska sustava. Ja ću vas samo podsjetiti da danas informacijski sustav u zdravstvu međusobno ne komunicira. Znači ambulante ne komuniciraju sa bolnicama, bolnice ne komuniciraju sa svim laboratorijima. Prema tome, te komunikacije nema i ta komunikacija ne postoji. Osim toga, molim vas nemojte biti sigurni da će se podaci pravilno zapisivati, da će se pravilno razmjenjivati s obzirom da znamo što se dešavalo sa sustavom kad smo se trebali prijaviti za cijepljenje kad je nestalo nekoliko desetaka tisuća prijavljenih koji su se prijavili za cijepljenje. Prema tome, ne znam što će biti nakon toga upisano i što će biti udareno u MUP. Pitanje da li će biti šifra bolesti, da li će biti samo informacija da je zabranjen promet ili će biti nešto drugo. Mi to ne znamo zbog toga što to nije definirano u zakonu. Poštovani kolega Paviću hvala vam na replici. Postoji strah naravno. I nisam ni ja siguran niti znam kako taj sustav funkcionira. Prema ono što mije rekao državni tajnik sa ove govornice i u privatnom razgovoru mislim da bi to trebalo funkcionirati, ali tu smo i mi da upozorimo na nedostatke. Dakle, ono kako sam ja dobio informaciju to bi trebalo dosta idealno izgledati. Ono što je rečeno hajmo vjerovati, ali budimo tu i korektiv da policajac, odnosno da nitko neće znati dijagnozu osim samog liječnika, a da će policija sa Ustavom samo dobiti obavijest o privremenoj nesposobnosti upravljanja motornim vozilom. Sljedeća replika kolegica Marić, izvolite. Vi očito moju struku ne poštujete. Prva stvar nevjerojatno je koliko branite ono što nije obranjivo i što kritiziraju uopće neovisno o stranačkoj pripadnosti 2500 liječnika obiteljske medicine, dodatnih više tisuća liječnika ne koje se nas sve ovaj zakon će se odnositi. Dakle i bolnički i medicina u privatnoj praksi itd. Znači sve će nas kačiti ovaj zakon. I ne možete tako tvrditi da mi nismo pročitali zakon. Dakle, ako vam struka govori, ako vam kolete koji su struka, liječnička struka iz vladajuće opcije kažu da će trebati definirati stanja, da će trebati donijeti pravilnik, da u stvari ovakva forma zakona koja je predložena nije dobra pa od kuda onda vama ideja da mi nismo pročitali zakon.

Poštovana kolegice vi ste rekli da se ne može, da branim nešto neobranjivo ali niste rekli što je to neobranjivo? Vi niste rekli meritum, jer merituma nemate. Pa ti članci su i u starom prijedlogu zakona. Gotovo se ništa nije promijenilo osim što se uvodi CEZIH. Pa šta je vama? Imali smo situaciju prije nekoliko mjeseci na trgu se ovdje u Zagrebu skupilo nekoliko desetaka tisuća ljudi i oni su prosvjedovali nema corone. Složit ću se s vama oko pravilnika. Pravilnik je možda trebao biti u ovom slučaju prvi jer smo morali imati, ne znam evo državni tajnik klima glavom. Možda je mogao. Mogli smo imati neke gabarite pravilnika. I to je jedna problem koji ja vidim ovdje da je stvaran, a ovo sve ostalo je nekako fiktivno trla baba lan da joj prođe dan. Nema problema stvarnog. Hvala. Imamo dvije povrede Poslovnika. Izvolite u čemu je povrijeđen Poslovnik? 238. alineja 5. omalovažavanje zastupnice, konkretno Andreje Marić. Sama je navela da su joj izrekli tvrdnju kako nije pročitala zakon. Ja mislim da je to omalovažavanje ne zbog toga nečitanja, nego zbog toga jer je upravo ona stručnjak na tom području i ako netko može iz prve ruke govoriti o tematiki sigurnosti na cestama s aspekta liječnika, onda je to zasigurno ona kao dijabetologinja. Dakle čak i da nije [[Upadica: Hvala.]] to mislim da [[Upadica: Hvala.]] nije i zaslužile se stoga opomenu. Kolegice Vupora, ja moram vama izreći opomenu jer ste povrijedili čl. 2, odnosno zloupotrijebili ste povredu Poslovnika da bi na neki način replicirali kolegi Zekanoviću, izrazili svoje neslaganje s njegovom ocjenom koliko zastupnici se pripremaju za rasprave ili ne. Kolega Zekanović povrijedio je čl. 238, i dalje uporno omalovažava i vrijeđa. Mislim, nemojte takve stvari iznositi da netko nije pročitao zakon. To je prva stvar. Drugo, jasno vam stoji, dajte si otvorite, prosim vas, stranica 11 čl. 37, znači odnosi se na novi st. 4, zdravstveno stanje najduže na 6 mjeseci, pa to vam je novo. I vama moram dati opomenu jer ste ušli u raspravu s kolegom Zekanovićem i zloupotrijebili povredu Poslovnika. Stoga opomena. Idemo na replike. Zahvaljujem poštovani potpredsjednice. Kolega Zekanović, ja znam da ste vi po vašem obrazovanju stručnjak za ova ravnozemljaška prostranstva i s obzirom da ste nedavno doživjeli prosvjetljenje, da li mislite da bi onda nas koji nismo cijepljeni trebalo isto sankcionirati po zakonu o cestama pa nam uzeti vozačke dozvole jer očito smo i mi nekakva opasnost u tom prometu i da li smatrate da svi oni koji su ostvarili mirovine zbog PTSP-a i koriste terapiju također bi trebali ostati bez vozačkih dozvola jer i oni ugrožavaju na neki način promet, a čak neki od njih imaju i oružje i članovi su lovačkih udruga i lovačkih društava. Znači puno toga mi tu imamo o čemu bismo mogli razglabati stoga evo, ja isto mislim da bi trebalo vozačku uzeti nama koji se nismo cijepili. Ne znam odakle bi krenio. Samo moram ovdje malo se referirati na ono prije. Ako na liječničkom pregledu u tijeku liječenja se utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje više nije sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili ... [[Govornik se ne razumije.]] vozača te izabrani liječnik, bla, bla, dužan je uz upozorenje .../nerazumljivo/... uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu. Stari zakon, ljudi, stari zakon.

Jeste završili? Pantomimu igramo. Kolega Lenart, povreda Poslovnika. Kolega Zekanoviću, saditi kupus je častan posao i ja sam u tome jako stručan i imam izvrsne prinose kupusa i mogu vas naučiti tome da barem nešto znate raditi u životu osim što pametujete.

Znači gubite pravo riječi. ... [[Upadica se ne čuje.]] Kolega Lenart, vi, ja podržavam vaše poljoprivredne poduhvate, da ne biste mislili da imam nešto protiv toga, ali vi ste zapravo zloupotrijebili također, povredu Poslovnika da biste replicirali kolegi Zekanoviću, stoga i vama izričem opomenu. ... [[Upadica se ne čuje.]] Kolega Mlinarić, replika na izlaganje kolegi Zekanovića. Znači sad mi ne može odgovoriti? Nema ni povredu Poslovnika, nema ništa. Kolega Zekanoviću, kako vam je kolegica rekla, niste informatičar, niste liječnik, ali niste ni branitelj, a mogli ste to biti i nemojte onda govoriti ovdje da netko govori za PTSP da bi, za branitelje koji imaju PTSP da bi mogli imati problema. Evo, Đakić vrlo dobro zna i 2000. g. kad je bio Pančić da je ista bila problemi oko vozačkih dozvola pa se uspjelo prijetnjama, izlaskom maltene na ulicu da se to ne provede taj zakon koji je to bilo.

Dobro. Kolega Zekanović, ajmo. Ovaj, poštovani zastupnik Josip Borić bit će sljedeći. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa želim vam nešto reći o ovom Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama jer smatram da svatko od nas ima tu što reći i da je ova sabornica u povijesti prošla brojne rasprave upravo na ovom Zakonu, sjećam se i nekih koje su bile i sudbonosne u nekim trenucima, tamo 2008., '09., '10., kada se govorilo o tome trebamo li voziti sa 0,5 promila ili voziti sa 0 promila, voziti sa više ili sa manje i svatko je našao neki razlog tada da utvrdi da je u pravi, svaki zastupnik, ja se toga sjećam. Na kraju smo izglasali da bude 0,5 promila pa je to neko vrijeme trajalo pa smo i to skinuli, pa se to malo modificiralo, pa je bilo 0,0 za mlade vozače, profesionalce, pa 0,5 za sve, pa smo i to skinuli, jedna od rijetkih država koja ima takvu to garanciju znači na alkohol u krvi. Kada pogledamo broj poginulih, a to je neka percepcija sigurnosti na cestama, broj prekršaja, broj kazni, mislim da kad to napravimo u 30 godina unazada, ne želim reći da nije bilo vlade koja se o ovome problemu nije posvetila ili brinula. '94. g. 878 poginulih, 2000. 655, 2009. 548, 2010. 426, sad ću zadnje 3 godine, 2019. 297 pa 237 u prvoj godini pandemije 2020. i 2021. povećanje na 292. Pogledajmo taj odnos, kažemo, nitko ništa nije radio. Zasigurno da izgradnja autocesta doprinijela jednom velikom dijelu, znači pogotovo u dijelu sigurnosti da možemo voziti brže, sigurnije i da to nešto košta. Jesmo pronašli ponovo 2 skupine ljudi koji su u ovom Zakonu koje bi trebalo posvaditi, to su naši doktori, naši liječnici opće medicine, specijalisti, na drugoj strani policija koja treba provoditi zakon i brinuti se o sigurnosti na cestama. Ajmo ih posvaditi i svakome maknuti odgovornost, tj. ne donijeti ovaj Zakon, ajmo to učiniti da dokažemo da nam je stalo do sigurnosti na cestama. To slušamo od oporbe danas cijelo jutro. Mi smo ti koji se, sjećam se gđe. Mrak-Taritaš, nije mogla živjeti u Zagrebu od romobila električnih vozila nove generacije, stalno su smetali i kad ćemo i kad ćemo i kad ćemo. Evo, tu su, pokušavamo koliko-toliko normirati, kao što to već imaju neke zemlje, nemaju svi, ali pokušavamo. Hoće li biti savršeno? Ne znam. Ja ih gledam sada, ti isti koji su normirani u Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji EU, kod nas nisu normirani i vidimo i djece i od 10 i manje godina koji voze takve romobile, vidimo i starije, vidimo sve. Što se to mijenja dolaskom u RH? Očito osjećamo da ovdje ima određena sloboda gdje to možemo rabiti. Mi sad kažemo idemo to malo ograničiti. Ajmo staviti malo sigurnosti, pa stavimo kacigu na glavu, pa stavimo to u promet u općinama, gradovima gdje nema pješačkih zona ili gdje nema šetnica pa ajmo se voziti onim dijelom kolnika gdje smo pri kraju ili tako dalje. Znači pokušavamo. Nismo rekli registrirajmo i to mi je osnovni problem ovdje, evo meni. Kako ćemo odrediti na cesti koliko tko ima jaki električni romobil i koju brzinu on postiže da bi ugrozio sigurnost, ali on u svakom trenutku na cesti, već je sudionik u prometu i to poštujem, to je vrijedno i to smo akceptirali ovdje. I onda smo rekli da doktori više ne smiju više ništa, iz oporbe kaže što bi mi snosili odgovornost za bilo koju glavu koja će sutra nešto napraviti u prometu, a slučajno može biti i naš pacijent koji ima nešto u sebi, a ne bi smio imati pa bi s time trebao ići u promet i nešto raditi i dok nam se dogodi ono što nam se dogodilo, ne znam, u nekoj prometnoj nesreći kada nam netko uđe na naplatnu kućicu sa 100 km na sat ili nešto drugo da se desi, svi smo zabrinuti. Vlada mora otići, a ministar prometa, ministar unutarnjih poslova odmah automatski dati ostavku. Tako se ponaša. Je li ovaj Zakon, tj. ove izmjene i dopune korak naprijed da riješimo neke nedoumice koje nam postoje? Ja mislim da da. Upravo su tražene od onih koji ga ne podržavaju i gorljivo brane sukob doktora kojeg su oni valjda izmislili, ja nisam vidio, postoje određene razmišljanja u javnom prostoru koje možemo čuti da idu za time da će tu možda biti nešto što ... [[Govornik se ne razumije.]] ali smo rekli idemo, ovo što smo danas čuli, godinu dana da vidimo što će se desiti s tim pravilnikom, što će on propisati pa tamo radimo svi zajedno da to budemo najbolje što je moguće biti, ali ne moramo apriori baciti odgovornost. Pa tko bi trebao procijeniti takvog čovjeka kojemu dajemo određeni lijek ili bilo što osim doktora? Tko bi to trebao učiniti? Imamo ne, više replika. Nekako mi se čini da smo u ovoj raspravi, uvaženi kolega Borić, više skrenuli na naša vlastita mišljenja i dojmove o stanju i sigurnosti na cestama nego što smo se pokušali držati onoga što bi trebao biti naš zadatak kao saborskih zastupnika, a to je činjenica koje bi onda stvorile neku cjelovitu istinu o sigurnosti u prometu u RH i na temelju čega bismo mogli, u krajnjoj liniji donijeti kvalitetan zakon. Pa evo, mene zanima, s obzirom da cijeli dan raspravljamo o utjecaju lijekova na sposobnost upravljanja motornim vozilima i tome tko bi trebao takve odluke donositi, kakva je situacija u RH, znate li možda u pogledu upoznatosti pacijenata s utjecajem lijekova na njihovu prometnu sposobnost i u pogledu njihove informiranosti od strane stručnih osoba koje bi im trebale udijeliti takvu informaciju? Mi smo danas čuli određene podatke koji su trebali poslužiti svrsi oporbi da kaže da ovo ne valja pa svega nešto 0 zarez nečega od nečega je uzrokovano nekakvom nebrigom liječnika, pa šta to stavljate unutra kad će to i tako funkcionirati, tj. odmah smo rekli da su svi danas u prometu zatečeni bez vezanog pojasa bili kažnjeni. Da puno toga počinje od nas samih. Ali zasigurno da veliku ulogu po ovom što je i dosad bilo određenom obliku sada malo više razrađeno na drugačiji način imaju liječnici opće medicine. Tko bi to drugi trebao? Uz naše liječnike specijaliste. Ako će nas netko uvjeriti da netko tko ima problema sa svojim stopalom, ako je to fizijatar ne utvrdi i kaže, tamo di treba biti da on može i dalje voziti takav automobil onda ćemo sutra imati određeni problem. Ja mislim pobliže, 100% sigurno nećemo riješiti jer postoji osobna odgovornost za sve. Pa evo, ja bih se osvrnuo malo na hrvatske branitelje, kako čujemo ovdje, ističe se da bi upravo ta populacija mogla biti pogođena najviše ovim izmjenama ovim izmjenama ovoga Zakona. Meni doista nije jasno i ne mogu jednostavno vjerovati da bi bilo koji liječnik obiteljske medicine prijavio nekog svog pacijenta kojega već duži niz godina prati, poznaje njegove dijagnoze, sve skupa, razvio je sa njim određeno povjerenje jer su upravo naši branitelji kod tih obiteljskih liječnika prisutni često, itd. I da bi bilo koji liječnik prijavio branitelja ili čovjeka ako ne postoje stvarno nekakvi razlozi da doista taj čovjek više ne može upravljati osobnim vozilom. Ako oni postoje onda je to u interesu i tog čovjeka i šire zajednice i svih. Ali ako ne postoji ja doista ne vidim da bi on to napravio nekome. Zato me ove ovakve nekakve, prejudiciranja nekakva itd. mislim da to nije osnovano i nije dobro da stvaramo jednu pomutnju. Pa kažem kao da je na nekakvim malim kolegijima u tim strančicama danas promišljano kako da napadnemo ovaj zakon, da upotrijebimo sve skupine u društvu, sukobimo doktore i policiju ili ministarstvo, Vladu, koga već treba da bi mi pokazali da se brinemo o sigurnosti u prometu. Mi kad bi bili mi bi to napravili i sve bi bilo super bez ikakvog drugog prijedloga osim odgodite, odustanite, prebacite ne znam gdje ili nemojte ništa napisati. I tako ćemo se brinuti. I taj naš branitelj kojeg iznimno poštujemo svi itekako se ova Vlada trudila u dva mandata da im status osigura i dodatno. Važan dio u dijelu kad govorimo o sigurnosti u prometu. I njemu se možda može desiti, ne od njega samoga, nego od nekog drugog. Znači tu smo uvijek s nekim u prometu, možda se desi nešto što ni on ne očekuje, a da bude krivo. Netko mora. Kolega Borić, ovaj zakon je iz 2008. originalno pa je onda još deset puta nešto mijenjano. Uvijek je cilj zapravo bio jednak još više poboljšati sigurnost na cestama. Vi ste, lijepo ste rekli o broju poginulih, ali zaboravili ste možda spomenuti još jedan vrlo važan segment u tome, a to su sve oni teško ozlijeđeni sa invaliditetom, ljudi iz prometnih nesreća. To su ti o kojima trebamo voditi brigu da ih zaštitimo i na taj način mislim da treba gledati ovaj zakon. Ovo nije zakon zdravstvenog sustava, ovo je zakon policije koji uistinu želi doprinijeti tome da je sigurnost na cestama puno veća.

Svaki je zastupnik imao percepciju u svome razgovoru što će se desiti u tom i tom trenutku, iako on ne zna što će se desiti. Kao i svaki dana dok sjedamo za automobil mi ne znamo što nas čeka na kraju našeg puta. I zato je sustav koji mora barem prevenirati određenu razinu odgovornosti ako to ne razumiju i ako se kao oporba, kako oni kažu progresivno, progresivno, znači boriš se za bolje. Kad riješimo ne valja, ne treba nam. Ne treba nam, glasat ćemo protiv.

Kolega Boriću, ako nam je temeljem Nacionalnog plana sigurnosti prometa na cestama koji je važeći do 2030. godine cilj smanjiti broj stradalih na hrvatskim cestama za 50%, a ako znamo da su glavni uzroci nesreća i stradavanja prije svega brzina, nakon toga alkohol, opijati i treće mobitel onda ja u ovom zakonu ne vidim prave mehanizme na koji način doći do tog cilja smanjenja. Drugo, nitko ne svađa Ministarstvo unutarnjih poslova s liječnicima, prije svega liječnicima obiteljske medicine nego je ovaj zakon iziritirao ljude koji su trebali sudjelovati u njegovom stvaranju na način da ih je potpuno ignorirao i time iziritirao. Stoga jedini krivac za ovo što se danas rasprava 70% vodi o pravima obiteljskih liječnika i onome što im još želite staviti na teret i na grbaču ste vi, ne tražite izliku u nekom drugom. Mi nismo ništa prouzročili, nudimo rješenja.

Uglavnom gledajući ovih nekoliko godina unazad nikad nije bilo onako kako ste vi rekli, nikad ni u jednom drugom problemu ne samo u ovome, nego u bilo čemu. Znači da dolazite ovdje naručeno rušiti nešto samo da bi ispalo da se vi kao nešto brinete o nekoj sada skupini. Pa svi imamo nekog doktora opće medicine ili našeg liječnika obiteljskog jer stojite iza toga da su svi na toj liniji o kojoj vi govorite. E to je sad razlog za neku drugu vrstu rasprave, ali tvrdimo, pokušavamo napraviti korak naprijed. Očekujemo potporu ovdje oni koji su bili najglasniji. Pustimo sigurnost prometa, to nek' se bavi policija.

Dakle, ono što ćemo donijeti, ono što je propisano u ovom zakonu, da će upravo struka donijeti pravilnik ne policija, niti mi ovdje na osnovu kojeg će se onda primjenjivati taj zakon. Dakle, vodi se u jednom smjeru da se podijeli hrvatska javnost, da se liječnička struka okomi na zakon, a u biti zapostavlja se bitna činjenica da je upravo struka kroz ovaj zakon u tom dijelu uvažena najviše. Imali smo mi ovdje raspravu i o Zakonu o oružju ako se sjećate. I ista ta neka priča je bila na isti ili sličan način. U provedbi ima svakakvih situacija sigurno. Ne možemo reći da se zakon striktno poštuje ono sto posto u svakom momentu, ne znam bilo koga lovca ili čovjeka koji nosi oružje. Kao što ne možemo reći ni ono što sam već rekao da su danas svi kažnjeni koji su ušli u promet i nisu poštivali baš svaki znak i bili su svi vezani. Nešto počinje … [[Govornik se ne razumije.]] ali stvoriti sustav prevencije u kojem će netko nekome napisati nešto, pa opet oni izmišljaju da će svi vidjeti, svi će vidjeti, cijela Hrvatska će vidjeti što piše nekome zašto ne smije. Ne? Nije istina i namjerno lažu i namjerno lažu ovdje po cijeli dan i noć, da bi ispali važni i da bi ispali dobri onima kojima se kao obraćaju. Sad smo mi vaši branitelji, sad ste vi ta meta kojoj se mi obraćamo, mi smo za vas. Poštovani kolega Borić, ja sam očekivao danas nakon što je ovdje i prezentiran ovaj amandman od strane Odbora za zakonodavstvo zapravo da su sve dileme razriješene ali očito nisu. Ono što meni nije jasno, odnosno stječe se dojam da zapravo ovo što radi oporba radi čisto da bude protiv kad nema drugih argumenata. A ono što meni je posebno interesantno da određeni dio oporbe koji je donedavno za vrijem najžešće pandemije ovdje govori protiv cijepljenja na neki način bio protiv struke, dakle protiv liječnika danas ovdje vrlo glasno brani pod navodnicima upravo tu struku, upravo te liječnike. Dakle, još jedan dokaz licemjerja, da zapravo se sve radi samo radi skupljanja političkih poena i samo kada ovisno o situaciji to nekima odgovara.

Naime, ovdje ne govorimo čak niti o odgovornosti liječnika. Mi ovdje govorimo o pokušaju uvođenja ekspertnog sustava, znači sustava koji će na temelju nekih informacija donositi odluke i nakon toga slati informacije u MUP, a to nije baš piece of cake, to baš nije dječja igra.

Vodite o tom računa molim vas. Odgovor na repliku poštovanog zastupnika Borića. Hvala lijepo. Kolega Habijan, danas smo imali dva slobodna govora koja su održali zastupnici iz oporbe i napali sami sebe da su loši, da su katastrofa, da su tuga golema i da takvi žele sutra vladati državom ako ste ih slušali dvoje njih. I kako je njihov rad u Saboru beznačajan, kako ništa ne vrijedi itd. itd. To su napravili na ovom zakonu. Za sve su, ali samo ne za ono što izgleda koliko toliko logično, normalno, pokušaj da napravimo iskorak itd. I to njih smeta. Kako to prolazi? Prolazi na izborima kao i uvijek, tako da i ova priča donošenjem zakona ići će u provedbu, tj. donošenje podzakonskog akta koji će onda riješiti određene nedoumice koje su se danas pojavljivale njima u njihovim percepcijama koje su oni već sebi zadali i već vidjeli toliko prometnih nesreća na koje nitko nije utjecao kakao treba, kako su oni to htjeli. Naravno a tko je kriv?

Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavniku predlagatelja, kolegice i kolege. Mnogi se danas u raspravi dotiču prije svega, dakle članka 37. pogotovo stavka 4. koji je vezan za privremeno de facto oduzimanje vozačke dozvole u određenim okolnostima, navodne privremene nesposobnosti za vožnju. Pozivamo se na mnogo štošta, ali nema razloga zbilja za to nema razloga. I ono što je predviđeno amandmanom matičnog odbora gdje je to odlučeno da se članak dopuni na način da će se naknadno donijeti pravilnik to je po meni očuvanje lika i djela i uloge predlagatelja i možda zadovoljenje dijela ljudi koji su i zastupnici koji su protiv ovakve odredbe. Ispada ono što bi poslovično rekli da vuk ostane sit, a ovca čitava. I to je glavna poruka kroz taj pravilnik. Međutim pravilnik tko donosi a zakon ne donosi Sabor. Tko će donijeti taj pravilnik? Neka struka? Koja struka? To je veliki problem. Kad se spominju, dakle pravilnik na temelju nekakve europske pravne stečevine. Ne postoji europska pravna stečevina niti će ikad postojati a koja će se bavit oduzimanjem vozačke dozvole na taj način kao što je predviđeno ovim zakonom. Ja ću samo navesti jedan drugi primjer, a to znači da Hrvatska država kao punopravna članica EU mora u svojem zakonodavstvu ugraditi zakon, odnosno popis svih tjelesnih oštećenja i profesionalnih oboljenja. Koji će postotci biti preostale radne sposobnosti, odnosno stupnja invaliditeta o tome EU ne odlučuje, ali mi o tome moramo imati zakon. Europska pravna stečevina ne predlaže pravilnik, ali ne možemo mi sve vruće krumpire prebacivati na pravilnike koji će se jednog dana donijeti, a najvjerojatnije se neće ni donijeti zato što za to teško da postoji neka osnova jer je tome tako.

Kad mi spominjemo da se nešto slično imamo u zemljama EU u njih 11, 11 zemalja, dakle to je manje od pola punopravnih članica zemalja EU. Kad se spominje Italija nemojte više spominjati Italiju zato što znam talijanski. Dakle, oni imaju Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Znate tko ima pravo privremeno oduzet vozačku dozvolu jednom dijabetičaru? Ne liječnik opće medicine nego dijabetolog, dakle što bi kod nas bio liječnik specijalist koji se bavi dijabetesom kao bolešću kojih ima više raznih oblika. Dakle, ali sada prelazimo na nešto lakše što nije dijabetes, u svakom lijeku imate kontraindikacije ili kako god ih hoćemo zvat i upozoravaju vas na to da ako pijete taj lijek da ne bi bilo dobro da vozite, kao i da popijete pivo isto nije pametno da vozite odnosno jedno da, možda tri ne. Ali ako dajemo te ovlasti liječnicima opće medicine odnosno obiteljske medicine što ne bi dali to i gostioničaru. A sad ću se malo našalit, a što ne bi dali veterinaru. Šta će se dogodit? Jer neke lijekove isto su koristi za ljude i za životinje, pogotovo možda i neka sredstva za smirenje, pa onda ću kod svog doktora prešutit tegobu, tražit ću sredstvo za smirenje za moga pasa od [[Upadica Reiner: Hvala lijepa.]] veterinara i kupit ću si taj isti lijek privatno. Upravo čitam kod lijeka Aspirina se isto tako preporuča suzdržavanje od vožnje vezano na to koliko lijekovi utječu na vožnju. Drugo što sam vas zapravo htjela pitati je to kako vi gledate i sami ste spomenuli logiku donošenja podzakonskih akata, dakle nakon zakona donose pravilnike ministarstva ministar, dakle jedan ili jedna skupina ljudi, a ne HS. Ne razumijem kako vi gledate zapravo sve to na tu situaciju gdje nakon ovako diskutabilnog zakona nakon toga će se eto popraviti i razjasniti s pravilnikom nešto što je već i sada dovoljno nejasno. Dakle nije od jučer tehničko tehnološki, dakle ako ima prijepora unutar sabora ili ako ima prijepora unutar parlamentarne većine onda u zakonu se odmah predvidi da se nešto određuje pravilnikom, to je nažalost hrvatska praksa.

Prema tome, ako bude bio pravilnik taj pravilnik bi trebala napisati struka, ali bi trebao biti izglasan u saboru, a ne potpisan od jednog ministra. Kolega Fabijaniću moje pitanje je pitanje da li ste vi shvatili koje je stručno uporište u donošenju ovog zakona? Ako znamo da je u koliziji sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u jednom dijelu, ako znamo da liječnici nisu uključeni u samo donošenje ovog zakona nego su samo upoznati s tim, ja iskreno još uvijek nisam shvatila.

Kad govorimo o obiteljskim liječnicima oni sigurno o tome nisu bili konzultirani, nisu bili konzultirani, nisu bili ni u radnoj skupini, ne znam za druge i činjenica je da je ova novela, za ovo drugo imali smo raspravu zakon moramo poboljšati itd., ali ovo što se želi dodati vezano za nadležnost obiteljskih liječnika kod privremene ajmo reć tako nesposobnosti za vožnju je doslovce teatar apsurda koja ne ide u korist ne samo liječnicima, ne ide u korist ni građanima, rekao sam kako će se taj propis izigrati i između ostaloga on mi se pozivamo na nešto ono što je najveći teatar apsurda što pozivajući se na P.Z.E. dakle na usklađivanje našeg propisa sa europskim zakonodavstvom uvalili u nešto što sa europskim zakonodavstvom nema apsolutno nikakve veze. Prije oduzimanja vozačke dozvole ili upute o korištenju lijeka koji bi trebao dovesti do privremene ili trajne nesposobnosti upravljanja vozilima i onda naravno oduzimanja dozvole zabrane korištenja dozvole, stoji jedna druga odluka odnosno jedna druga nadležnost, a to je da se samog pacijenta upozna s djelovanjem lijeka. O tome danas nažalost nije bilo puno govora, pa me zanima što vi mislite u čijoj je nadležnosti upoznavanje pacijenta s posljedicama lijeka koje koristi, farmaceuta kod kojeg uzima taj lijek, liječnika obiteljske medicine, specijalista, samog pacijenta ili nekog trećega? I bi li netko trebao snositi sankcije zato što nije pravilno obavijestio pacijenta o mogućim prije svega kad vi odete barem u apoteke u koje ja zalazim kad idem podić neki lijek onda vas upozore ne samo na dozu nego kako oni djeluju i to pretežno apotekari. To znači da, to čine i liječnici jer je to pitanje deontologije i to je pitanje pravila struke, a i da to uopće ne čine, a znam da čine na kraju krajeva svatko od nas treba, mislim to je svakodnevni posao, svakodnevno zaduženje. Iz kojeg razloga? Jer se zna točno da mnogi lijekovi imaju kontraindikacije koje nisu samo vezani za vožnju nego i za eventualno neke druge za uzimanje nekih drugih lijekova, pogotovo ako ste kronični bolesnici. Prema tome, to liječnici rade jer im je to u pravilima struke kao što isto tako to rade i apotekari. Ne vidim zašto bi mi sada ovlastili liječnike da oduzimaju vozačku to im nije ni posao. Poštovani kolega, ja se još jedanput moram referirati na tako često spomenutu riječ struka. I sad je pitanje tko je to struka ili što je to struka? Onaj neki izmišljeni ili zamišljeni dr. Rukavina koji iz rukava ima sva rješenja isti čas pa se onda tako i zove da se našalim jer uvijek kad spominjemo struku onda spominjemo ko ti je reko, taj ti je reko … [[Govornik se ne razumije]] Dakle, meni je nevjerojatno jedna, jedna činjenica, ovim zakonom će sigurno liječnici opće medicine imati dodatnu obvezu, dodatne zadaće koje nisu tako male i koje nisu bez posljedica, koje se mogu mjeriti na različite načine, ali da nikom nije palo na pamet da s njima razgovara, da s njima obavi određene konzultacije, a onda je znate, postoje oni nekakvi licemjerni odgovori i to je jedan od ovih koji kaže je član je i povjerenstva kad se ovaj zakon bio, je bio predstavnik ministarstva zdravstva, ali liječnici opće medicine će po tom radit, imat će obveze, a da se s njima nije razgovaralo. Sad ne znam na kojeg ste Rukavinu mislili, ja poznajem odnosno poznavao sam akademika Rukavinu i on kao izuzetni stručnjak u određenom medicinskom polju sigurno se ne bi bavio niti pravilnikom koji je vezano za jedan dio struke koji on ne poznaje, a kamo da bi to prepustio obiteljskim liječnicima, ne znam je li vas moj odgovor zadovoljava. Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović, izvolite.

Što bi rekli naši stari u saboru ništa novo, jednako kao o svim zakonskim prijedlozima o kojima smo razgovarali u ove 2.g. u biti isto, uhvatimo se za jedan članak i onda s tim člankom želimo podijeliti hrvatsku javnost, Josip Borić je to dobro detektirao i čini mi se i slušajući jučer, jutros u mreži prvog evo i državnog tajnika jasno se dalo naslutiti iz onoga što se govorilo o čemu se ovdje, ovdje radi.

Mi želimo do 2030.g. smanjiti broj smrtno stradalih osoba u prometu na 148, to je upola manje od onoga što imamo ovoga trenutka i mislim da je to jedina tema i jedini meritum i mislim da zakon ide u tom smjeru da dođemo do tog cilja da hrvatske građane odnosno sudionike u prometu zaštitimo na najbolji mogući način. Ovdje je bilo svakojakih diskusija, dozvolit ću si da kažem iz prve ruke jel sam sjedio ovdje cijelo vrijeme od jutros, pa sam slušao mnoge zastupnike koji su govorili, bilo je tu svega i svačega, ali meritum na kraju ispadne to da se oporbeni zastupnici uhvate za jedan dio, za jedan članak zakona gdje nigdje eksplicite ne piše da će liječnici nekome oduzeti vozačku dozvolu, oni uopće ne oduzimaju vozačku dozvolu, oni samo na određeni način preveniraju ono što se može dogoditi. Ubode vas osa, jel tako, kad dođete kod liječnika i da vam, imate alergijsku nekakvu intrakciju, dođete tamo, liječnik vas odmah upozori da ne bi bilo dobro da vozite vlastiti automobil ako ste došli s njim kod njega jel taj lijek odnosno ta injekcija uspavljuje, čini vas manje pokretnim, motorističke sposobnosti vam se smanjuju. Prema tome, ne vidim ja tu nekakav veliki, veliki problem, čak štoviše ja dolazim iz sela bez vozačkih dozvola, kod mene je jedno pol sela ostalo bez vozačkih dozvola i kamo sreće da su išli kod doktora ne bi ostali bez vozačkih dozvola, ovako su ostali bez vozačkih dozvola jel su imali 1.5, 1.7, 1.8, to ih je koštalo 10 tisuća kuna, to ih je koštalo 6 mjeseci oduzimanja vozačke dozvole i prema tome nema sigurnosti u prometu bez građanske, općenito građanske inicijative, to je, to je bit i ja kao građanin mogu upozoriti policiju na to da netko ko sjedi sa mnom za stolom i popio je previše da ga preveniram da ne sjedne za upravljač i da ne upravlja motornim vozilom i na taj način spriječi možda da taj čovjek napravi problem i sebi i drugom. Imamo drugi problem u Hrvatskoj na kojem treba pod hitno poraditi. Kod nas je alkohol prejeftin, kod nas je alkohol predostupan, vi pogledajte na svakom kafiću imate oznaku parti, ovaj parti, onaj alkohol ispod svake razine. Svi koji su imali prilike obići neke od europskih zemalja, koji su bili u Americi, pogotovo u Australiji, evo u Australiji vam je alkohol preskup do pola noći, a od pola noći vam je praktički nedostupan koliko je, koliko je skup. Prema tome, imamo mi itekako tu još prostora za poboljšati sigurnost u prometu, ali nemojmo cijelu raspravu svesti na ovo na što se svela danas cijeli dan u HS da će liječnici opće prakse imati previše posla, da će oni biti ti koji će oduzimati vozačke dozvole, da će oni biti jedini krivci u društvu i da će doći do egzodusa, to, to me zaprepastilo kad sam čuo jutros gospođu, ja ne znam kako se ona zove u ovoj emisiji, da će preko 1000 liječnika opće prakse zbog donošenja ovog zakona zatražiti da ode u mirovinu, mislim to je stvarno nešto što me zaprepastilo kao čovjeka, ne vjerujem u to, siguran sam da se to neće dogoditi, prema tome ovaj zakon ide ka tome da promet i da sigurnost u prometu, pogotovo na cestama bude puno bolja.

Ujutro sam u svojoj replici upravo to i pitao državnog tajnika Katića. Tako je Slavonija, Baranja, Srijem puno je manifestacija u kojoj su konji sastavni dio cijele te tradicijske priče pogotovo pokladna jahanja koja se održavaju u prvom i u drugom mjesecu svake godine i ovaj zakon to regulira. Ono što je još bitno što ovaj regulira po prvi puta, to smo čuli od kolege Mate Frankovića gdje se u zaštićenim cjelinama gradova poput Dubrovnika i drugih gradova može dogovoriti, može se ovim zakonskim izmjenama održati manifestacija na kojoj će sudjelovati upravo takve skupine ljudi pod određenim uvjetima.

Poštovani kolega Ivanović drago mi je šta evo sad je 3 i 45, do sada smo pričali vezano uz ovaj zakon isključivo vezano za liječničke potvrde i na koji način je u budućnosti se može oduzimati našim sugrađanima dozvole. Drago mi je da ste vi raspravu vratili na sami početak i moramo tu pohvaliti definitivno ministarstvo ipak da se prate trendovi, nešto što ovdje često čujemo da ne pratimo zakonima situaciju u društvu. Znači uvodimo određene termine vezano i za električna i automatizirana vozila. Nismo spomenuli ovdje ni jedne sekunde vezano i za hitne službe i Crveni križ i stavljanje sve to u same ove izmjene i dopune, ovaj konačni prijedlog zakona. Tako da mi je drago da ste se vratili na sami početak ove rasprave.

Zakon predviđa i mnoge druge izmjene. Vidjeli smo u statistikama da skoro 35% ukupno smrtno stradalih je zbog prevelike brzine u prometu.

Uvaženi kolega Ivanović evo svjesni smo da upravo Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti cestovnog prometa svakako govori i o ovome možda zadnjem što ste spomenuli, a nažalost to je uvijek ona brojka smrtno stradalih u prometu. Činjenica je da je tijekom protekle godine 20.000 osoba smrtno stradalo na području EU. U RH taj broj je iznosio 297, time smo se praktički skoro vratili na one predpandemijske brojke i svakako da i Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2021.-2030. koja govori o tome da trebamo smanjiti za 50% na 148 će zahvaljujući i ovome zakonu ići u tome smjeru. Da bi se upravo to postiglo ključno i bitno je i financiranje i kvalitetno zakonodavstvo, sigurnija infrastruktura, sigurnija vozila i bolja skrb nakon sudara. Prema tome, sigurno da ćemo ovime danas polučiti rezultate u tome smjeru. Da poboljša ono što do sada se smatralo manje dobrim ili ono što bi moglo u budućnosti biti, biti puno bolje. Mi veliki problem u Hrvatskoj imamo s tim da policija odradi svoj posao, da policija uhvati pijanog vozača, da ga propisno kazni za to. I tu imamo veliki, veliki problem, recidivisti su veliki, veliki problem ovog društva i onda se upravo dogodi ono da ste ga uhvatili kad nije izazvao nikakvu prometnu nesreću, oduzeli ste mu vozačku dozvolu, nema pravo upravljanja vozilom, no on napravi prekršaj, napravi saobraćajni udes i tu imamo veliki problem.

Poštovani kolega Ivanoviću vjerujem da ste i vi sigurno bili svjedok situacija kada naši vozači odlaze u susjedne ili druge zemlje EU i ponašaju se vrlo odgovorno, vrlo disciplinirano u prometu, paze na brzinu, o alkoholu da i ne pričam, pojasi itd. Ovaj, vjerujem da ste kažem i vi vidjeli takvih slučajeva i sada upravo kad s ovakvim izmjenama zakona pokušavamo na neki način uvesti malo reda više, malo situaciju dovesti u red, e onda se pojedinci dižu na zadnje noge i kažu pa ne, ne bi to trebalo uhvate se za nekakav članak ili dio članka ovoga zakona i ne možemo zbog toga i toga.

Zato mi je još jednom ću istaknuti žao da se cijela rasprava svela upravo na ovaj dio čl. 37. gdje evo kroz obiteljsku medicini ustvari stvoriti tu neku dimnu zavjesu koja je zaklonila sve ove ostale članke zakona koji su dobri, koji bitno unapređuju sigurnost prometa na cestama i mislim da to nije dobro. No bože dragi vrijeme će pokazati svoje, vrijeme se mijenja mislim da se po tome trebaju mijenjati zakoni. Preventive nikada dosta, edukacije nikada dosta i mislim da na tome treba najviše i raditi. Poštovani kolega. Jasno da je donošenje zakona cilj sigurnost u cestovnom prometu iznad svega, a pogotovo pojavom novih prometala kojih svakodnevno imamo na cesti. I kao svjedok ili sudionik prometa ja sam jako zabrinut s obzirom na vikend i kako se sve ljudi ponašaju u prometu i mislim da pored edukacije da bi mi doista trebali koristiti sve više represiju. Ali ovdje kroz cijelu ovu priču se zapravo postavlja pitanje hoće li hrvatski branitelji biti Pedro ovoga zakona i to odavde ne smijemo poslati takvu poruku, znači da mi moramo napraviti takav zakon koji će biti pravičan i pošten prema svima, ali iznad svega da je siguran i da smo mi sudionici prometa sigurni u tome znajući koliko zapravo žrtava uzima neodgovorna vožnja. Tako je, mislim da su branitelji bili ti koji su najviše u biti reagirali na izmjene ovog zakona odnosno uvođenje ovog članka i mislim da se i preko njih htjelo manipulirati sa cijelim zakonom. Oni koji su pratili malo bolje rasprave stručnjaka i ljudi koji govore o tome ja nisam čuo niti jednog da bi branitelji bili meta u biti donošenja ovog zakona, čak štoviše mnogi su zastupnici ovdje, a dolaze iz braniteljske populacije i jasno i suvislo govorili o tome što obiteljski liječnici u biti rade s njima, dobro ih poznaju, znaju apsolutno sve o njima i mislim da je to uz ovu prvu opasku bila druga najopasnija teza koja se provlačila kroz cijelu ovu raspravu nije dobra, nije točna i nije pravedna prema hrvatskim braniteljima. Dakle, koristit ću ovu repliku da malo raščistimo pojam oduzimanje vozačke dozvole. Ne, ona se de facto ne oduzima, ali je posljedica ista. Dakle, ako liječnik svojim diskrecijskim pravom i iskustvom javi policiji da nemam sposobnost za vožnju ja tog trenutka ne mogu više vozit jer je meni vozačka oduzeta ili nije oduzeta, ali retorički je oduzeta tako da sam se služio retorikom, ja mislim da je to u ovom saboru dopušteno. Da, ali ja mislim da je to vrlo pošteno da vaš liječnik koji je procijenio to za vaše dobro, to je za vaše dobro i za sigurnost u prometu da kaže da evo sedam dana ne vozite automobil jer ćete biti pod tim i tim lijekovima koji bitno utječu na motoriku. Ja mislim da je on na taj način pomogao i vama kao pacijentu s druge strane pomogao je ostalim sudionicima u prometu i mislim da je to dobro. Da, nije to oduzimanje vozačke dozvole to je evo jedna preventivna stvar za koju smatram da je jako dobra i ne vidim tu da bi tu trebao biti kamen smutnje ili nešto u čemu bi trebao biti prijepor, čak štoviše mislim da je to nešto dobro. Poštovani zastupniče, evo stvarno mi nije jasno što nije jasno vama i vašim kolegama zašto mi govorimo o dva ili tri članka u ovom zakonu. Mi smo se složili oko svih ostalih članaka i smatramo da je zakon u ostalom dijelu dobar, ali u ovom dijelu smatramo da nije dobar. Davali smo prijedloge u prvom čitanju, svi su prijedlozi redom odbijeni. Evo pogledajte koliko sam ja dao prijedloga u prvom čitanju, svi su odbijeni. Dali su naše kolege iz oporbe prijedloge svi su odbijeni. U objašnjenju zakona piše da je već sustav automatski povezan CEZIH povezan sa sustavom MUP-a, ok, slažemo se i s time, međutim ako se radi o tome onda govorimo o ekspertnom sustavu, taj ekspertni sustav treba … informacijama da bi taj sustav mogao donositi neke odluke i da bi mogao poslati informaciju u MUP. Toga nema nigdje. Znači ako to treba netko napraviti, tko će to napraviti? Liječnik opće prakse? Znači da se on dodatno opterećuje. Ovdje se tvrdi da se ne opterećuje dodatno. Pa tko je onda tu u pravu?

Ja nisam niti prorok niti imam čarobnu kuglu da bi mogao predvidjeti što će se dogoditi, ali koliko sam shvatio mi do sada i u starom zakonu imamo iste odredbe, ovdje će do promjene doći tek kad Ministarstvo zdravstva odnosno ministar Beroš bude donio pravilnik po kojem će i na osnovu kojeg će se ovo sve skupa raditi. Ja vjerujem u taj pravilnik, ja vjerujem da će taj pravilnik biti na korist i u korist prije svega liječnika opće prakse, a onda i onih koji će doći kod njih na te preglede. Prema tome, sačekajmo da taj pravilnik bude donesen pa onda probajmo izvagati sveukupno ovo o čemu smo raspravljali. Ja sam optimist i vjerujem da će to doprinijeti, doprinijeti boljoj zaštiti sudionika u prometu, a neće nanijeti nikakvu štetu liječnicima koje iznimno cijenim za sve ono što rade i mislim da su jedan od najkorisnijih [[Upadica Reiner: Hvala.]] članova našeg društva.

Poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Sama činjenica da je Odbor za zakonodavstvo uložio amandman koji će vjerojatno biti prihvaćen, a govori o tome da se suspendira stupanje na snagu predloženog čl. 37. i njime povezanih članaka govori da ovdje nešto opako sa ovim zakonom nije u redu i da se trebaju stvoriti određene pretpostavke, a to je donošenje pravilnika da bi on mogao zaživjeti u praksi. Zašto smo mi došli do toga da s ovim zakonom nešto opasno nije u redu i da danas 80% rasprave se zapravo svodi na to da se trudimo biti glas onih koji su trebali biti itekako konzultirani i integrirani u kreaciju ovog prijedloga zakona, a to su prije svega liječnici obiteljske medicine koji su rujnu 2021.g. već pisali 14. rujna otvoreno pismo ministru zdravstva Viliju Berošu gdje ga upozoravaju Prvo, da zakon postojeći uvažava činjenicu da oni nisu kompetentni procjenjivati zdravstveno stanje, što postojeći zakon uvažava, a prijedlog novog zakona nije uvažio jer se točno u čl. 230. st. 2. kaže da oni koji su nadležni provoditi zdravstvene preglede da ih trebaju obavljati zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi. Znači vještačiti zdravstveno stanje može samo i isključivo djelatnost i specijalisti medicine rada što se ovim zakonom de facto poništava.

U Velikoj Britaniji u njihovom zakonu znači ovakva im je koliko stranica ima, ovo je priručnik kojim se potpuno definiraju sve zdravstvene teškoće, implikacije i postupanja u slučajevima kada se vozači mogu ili ne mogu uključivati u promet i kada u istom predstavljaju sigurnost odnosno nesigurnost. U istoj toj Velikoj Britaniji postoje potvrde odnosno upozorenja koje liječnici izdaju pacijentima, međutim ne narušava se odnos pacijenta odnos povjerenja pacijenta i liječnika jer potvrda koja se izdaje se potpisuje od strane pacijenta čime se dokazuje da je on informiran o tome da je upozoren da ne može, da je opasan naprosto u tom zdravstvenom stanju za svoju sigurnost i sigurnost drugih u prometu, jedna potvrda ide njemu u ruke, druga ostaje kod liječnika, ali se ne narušava taj odnos liječnika i pacijenta. Tamo se ne može dogoditi kao što se nama dogodilo 2018.g. kada je osoba pod utjecajem opijata i lijekova na naplatnim kućicama u Svetoj Heleni usmrtila tri osobe. Što se dogodilo? Presuđena je liječnica, platila je kaznu i naprosto žena ima stigmu. Nakon tog događaja što se događa? Liječnici počinju u nevjerojatnom opsegu prijavljivati, oni su do sad bili dužni prijaviti samo teža zdravstvena stanja, a onda se vrše od strane medicine rada znači ne procjenjuju oni zdravstveno stanje oni samo prijavljuju, medicina rada vrši izvanredni zdravstveni nadzor.

Liječnici su se uplašili i počeli su prijavljivati i najmanje sumnje i od 8.000 prijava u godinu dana za 2.000 se samo pokazalo da su one zapravo opravdane, za druge su bile neopravdane i ministarstvo je to moralo platiti. Ako je to razlog zašto mijenjate zakon na ovaj način onda naprosto je to potpuno pogrešan i krivi pristup, to nikako nije dobro. A meni se čini da nešto ima veze i s tim, ali kako se kaže u ocjeni stanja kao organizacijski, financijski ćemo rasteretiti policiju, liječnike i same vozače, međutim ovdje se meni čini da će liječnici biti ti koji će organizacijski biti dodatno opterećeni, a policija će biti ta koja će biti nešto financijski rasterećenija. Ako je to intencija ovog zakona onda to nikako nije dobar put. Uvažena kolegice Glasovac i sami ste isticali sad prema različitim istraživanjima, ali manje-više postoji konsenzus oko toga što su temeljni uzroci prometnih nesreća u RH od neprilagođene brzine pa do nedovoljne udaljenosti, a onda imamo i pogreške pješaka i sve ovo ostalo, u manjoj mjeri i utjecaj lijekova. Kako bi objašnjavate činjenicu da smo mi na kraju cijelu raspravu o sigurnosti u prometu sveli na utjecaj lijekova i pitanje nadležnosti onih koji bi trebali upozoravati institucije oko toga tko koristi koje lijekove, a da nismo kroz ovaj zakon artikulira i ostale probleme koji se doista odnose na poboljšanje sigurnosti na cestama što je u Hrvatskoj veliki problem, pogotovo ako gledamo ono što je iznjedrila ova rasprava, a to je nedostatak osobne odgovornosti prilikom ulaska u motorno vozilo i upravljanje njima. Točno, to je osobna odgovornost i to zakon bi trebao prepoznati i na tome bi trebao inzistirati, ali prije svega tu osobnu odgovornost na neki način prevenirati da do nje ne dođe. Vi ste potpuno u pravu, 97% uzroka nesreća i stradavanja na cestama su prvo brzina, drugo opijati, alkohol i treće mobiteli. Nažalost, ovaj zakon se u manjem dijelu bavi ovim dijelom kako da preveniramo taj dio i postignemo nacionalni cilj do 2030.g. da bude tih nesreća 50% manje, a više je zapravo otvorio sam ovu priču oko 3% uzroka prometnih nesreća i stradavanja na cestama, a to su zdravstvene poteškoće. Zašto? Zato što je naprosto ušao u izmjenu zakona bez da je konzultirao one koji mu trebaju u tome biti suradnici i provoditelji toga zakona i mi smo danas naprosto tu gdje, gdje jesmo, a ne odgovara opet na ključna pitanja, dakle sve je moglo ostati ovako kako je definirano u zakonu, ali da se ta odgovornost na više ide na vozača jer ako vi sjednete alkoholizirani za volan vi ćete snosit osobno odgovornost, ako ste u teškom zdravstvenom stanju za vašu odgovornost će snositi vaš liječnik, to nema smisla. Poštovana kolegice, referirat ću se na kraj vašeg izlaganja. Ovdje očito ono što ste vi rekli da sumnjate je tema financijskih odgovornosti i najlakše je bilo kolegama iz MUP-a prebacit odgovornost na nekog drugog, ali nije smisao prebacivanje odgovornosti na nekog drugog, uvijek trebamo znati što bi trebao biti smisao ili cilj nekako donošenja novog zakona ili izmjene i dopuna propisa, pa ne može biti smisao i cilj da opteretite jednu grupu ljudi, ovdje su riječ o obiteljskim liječnicima i njihov posao napravite na način da im otežate da postaje nemoguć, a da svoj problem koji ste imali i da smanjite ovdje niste riješili, dakle niste napravili ništa, nered rješavate neredom i ja imam, ja čitam ove odredbe zakona i ove izmjene i dopune točno na taj način. Medicina rada ima sve kapacitete i sve postojeće ovlasti u zakonu koje su u redu da ako osoba ima teže zdravstvene teškoće koje mogu utjecati na njegovo trajno upravljanje vozilom odnosno na sigurnost upravljanja vozilom u tom slučaju liječnici upućuju osobu na pregled u medicinu rada i poslije tog pregleda naprosto ovisi o tome kakvo je, je li procjena bila dobra ili nije bila dobra, troškove snosi vozač ili troškove snosi MUP.

Međutim, da smo ostavili ovakav sustav kakav imamo, a da smo donijeli pravilnik koji će jasno propisati zapravo koje su to lakše, koje su to teže, na način kao u Velikoj Britaniji da za lakše se ne odaje tajna nego da liječnici to rješavaju s pacijentom, a za ostalo da znaju kamo idu kod medicine rada problem bismo riješili elegantnije.

Dakle ja ću reći ono što zapravo nedostaje meni u ovom zapravo prenormiranom zakonu, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama je doista ispustio u ovih već 12 i 13 izmjena regulirati prenormiranost zapravo prometnih propisa. O čemu govorim? Dakle 2,7 milijuna prometnih znakova je na kategoriziranim cestama danas, a stručnjaci govore da bi ih trebalo biti upola manje. Drugi primjer koji ću navesti je da su ograničenja brzine na državnim cestama svakih 500 do 1000 metara kako i dolazi do toga da si vozač jednostavno ne može zapamtiti kolika je bila zadnja dozvoljena brzina kretanja. To su dva primjera koja vrlo plastično opisuju stanje koje, kojim bi se moglo riješiti u velikom dijelu sigurnost na našim cestama samim time što bi se ta prenormiranost smanjila. E sada što se tiče tih zapravo propisa na cestama, a druga je stvar u kakvom su stanju ceste i u kakvom stanju su mogućnosti prijevoza za bicikliste i kakve biciklističke staze imamo i na kakvim kolnicima se zapravo vozila i oni koji su sudionici u prometu kreću. Mislim da su i one u većem dijelu razlog tih nesreća koje se danas događaju, a ajmo sada na ono glavno što je zapravo bila danas nekakva, nekakav centar, a to je konzumiranje lijekova odnosno pacijenti koji smo zapravo malte ne svi. Čuli smo da je samo 3% onih koji su uzročnici nesreće, a koji su konzumenti lijekova odnosno subpacijenti, a da je više dakle oko 30%, točnije 35,41 prema podacima ministarstva je onih koji su zbog neprilagođene brzine kretanja uzrokovali nesreću. I sad kada sam vam sve te primjere iznijela mislim da je posve neprirodno zapravo rješavati opet prenormiranjem samo onih ljudi koji uslijed bolesti uzrokuju nesreću, što isto tako treba na neki način riješiti je sigurno ne na ovakav, ali mislim da bi rješavanje tog problema trebalo prije svega usmjeriti na one najproblematičnije točke koje vrište, dakle od prevencije do edukacije pješaka do alkoholizma koji u većem dijelu zapravo se je nekako društveno potisnut promet uopće u Hrvatskoj. Dakle alkoholizam, mi smo zemlja koja njeguje i proizvodnju vina, koja smo po tome poznati, u kojoj je alkohol društveno prihvaćen u većim, u većim, u većem dijelu, međutim ta kultura pijenja od toga da bi se taj dio trebao učiti od škola dalje kao što se to uči u Sloveniji dakle taj dio smo jednostavno izostavili. I naravno da je ovdje upravo kod sigurnosti prometa na cestama vrijeme da se i o tom problemu govori jer kada je uzrok nesreća sa smrtnim ishodima baš alkohol onda moramo krenuti i rješavanje od tog dijela. Dakle, prevencijom od škola dalje do edukacija naših prije svega mladih naraštaja. Ne mogu se oteti dojmu da je evo kažu da nam korporacije pišu zakone, pa evo ovdje isto tako možemo posumnjati s pravom da su osiguravateljska društva zapravo najveći dobitnik tog zakona. Dobitnik zbog toga jer će svaki liječnik uslijed ovoga trebati osiguranje. Tko će vam biti bez pokrića, tko će se usuditi raditi taj posao koji će se nametnuti liječnicima. Dakle, ništa se neće promijeniti uslijed novog pravilnika, što je najžalosnije što sam danas čula [[Upadica: Hvala.]] zakon donosimo da bismo donijeli pravilnik da bi razumjeli zakon.

Tokom cijelog ovog dana gdje je velik dio i oporbe i vladajućih sudjelovao u ovoj važnoj raspravi počesto smo i previše po mom mišljenju slušali nekakve osobne dojmove i mišljenja o tome kako upravljati motornim vozilima, tko bi trebao biti za to nadležan, kakva je sigurnost na cestama i tome slično što bi netko mogao povezati s birtijaškim naklapanjem umjesto da smo se kao najviše zakonodavno tijelo doista sveli na ono što je ključno, a to artikuliranje i upravljanje činjenicama u svrhu donošenja kvalitetnijih zakona. U tom smislu čini mi se da su se ovdje iskristalizirale dvije stvari koje bi htjela istaknuti prije nego što krenem na pokušaj doprinosa sistematizaciji ove rasprave kroz ukazivanje na opseg problema utjecaja lijekovima na sposobnost upravljanja motornim vozilima prikaz u relevantnim znanstvenim radovima. Prvi je da se otvorilo pitanje je li pravo na upravljanje motornim vozilima odnosno pravo da vozimo ljudsko pravo ili privilegija na kojoj treba inzistirati, ali koju se mora zaslužiti. Često smo ovdje mogli čuti da se vožnja svodi na nekakav oblik ljudskog prava koje može biti demonstrirano neovisno o kapacitetima onoga koji tim vozilom upravlja. Budući da moja sloboda završava sa slobodom drugoga to nikako ne može biti slučaj u prometu gdje svi zajedno sudjelujemo. A što se tiče privilegije koju treba zaslužiti i na koju utječe i naše zdravstveno stanje, e to je onda sasvim druga priča i tu se otvori ovaj rukavac o kojem je rasprava cijeli današnji dan o tome tko treba ili ne treba prijavljivati ljude koji nisu sposobni upravljati motornim vozilima. Složit ću se s većinom oporbe da doista to ne trebaju činiti obiteljski liječnici jer to u praksi nije izvedivo. Njihova je zadaća drugačija. Oni trebaju paziti da je prilikom njihove suradnje i susreta s pacijentima prisutan informirani pristanak u smislu toga da svoje pacijente obavijeste o potencijalnim nuspojavama svih lijekova koje koriste, pa neka onda oni svojevoljno odluče hoće li uopće te lijekove koristiti jer netko se može doslovno i do te mjere ide realizacija, manifestacija naše slobode odlučiti da neće koristiti neki lijek pa makar to doprinijelo razvoju njegove bolesti zato što želi nastaviti voziti auto. Međutim, moram se složiti s onom ocjenom da mi kao oporba prečesto ovdje služimo i kao glasnogovornici i kada jesu u pravu određenih društvenih skupina umjesto da samostalno pristupamo problemima na koje se zakon odnosi i da ih pokušamo artikulirati. Dakle, znanstveni preduvjet ove rasprave trebao bi biti uopće koliki je utjecaj lijekova na sposobnost upravljanja motornim vozilima i ja ću se ovdje svesti na jedan završni specijalistički rad iz 2019. godine Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta koji ukazuje na dimenziju samog problema. I prema analizi tog rada 70% lijekova koji se izdaju javnim ljekarnama imaju potencijali utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima. Što znači da bi ljekarnik prilikom izdavanja gotovo 3/4 lijekova u javnoj ljekarni trebao dodatno skrenuti pozornost pacijentu na tu mogućnost i savjetovati ga o mjerama opreza. Nadalje, još gore svega 68% ispitanika je svjesno da je rizik od utjecaja lijeka na sposobnost upravljanja vozilom povišen u početku uzimanja lijeka. A kada te iste ljude pitate o utjecaju alkohola i drugih opijata onda svi znaju koliko je to opasno za razliku od samih lijekova. Nadalje, unatoč doživljenim nuspojavama ispitanici nisu prestali voziti već su samo rijetko promijenili učestalost upravljanja motornim vozilima. Iz navedenog bi se moglo zaključiti da pacijenti podcjenjuju rizik. Dakle, kada govorimo o tome tko je uopće informirao pacijente o lijekovima češće su ih informirali ljekarnici 37%, a manje su ih informirali njihovi liječnici što ukazuje na nedostatak svijesti o tome da treba upozoriti na utjecaj lijekovima u upravljanju motornim vozilima.

Hvala lijepo. Dakle, i vi ste se u svojoj raspravi u principu odlučili referirati na problem što je problem cijeli dan i koji se otvorio i u javnom prostoru, a to je način na koji će ovaj zakon funkcionirati. Ali ja bih se dakle imamo tu sadržaj, imamo formu, mi dobivamo zakonske propise koji nisu onako elementarno ujednačeni, imamo neke zakonske propise gdje se sve riješi do zadnje kapi krvi, a imamo negdje gdje onda kažemo da treba riješiti pravilnikom. Kad ne znamo kako riješiti ili kad hoćemo vrući krumpir prebaciti negdje drugdje, a ne želimo da se u sabornici o tome raspravlja onda to definiramo pravilnikom, čak štoviše ovo o čemu i vi ste govorili o čemu se raspravljalo ovaj zakon određene odredbe zakona kako se usvoji amandman koji je dao Odbor za zakonodavstvo, a ja sam sigurna da će se usvojit zakon neće biti u primjeni dok se ne donese pravilnik, a pravilnik je u nadležnosti jednog drugog ministra. Dakle, jedan drugi ministar će donijeti pravilnik koji će omogućiti da funkcionira ovaj zakon [[Upadica Radin: Hvala.]] dakle, sve to zajedno ide u krivo. Odgovor. Slažem se s vama kolegice Mrak Taritaš, često smo o tome ovdje razgovarali, po onoj staroj narodnoj odgođeno napola riješeno, tako oni to rade kada vide da zakon ne može profunkcionirati u praksi i da postoji ozbiljna društvena pobuna onda se odjednom pozivaju na neki pravilnik koji će urediti zakonsku materiju. Nama su općenito podzakonski akti jedan od najvećih problema normativnog zakonskog okvira u djelovanju sabora i onda na kraju se ti pravilnici često ne samo da se donesu nekvalitetno nego se uopće ne donesu, što znači da mi donosimo zakon za koji ne očekujemo da će zaživjeti u praksi, a za to vrijeme svi o njemu raspravljamo i primamo plaću za naše djelovanje. Mi smo iz ove cijele rasprave mogli zaključiti da zapravo HDZ-u nije cilj da ovaj zakon zaživi u ovim dijelovima koji su sporni koji bi trebali biti promjena, nego je cilj da se to odgodi, a da se ovdje nešto kao nominalno odradi. Kolegice Selak Raspudić, svi slušamo cijeli dan ovu raspravu i zapravo se cijelo vrijeme vrtimo oko istoga. Vi ste ovdje isto tako naglasili da vam nedostaju određeni pokazatelji, analize, znanstveno utemeljene analize iz kojih bi ove mjere proizlazile, pa ne samo da nedostaju te analize i da ih ministarstvo nije priredilo nego čak prijedlogom ovog zakona poziva se i na nekakve europske norme i direktive iako gotovo nijedna zemlja EU nema ovako uređeno zakonsko rješenje kakvo se nudi u Hrvatskoj. Čak ako gledamo što se MUP-a tiče, MUP je pokazao u svom izvješću da za 2020.g. je samo 0,02% slučajeva koji su radili izazvali neku nesreću i upravljali automobili bilo pod utjecajem droga ili lijekova, dakle 0,02 ukupnih nesreća. Da, slažem se s vama kolegice zato i je na neki način ova rasprava apsurdna jer nije istaknula ključne probleme koje imamo u prometu i način njihovog rješavanja od brzine na koju svi možemo utjecati, a ignoriramo propise do nedovoljne udaljenosti, to je doduše sada u padu shvaćanje te problema nedovoljne udaljenosti, a onda dalje pogreške pješaka i svega ostaloga. Dakle, mi se uopće nismo osvrnuli na to kako eliminirati te probleme koji dovode do najvećeg broja prometnih nesreća, a onda i alkohol i sve ostalo nego smo se ovdje fokusirali na jedan manji dio problema. A u tom dijelu problema ako ćemo ozbiljno razgovarati podaci su zaista šokantni. Evo ovo ja nisam stigla sve ni istaknuti, ispitanici koji nisu informirani o potencijalnom utjecaju lijeka na sposobnost upravljanja motornim vozilom uglavnom su smatrali da se ta informacija ne odnosi na njih pa nisu promijenili svoje ponašanje gotovo 50%, a upravljanje je promijenilo bez obzira na znanje o potencijalno štetnom utjecaju njih tek 39% Mi imamo ozbiljan problem s osobnom odgovornošću [[Upadica Radin: Hvala.]] ili pod informiranošću pacijenata. Kolegice SElak Raspudić slažem se s vama, ali mislim da ćemo i dalje imati taj problem dokle god budemo i kroz ovaj zakon odgovornost kada govorimo o zdravstvenim teškoćama i utjecaju zdravstvenih teškoća na upravljanje vozilom prebacivali na liječnike, a na neki način odgovornosti lišavali ove ljude koji ili zbog nedovoljne informacije ili zbog postojanja informacija, ali potpune ignorancije nastavljaju po starom. I zato ja smatram da našim liječnicima treba isto tako edukacija znači što su to teže zdravstvene teškoće odnosno trajna stanja gdje ih upućuju po meni trebaju i dalje ići na medicinu rada gdje oni procjenjuju oduzima li se vozačka ili ne, ali kod ovih lakših poteškoća isto tako propisati vrlo jasno protokole informiranje pacijenata i u tom jednom povjerljivom odnosu pacijenta i liječnika uz informirani pristanak i potpis osobe da je upozorena da u takvom stanju uz nuspojave tih lijekova ne smiju upravljati vozilo u suprotnom da će ju zakon nju, a ne liječnika kazniti mislim [[Upadica Radin: Hvala.]] da nećemo postići rezultate. Slažem se s vama i treba pristupiti ovom problemu ozbiljno da se vidi do koje mjere se i može kroz sustav izvršiti pritisak na pacijente da doista prate upute o lijeku i ne prakticiraju vožnju za vrijeme korištenja lijekova. Da, teško je ne moći voziti, vozilo nas čini samostalnima i čini nas samosvjesnima, međutim ako smo ugroza za sebe i za druge u prometu moramo stati. Nek se napravi jedna akcija MUP-a i u krajnjoj liječnici obiteljski liječnici su predlagali da postoje određeni dokumenti koji će na zahtjev policajca morati vozači pokazati, pa nek se napravi akcija, nek se zaustavljaju vozači vikendom petkom i subotom, istraživanja pokazuju da su najviše prometnih nesreća i to zanimljivo između dva sata i četiri sata popodne, a ne navečer i neka se onda ljude po slučajno uzorku ispituje da pokazuju svoju dokumentaciju i vidi se koliko njih upravlja vozilima, pa da vidimo kolika je doista dimenzija ovoga problema i neka budu onda i pravilno sankcionirani. A ne mogu to liječnici odraditi umjesto nadležnih službi niti će ikada moći. I sada je na redu gospođa Dalija Orešković i dok ne stigne ja potpuno nepristrano ko čovjek koji nije nikad vozio auto u životu i koji nema vozačku dozvolu, vidio sam mnoge od ovih koji ciljaju na mene po cesti koji voze koji razgovaraju na telefonu, pa onda ne znam da li ste već govorili o tome, ali jeste.

Zahvaljujem. Jutros sam u okviru slobodnih iznošenja stajališta govorila o Poslovniku Hrvatskog sabora kao o jednoj HDZ-ovoj utvrdi, pa ću sad na konkretnom primjeru pokazati kako to fenomenalno HDZ radi. Dakle, pola 5 je popodne, od kompletnog HDZ-a je prije 5 minuta u sabornicu ušla jedna saborska zastupnica, a mi nakon ove točke dnevnog reda i zastupnik koji se skriva kao i mnogi njihovi kandidati. Nakon ove točke imamo drugu Zakon o pravu na pristup informacijama koji je jedan od najvažnijih antikorupcijskih zakona i prapočelo svake borbe protiv korupcije. Koliko će nas u tom trenutku u ovoj sabornici biti? Dakle, ovo sve skupa stvarno na ovakav način nema smisla. A drugo do pola 5 mi smo danas zapravo najvećim dijelom pričali o problemu na koji je ukazala struka. I tijekom cijele rasprave unatoč tome što oporbeni klubovi koji se između sebe razliku i po svjetonazorima i po ideologiji i po sadržaju programa svojih politika govorili su unisono ono što su u prvom čitanju, a i prethodno tijekom javne rasprave ukazali liječnici primarne zdravstvene medicine. Predstavnik predlagatelja šuti jadan ne zna niti kako bi sročio bilo kakav odgovor. Nigdje nisam čula ono što bi zapravo trebao biti sadržaj saborskih rasprava, a to je da tražimo nekakav prostor usuglašavanja, da se u bilo kojem trenutku netko od HDZ-ovih zastupnika sjetio reći pa dobro liječnika struka tu ukazuje na nekakve provedbene probleme, doista stavljamo jednu neravnotežu u odgovornosti njima na leđa i upitno je može li sustav na takav način funkcionirati, možemo li kršiti liječničku tajnu na način kao što je predloženo odredbama ovog zakona, pa ajmo vidjeti možemo li negdje liječnicima izaći u susret. Do pola 5 niti jedna jedina ideja, prijedlog, rečenica. A što liječnike smeta, smeta ih ako sam dobro shvatila to što će morati podatke o nečijem zdravstvenom stanju ukucavati u evidencije, a te evidencije, ne samo to naravno, bit će dostupne ljudima koji zapravo ne bi trebali imati uvid u bilo čije zdravstveno stanje. I mislim da se tu ne radi samo o braniteljima ili dominantno o braniteljima ili bilo kojoj drugoj pojedinačnoj populaciji, tu se radi o svima nama. Pa možemo li napraviti nekakav minimalni iskorak na način da kažete da se neće upisivati dijagnoza nego će se upisivati podatak u razdoblju od datuma tog i tog do datuma tog i tog postoji privremena nesposobnost upravljanja vozilom bez da se pojedinačno navodi bilo koja dijagnoza. I drugo, možemo li definirati ovim zakonom što u pravilniku treba biti. Na pravilnik smo se često puta pozivali tijekom rasprave, ali pravilnik je trenutno nepoznata zemlja. Možemo li barem reći da će se tu taksativno navesti neka oboljenja i taksativno lijekovi čije privremeno uzimanje stvara određenu nesigurnost ili rizike u prometu i da dalje od toga nikakva diskrecija ne može ići, dakle ne mogu liječnici smišljati neke desete razloge za izricanje ovakve jedne mjere. I četvrta stvar možemo li uvesti jedno pravilo, jednu odredbu, jedan amandman koji će reći da će se novčanom kaznom kazniti za prekršaj onaj vozač kod kojeg se ustanovi da je vozio u razdoblju u kojem je dobio upozorenje o svojoj privremenoj nesposobnosti za upravljanje motornim vozilom. Evo ovih par jednostavnih rješenja na neki način bi djelomično zatvorio opravdane prigovore struke, a od strane vladajućih značilo bi minimalan, minimalan, da ne kažem minoran i mizeran ustupak. Ako HDZ niti to nije u stanju napraviti stvarno moramo postaviti pitanje je li riječ o njihovoj dijagnozi, a ta dijagnoza je naprosto sila, vlast, bahatost, nespremnost da obavljaju ono po što smo svi u ovaj Hrvatski sabor došli. A to je da raspravljamo i da tražimo najbolja rješenja. Možda je dobro da se ovdje radi o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koji nije ideološki, nije stranački, nije svjetonazorski naprosto je nešto u čemu svi mi sudjelujemo svaki dan. I ako kod takvog zakona HDZ ne može čuti što govore liječnici, što govore naši stupovi društva, što govore oni koji će zakon primjenjivati, a postavlja se pitanje treba li uopće u bilo kakvim raspravama sudjelovati. Meni se čini da HDZ-u nedostaje postavljanje dijagnoza da je ovaj zakon otvorio mogućnost da se još malo dijagnosticira. Jedini je problem šta tu dijagnozu nameću liječnicima koji će biti još zatrpaniji poslom kojeg ne bi možda trebali obavljati. No, na tragu onog što ste rekli, ako su ovdje svi pa čak mogla bih reći i zastupnici većine ipak bili negdje na tragu toga da se ide krivim smjerom, znači da treba prvo donijeti pravilnik pa onda zakon, ne bi li bio nekakav kompromisni čin pristupiti znači ovom drugom čitanju ili prihvaćanja amandmana barem u smislu onoga što je liječnika struka predložila. A to je da sama dijagnoza bude savjetodavna, da liječnik da savjet, a ne da on bude taj koji dolazi u jedan odnos prema pacijentu koji nije baš da tako kažemo niti ugodan jel. Hvala kolegice, za početak greška je napravljena onog trena kad liječnici nisu bili uključeni u to da sukreiraju ovaj zakon. No kad već nisu, evo ovo što ste vi rekli je jedan od prijedloga, moj prijedlog je nešto malo drugačiji. Naime mislim da netko tko radi u ambulanti kao medicinska sestra ili neko drugo pomoćno osoblje može ući u evidencijski sustav i stisnuti kvačicu privremena nesposobnost i upisati datume, a bez da upisuje bilo koju pojedinačnu dijagnozu, međutim u zakonu izričito mora pisati da ukoliko se bilo što dogodi u razdoblju trajanja privremen nesposobnosti, bilo kakva prometna nezgoda zato što je takav vozač upravljao osobnim vozilom da tada teret odgovornosti nosi pacijent odnosno vozač koji je dobio upozorenje, na taj način postigli bi ciljeve ovog zakona, a ne bi se neopravdani i nesrazmjerni teret bacao na liječnike obiteljske medicine. Gospodin Ante Bačić je na redu, izvolite.

Slažem se s vama g. potpredsjedniče, ali pričat o nečijim dijagnozama i osobnim stvarima i vrijeđat tako određeni klub mislim da zaslužuje opomenu, al okej, kad dolazi odakle dolazi dobro je. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Evo drago mi je, mislim nije mi drago što smo izgubili cijeli dan na raspravu vezano za Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje smo se držali isključivo jednoga članka koji se odnosi vezano za liječnike i uspostavljanje i samu problematiku, problematiku uvođenja određenih ograničavajućih faktora za vozačke dozvole za naše pojedine građane, nažalost nismo raspravili možda o nekim krucijalnim temama koje su bitne za sigurnost prometa na cestama, drago mi je da je ovo MUP ipak gleda naprijed, ipak gleda u budućnost i da ovaj prijedlog zakona je itekako kada pogledamo i usporedimo ga sa nekim drugim zemljama možda ispred svog vremena jer koristi određene termine i uvrstili smo u zakon određene članke i stvari koje trenutno se nalaze i trenutno su aktualno, aktualno tehnološki u svijetu i mislim da je definitivno u svom vremenu ako ne i ispred spominjući normalno i prisutnost samih električnih romobila, motocikala, uvođenje pojmova osnovnog prijevoznog sredstva, zabrane parkiranja na, na punionicama električnih vozila kojih će ih sve biti, sve više u narednom razdoblju, usvojeni su prijedlozi nas zastupnika vezano i za, za same zaštitne kacige, prihvaćen je prijedlog vezano i za kutije prve pomoći šta je dobra stvar i što pokazuje da je ipak MUP pratilo raspravu u saboru. Ja ću napomenut samo dvije stvari jel vremena je jako malo, a to je drago mi je da je u sami zakon uvrštena zona prometa u zaštićenoj kulturnoj povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni, to je vezano za gradove koji su u času središta zaštićena posebice vezano za UNESCO, a to pričamo evo konkretno ovdje smo u raspravi spominjali Dubrovnik i Split i drago mi je da je predlagatelj usvojio vezano za čl. 151., vezano za čl. 151., a to je naš prijedlog da vozila, određena vozila Hrvatskog crvenog križa koja su interventnog karaktera da se uvrste u članak zakona kojim se reguliraju vozila s pravom prednosti prolaska, te je ispravljen na taj način čl. 20. konačnog prijedloga zakona i s time smo promijenili čl. 151. važećeg zakona. Napomenuo bi vam, mislim da smo to u raspravi i u samim dogovorima i razgovorima sa MUP-om i ravnateljstvom policije da u slijedećim izmjenama i dopunama koje vjerujem da će doći uskoro radi određenih i direktiva i usklađivanja da ćemo podržati prijedlog HGSS-a koja je poslala jedan dopis i prijedlog vezano za izmjene u ovome zakonu. Naime HGSS predlaže uvrštavanje u čl. 149. uz istodobno brisanje čl. 151. navedenom izmjenom gdje bi HGSS se podveo pod isti članak u kojem se nalazi sa ostalim žurnim službama.

Ja sam u raspravi na prošlim izmjenama i dopunama napomenuo da ovim drastičnim povećanjem i novčanih kazni i samih negativnih bodova da trebamo vidjeti statistiku hoćemo li na taj način pomoć sprječavanju smrtnosti na cestama, mislim da u tome nismo uspjeli, tako da evo apeliram na MUP da da bi polučili bolje rezultate da ipak se posvetimo malo više i samoj edukaciji, ali i odgoju i kulturi naših vozača.

Budući da je u prethodnom govoru zastupnica Dalija Orešković spomenula da predstavnici vlade ovdje jadni sjede i da ništa ne znaju odgovorit, ja ću pokušat odgovoriti premda je bilo i jedan od zastupnika je to ja mislim točno rekao da čini mi se da mnogi nisu pročitali zakon, a govore o ovome zakonu, pa bih ja htio nešto, nekoliko riječi o tome reći. Dakle stalno se spominje, stalno se spominje da lijekovi, uzimanje lijekova nisu prema evidencijama MUP-a ne čine niti 0,3 ili 3% prekršaja ili kaznenih djela. Ja bi vas informirao da zdravstveno stanje pacijenta i lijekovi koje on uzima ili u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola nisu izravni uzročnici prometnih nesreća. Dakle, kad je netko pijan on može voziti umjesto ograničenja 60 200, ali može isto tako proći kroz crveno, može udariti nekoga jer ne drži razmak, udarit neko vozilo, može napraviti cijeli niz prekršaja ili kaznenih djela propisanih ovim zakonom i policija onda ne evidentira da jer da bi se utvrdilo da je neko pijan, pogotovo kad je u pitanju kazneno djelo, treba imati izričiti dokaz od liječnika da je izmjereno, ne znam 1,5 promila alkohola u krvi, a ne reći on se teturao na cesti. Znate policija zaustavlja vozila kad vidi čudnu vožnju, izmjeri alkohol, može pitati je li umoran ili neki drugi slučaj, dakle ne mora biti alkohol. Može biti lijek, može biti umor ili nešto četvrto što ovdje nisam spomenuo. Dakle, evidencije se vode na takav način statistike da se kaže ovo je bilo zbog alkohola, ovo je bilo zbog određeni lijekova. Naravno kad se provede kriminalističko istraživanje ako neko bude izdao neki optužni prijedlog ili ako se vodi kazneni postupak da će to sve biti u predmetu u fajlu evidentirano. Dakle, prekršaji su prolazak kroz crveno, neprilagođena vožnja, ne držanje razmaka i niz drugih prekršaja ili eventualno kaznenih djela dakle teška tjelesna ozljeda, ozljeda sa smrtnom posljedicom i slično. Ovdje je bilo pitanja koje su posljedice i za vozače kad govorimo ovdje o prijavljivanju, dakle izričito čl. 50. koji ovdje ako se ispričavam se ako nisam vas dobro čuo niko ga nije spominjao u čl. 50. kojim se mijenja čl. 89. st. 1. piše da vozač kojem je oduzeta vozačka dozvola ili je isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom odnosno zabrana korištenja vozačke dozvole ili mu je, što mijenjamo sad ovim zakonom, od strane liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača ili izabranog liječnika izdao upozorenje i obaviještena je policijska uprava ili postaja o zdravstvenom stanju radi kojeg vozač privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom te ne smije za to vrijeme upravljati vozilom u prometu na cesti.

Prema tome, još bih dodao što je nekoliko zastupnika ovdje spominjalo, zašto pravilnik nije već donesen, pa pravilnik ne može biti donesen, da bi neki pravilnik podzakonski akt, zato se i zove podzakonski akt bio donesen mora prije stupiti na snagu zakon. Sad taj rok koji je bio u prvom čitanju 6 mjeseci, sada 12 mjeseci o tome se može razgovarati, možete to kritizirati premali rok, prekratak, predug to je podložno kritici i podložno je da svako o tome kaže svoje mišljenje i ja ga uvažavam i treba ga uvažavati. Prema tome, kad bude pravilnik donijet ove će se odredbe moći primijeniti kad se govori o privremenom ograničavanju odnosno privremenoj [[Upadica Radin: Vrijeme.]] nesposobnosti za vožnju. Uvaženi predstavniče predlagatelja, ja vam se zahvaljujem što ste se uključili u raspravu, smatram da ste to trebali učiniti i ranije tim više što ste se u ovih pet minuta više osvrnuli na neke od replika ili od stavova koje su tijekom prijepodneva iznosili drugi saborski zastupnici ne ja. A ono što sam ja predložila ili niste čuli ili ste smatrali nebitnim. Naime, kada ste rekli da cijela oporba danas nešto kritizira kao da mislite da su to naši vlastiti stavovi. Nisu, to su stavovi primarne liječničke medicine koja je ukazala na određene probleme, probleme u provedbi. I ne znam zašto ne možete imati toliko sluha da pronađete neko rješenje, neki oblik kompromisa između jednog sustava, a to je zdravstvo i onog represivnog aparata koji bi trebao ostvariti veću sigurnost na cestama, dakle to je vaš zadatak. Niste pronašli dobar balans. Mi smo vam nudili rješenja, vi ih ne želite čuti [[Upadica Radin: Hvala lijepa, vrijeme.]] samo zato što dolaze s krive strane sabornice. Poštovana gospođo zastupnice. Balans smo razgovarali smo o tome, međutim ni sa druge strane nije bilo ustrajalo se uporno na svojim stavovima, prema tome nismo ni od strane liječničkih udruga koje su nam se obraćale došli do njihovog prijedloga što bi bilo najbolje rješenje po njihovom mišljenju. Bilo je pozivanja eventualno da se izbjegne sankcija, dakle da ostane obveza prijavljivanja, ali bez sankcija, to je jedini prijedlog kojeg se ja sjećam, možda je još nešto bilo. A da pokušamo ovo vrlo važno pitanje i odlučivanje o zdravstvenoj sposobnosti vozača u ovom slučaju privremenoj zdravstvenoj nesposobnosti da ga pokušamo naći najbolji balans i da liječnici budu oni koji će reći što je to privremena nesposobnost, a ne policija. Hvala. Prvo pitanje, zašto onda ne prihvatite taj prijedlog da bude bez sankcija, rekli ste da ništa drugo niste čuli od prijedloga, a taj prijedlog ste čuli pa evo odgovorite zašto ne taj prijedlog. A drugo, ako sam dobro shvatila vi ste ovdje javno priznali da vi ne vodite i nemate evidenciju koliko je prekršaja u prometu skrivljeno zbog utjecaja lijekova, ako sam dobro shvatila. Znači to baš i ne može biti točno zato što su mediji objavili da je prema podacima MUP-a od skoro 700.000 prometnih prekršaja evidentiranih u 2020. godini samo 0,02% slučajeva se radilo o upravljanju vozilom pod utjecajem droga ili lijekova. Znači to su podaci MUP-a, tako da ne znam kako ste došli do toga da ne možemo evidentirati te prekršaje koji bi bili uzrokovani onim što želite regulirati.

Ovaj slučaj koji vi navodite koji su dakle vidite, manje nego u promilima se tiču onih slučajeva kada je netko zaustavljen, posumnjalo se da koristi određene supstance, provedeno je određeno ispitivanje i ustanovljeno je da su pod utjecajem droga ili lijekova, dakle nije bilo, to je samo po sebi prekršaj, ali nije bilo nekakvog drugog prekršaja, nije netko udario drugo vozilo, nije nekoga ozlijedio, nije prebrzo vozio, dakle to je bilo jedina, jedini prekršaj pod koji se moglo podvesti.

Ja to pitam. Zapravo moje pitanje je nekako na tragu ovoga, dakle ako sam shvatio, vode se evidencije i statistike onih slučajeva gdje je isključivo utvrđeno korištenje supstance bez da je bilo neko drugo kazneno djelo, bez da je skrivljena neka nesreća ako sam dobro shvatio. A unutar kategorije skrivenih nesreća ne vodit se evidencija o tome da li je to bilo zbog supstance neke druge osim alkohola. Moram priznati da nisam uspio zapravo shvatiti kakvu evidenciju vodite, a kakvu ne. Pa bih molio samo ako nam možete još jednom reći. Dakle, shvatili smo svi mislim ovaj mehanizam kako se vodi evidencija, ali kakvu i koju evidenciju vodite nisam siguran da nam je zapravo jasno. Stvarno evo da ne shvatite nije natovareno pitanje nego stvarno evo pokušavam shvatiti šta zapravo, kakvu evidenciju vodite. Poštovani gospodine zastupniče, dakle vodi se evidencija i prekršaja u prometu, kaznenih djela u prometu. Vidite zakon je vrlo obiman i vrlo veliki broj prekršaja je definirano i utvrđeno ovim zakonom, ne znam točno na što ste mislili, dakle.

Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, prvo ću se samo u dvije rečenice referirati na ono što smo u raspravi imamo cijeli dan i ono što je zapravo izazvalo i replike i nedoumice i raspravu u javnosti, a to su dvije stvari. Prva stvar da ovaj zakon odnos što liječnici opće prakse odnosno što će liječnici obiteljske medicine u konačnici činiti, kakav će biti međusobni odnos i što će se definirati jer da bi to moglo biti mora se donijeti pravilnik. A vidi čuda, taj pravilnik će donijeti naš već dobro poznati ministar koji je zadužen za zdravstvo i mislim da sad ima puno više problema od tog pravilnika i da mu je taj pravilnik negdje zadnja rupa na svirali, ali morat ćemo čekati njega da bi se mogao provoditi ovaj zakon. Pritom ne tako davno imali smo u saborskoj raspravi prošli tjedan jedan drugi zakon u kojem se je definiralo kako izgleda format A4, koliko grama ima papir na kojem se daje, na kojem se nešto i koje boje je. Dakle, taj zakon je definirao to, a ovaj zakon ne definira međusobni odnos, prepušta to jednom pravilniku koji je u nadležnosti jednog drugog ministra. Toliko o tome koliko je ovaj zakon otvorio problem, a nije ga riješio do kraja. Pritom moram reći, znate kad malo duže radite nekakav posao ili kad nešto malo duže pamtite onda pamtite različite stvari. Pred jedno 3-4 godine hit tema je bilo kad ne znamo kako riješiti problem to prebacujemo na komunalne redare koji su inače ljudi koji imaju srednju stručnu spremu. Pa su komunalni redari bili zaduženi za sve i svašta, ja sam s ove govornice izgovorila rečenicu da još jedinio te rastavljaju brakove, sve drugo su radili. E sad, hit tema su nam očito liječnici obiteljske medicine jer sve kad ne znamo kako napraviti ili kad odlučimo napraviti velike iskorake onda to kažemo to će oni raditi. Sjetite se od toga kad je trebalo, kad je uopće tema korone bila šta smo prebacivali na njih, sad je jednako tako već spomenuti ministar Beroš odlučio se za jednu veliku revoluciju ili reformu pa imamo ovaj određene preglede, pa će to raditi liječnici obiteljske medicine zapravo da ni ne znamo ni što, ni kako osim izmjerit tlak koji evo ja vam mogu izmjeriti jer si svako jutro mjerim ili šećer. Dakle, to moram se referirati to što imamo ovaj zakon i onda želim i nešto reći ono što je meni bila posebna tema i što sam željno očekivala da i ovaj zakon dođe u drugo čitanje. To je ono što se u ovom zakonu su definirana kao osobna prijevozna sredstva, a to je da je ne bih sada tu, to su vam zapravo motocikli s motornim električnim pogonom, romobili električnim pogonom. 2019. je stranka GLAS i ja dali u saborsku proceduru izmjene i dopune ovog istog zakona da bi se to reguliralo. Iz kog razloga? Jer su romobili postali svakodnevnica, iz razloga šta kad je romobil ušao u zapravo u sudar sa u principu ili s pješakom ili s nekim drugim, vozač romobila se je tretirao ko pješak, nastao je veliki problem s njima, a želja je bila da romobili postanu i uđu u naše zakonodavstvo, želja je bila da se to definira iz jednostavnog razloga što je vožnja pogotovo u gradovima romobilima bila brža, ekološki prihvatljivija i sve ostalo. Taj prijedlog je naravno bio odbijen to vam ne moram ni govorit i sad se nalazi u saborskoj proceduri isto prijedlog koji je ažuriran, ali mi prijedlog koji dobivamo ovdje imamo cijelu glavu i odredba članka koji je je u principu opet nismo stvar riješili do kraja. Pri tom u obrazloženju zakona predlagatelj navodi različite primjere, različitih zemalja, negdje su to riješili zemlje, negdje gradovi i navodi primjere i Njemačke i Francuske, Italije, samo da se odlučio slijediti do kraja jedan od tih primjera bilo bi nam lakše. Primjera radi, Španjolska je točno definirala brzina koja može biti ovisno o površini po kojoj se takvo sredstvo kreće, definirala je da moraju biti osigurana i definirala je ono što prebacuje na gradove koji trebaju regulirati u smislu eventualnog besplatnog parkiranja i sve ostalog. Da se recimo odlučilo za taj španjolski model olakšalo bi život ovom zakonu. Ovako u zakonu imamo romobile nismo stvar definirali do kraja i prije ili kasnije ćemo doći sa sljedećom izmjenom zakona, ali to je uvijek vezano s ljudskim životima.

Državni tajnik se odlučio izaći za govornicu kako bi nas upozorio da mnogi od nas nismo niti pročitali zakon, a i da govorimo ovlaš o statistici uzroka prometnih nesreća što je meritum stvari. Ja ću podsjetiti da neprestano se i u javnosti, a i ovdje reklo da su četiri glavne ubojice u prometu brzina, alkohol, mobitel i ne nošenje pojasa i to je statistički fakt. Ali ono što mi nismo dobili nakon dva pitanja, znači mene i kolege Glavaševića je vodi li se ta statistika državni tajniče ili se ne vodi ta statistika. Znači, nešto ste nam objašnjavali da ne može svaki prekršaj bit evidentiran, ali je moram priznati da je bilo evidentno da zapravo ne znate o čemu se radi. Ako se to ne evidentira tim gore po vaše argumente, a naši argumenti su tim onda uvjerljiviji. Hvala lijepo kolegice Peović. Dakle, kad nemate argumente onda se poslužite uobičajeno da nešto netko nije pročitao, a onda je sljedeća rečenica da netko ako je i pročitao nije baš razumio što je autor htio reći. Ja nekako mislim da nas saborskih zastupnika ima različitih, ne mislim da se svi možemo razumjeti u sve, mislim da netko se bolje razumije u određenu problematiku netko u drugu i ne pokrivamo svi sva područja, ali malo vam je nelagodno i ja se osjećam nelagodno kad postavite pitanje onom ko u ime predlagatelja govori o zakonu, a ne dobijete odgovor koji je bio nekako

Zahvaljujem. Kolegice Taritaš, slažem se s vama da mi zastupnici ne moramo zanati sve o svakoj temi, ali zakon bi trebao biti takav da je svima razumljiv jer ako adresat neke norme ne može uopće koncepcijski shvatiti što norma njemu nalaže onda mi kao zakonodavno tijelo ne radimo i ne kreiramo dobre propise. Ovaj zakon je nešto što se manje-više odnosi na svakog od nas, svi mi izravno ili ne izravno sudjelujemo u prometu, ono čega se danas nismo stigli dovoljno dotaknuti to je prometna infrastruktura pogotovo za nove oblike prijevoznih sredstava i mislim da će tu jedinice lokalne samouprave imati velikih poteškoća jer im ovaj zakon ne daje jasne smjernice što uopće trebaju raditi, a vidimo iz prakse da dobar dio motoriziranih vozila sada zauzima onaj prostor koji su trebali imati pješaci. O tim problemima ovaj zakon zapravo ništa ne govori [[Upadica Radin: Hvala.]] a mislim da će i tu biti dobar dio [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] novih nezgoda. Hvala lijepo na vašem pitanju kolegice Orešković jer to vaše pitanje zapravo otvara i u odgovoru niz problema kojih imamo. Dakle, mi s jedne strane imamo zakon koji donosimo, zakon koji govori o sigurnosti prometa. Moram se tu referirati i reći da je došlo vrijeme možda da imamo novi zakon jer ga je teško pratiti, imamo i presude ustavnog suda, ali pretpostavljam da će to u jednom trenutku doći do toga, a s druge strane imamo i taj odnos prema prometnim površinama. Kad sam govorila o romobilima u nekoliko navrata sam govorila o romobilima, mi sad imamo situaciju, dakle u odnosu na prometne površine mi imamo pločnik, imamo kolnikom. Pločnikom nam se sad hodaju pješaci, dio pločnika koriste biciklisti, dio pločnika će koristiti električni romobili odnosno ona se zovu osobna vozila i u tom sukobu njih troje zna se ko će uvijek stradat, pješak, a kad je po kolniku isto tako [[Upadica Radin: Hvala.]] i tu je niz problema koje ovaj zakon otvara, a nema odgovora. Poštovana kolegice. Znamo da su do sada liječnici obiteljske medicine bili dužnu promjenu medicinskog stanja prijaviti MUP-u dakle onoga koji bi mogao utjecati na sposobnost za vožnju i onda bi MUP slao na pregled liječnicima medicine rada i ukoliko bi se pokazalo da nisu da građanin nije sposoban on bi plaćao pregled, ali ako bi se pokazalo da je građanin ili građanka sposobna za vožnju onda bi to plaćao MUP. Sada se MUP ovim zakonom potpuno financijski izvukao i nažalost meni se nekako i nama čini da je zapravo to ta motivacija koja ovu sumanutu situaciju sad ozakonjuje, protiv koje je kompletna medicinska struka.

Ne moram se svaki put s tim složiti, ali razumijem. Ovdje bi to išlo pod onu „brigo moja prijeđi na drugoga“ Na liječnike obiteljske medicine. Dakle, imamo sad model koji funkcionira na način na koji funkcionira ali je očito financijska zapravo odgovornost na MUP-u, odnosno ono što su oni imali im se učinilo preveliko i oni su svoj problem riješili. Da li postoji zaista problem da netko vozi, a da se nalazi na terapiji koja mu ne onemogućuje da vozi. Je, problem je i nećemo to skrivati i reći da to ne treba riješiti. Dakle, to je problem. Ali kako rješavaš problem? Ne na način koji imaš do sad, jer u tom problemu onda i ti sudjeluješ, nego prebacuješ na nekog drugog. Onda tu odgovornost kažeš to ću onda za godinu dana, pa ću prolongirati na godinu dana, pa ću za godinu dana raditi nešto drugo.

Prva je gospođa Andreja Marić ispred SDP-a. Evo završnih misli kluba SDP-a i odmah ću reći kao što smo u prvom čitanju bili protiv tako i u ovom konačnom prijedlogu nećemo podržati ovaj prijedlog zakona. Iznijeli smo puno stavova, međutim ne poštuje se ni mišljenje nas koji smo u krajnjoj liniji mnogi i struka, odnosno mišljenje strukovnih udruga, udruga pacijenata. Prvo mnogima očito ovaj prijedlog zakona nije baš potpuno jasan i to su baš oni koji kažu da mi nismo proučili zakon. Dakle, ovdje se radi o dodavanju, članak 37. oko kojeg je bilo najviše prijepora s pravom. Dakle, dodaje se novi stavak 4. koji se odnosi na privremena stanja, lijepo se definira najduže na šest mjeseci i to je neprihvatljivo. Niz stvari smo iznijeli, međutim jedino što će možda spasiti stvar da vi prihvatite amandmane koje smo mnogi od nas podnijeli. Odbor za zakonodavstvo kaže odgoda 12 mjeseci dok se ne donese pravilnik. Hoćete li poslušati struku? Hoćete li donijeti sve ono što su vam liječničke udruge govorile što treba biti definirano, koja stanja, koje dijagnoze, koje doze lijekova, semafor lijekova i stanja kao što je u nekim državama. Dakle, hoće li taj pravilnik spasiti stvar čisto sumnjam. Dakle i sad sam malo prije razgovarala sa predstavnicima liječničkih udruga koji su bili na sastanku jučer sa ministrom Božinovićem koji garantira da se neće kažnjavati. Kako on može to garantirati, ako piše u zakonu da postoji kaznena, odnosno novčana odgovornost. Prema tome, ne valja to sve skupa kako ste zamislili. Nadalje, na sigurnost prometa na cestama najviše utječu učinkovita i konzistentna provedba kaznenih odredbi, edukacija građana i informiranost, odnosno preventiva, a to se u ovom zakonu baš i ne vidi. Na žalost vidim da donosite odluke iz MUP-a u ime liječnika, a zapravo ne znate što će ovaj zakon zaista donijeti u praksi. E pa što će se dogoditi? Promjene koje dramatično utječu na liječnike obiteljske medicine, ali i na kompletnu liječničku struku, na odnos liječnika i pacijenta, na zdravlje građana koji će zbog ovakvog zakona izbjegavati odlazak liječniku. Odnosi se i na sve skupine i profesionalnih vozača i osoba koje upravljaju motornim vozilima, hitnim službama. Znači to su sve naši građani koji možda troše lijekove privremeno. A šta ćemo im uzeti vozačku dozvolu? Mi liječnici koji nismo medicina rada? Niti jedan prijedlog struke u e-savjetovanju nije prihvaćen. Mora se točno znati što je posao obiteljskog liječnika, što medicine rada, a što administrativni posao nadležnih službi. Dakle, MUP skida financijsku odgovornost sa svojih leđa i zapravo ih prebacuje na leđa nekog drugog dakle liječnika koje bi valjda trebalo kažnjavati. Prijedlog koji traži zapravo određuje da liječnik pri svakom pregledu svakog dana procjenjuje sposobnost pacijenta za upravljanje vozilom je neprihvatljiv, to neće pridonijeti sigurnosti prometu na cestama, poremetit će odnos liječnika i pacijenta, pacijenti neće dolaziti na preglede, neće iznositi stvarno svoje simptome tako da se ugrožava i zdravlje građana i liječnička egzistencija, dovodi ih se u potencijalni sukob sa pacijentima, konflikte itd. Osim toga, Republika Hrvatska nema sudsku praksu vezanu uz to područje, pa se postavlja pitanje tko će vještačiti u slučaju prometne nezgode za koju se liječnici mogu kazneno goniti ili u slučaju tužbe pacijenta ako mu je oduzeta vozačka dozvola. Obiteljski liječnici jasno kažu i svi mi koji nismo medicina rada, mi nemamo kompetencije koje su potrebne za rad onoga što su educirani liječnici medicine rada. Svi mi znamo da imamo svoju ulogu u sigurnosti cestovnog prometa, ali je na nama da upozorimo pacijenta i to činimo. O njegovom zdravstvenom stanju, o simptomima, o lijekovima koje uzima, ali nije na nama da onda to prijavljujemo MUP-u i nekome oduzimamo vozačku dozvolu. Dakle, u cijeloj ovoj priči molimo vas da preispitate cijeli taj zakon, da uvažite amandmane kojima smo koliko toliko pokušali spasiti stvar, jer ovo sada kako ste iznijeli ove članke 37. i 38. zbilja ne sliči na ništa i donijet će vam više problema nego što ste uopće zamislili da bi moglo biti koristi.

Ali ovo sve što smo vas s pravom kritizirali to niš niste uvažili, pa vas molim da onda bar amandmane pogledate i prihvatite.

Na samom početku ću reći da iznimno cijenim vaš rad i vaš doprinos, ali da isto tako izražavam jednu tugu i žaljenje što danas ovdje uz vas ne sjedi i resorni ministar jer taj resorni ministar nosi veliku odgovornost, vi ga ne možete baš u svemu zamijeniti koliko god se trudili i koliko god pokušavali dati ovdje nama opravdanje, stvarno ovo je jedan trenutak u kojem bi resorni ministar, ne zanemarimo činjenicu, potpredsjednik Vlade RH trebao biti ovdje. Trebao bi biti ovdje zato što se ovaj zakon tiče svih građana RH starijih od 18.g., on se tiče i svih onih koji sutra žele postati vozači, on se tiče i mladih generacija, a on se tiče i one nešto starije populacije. Nema domaćinstva u RH koje ovaj zakon neće dotaknuti, nema liječnika primarne medicine, obiteljske medicine koje ovaj zakon neće dotaknuti, a onda posljedično, a zapravo možda i primarno nema niti jednog liječnika medicine rada koji se o ovom zakonu do sada nije odredio i zato uz sve ono što ste možda popravili u ovome zakonu ili što ste predvidjeli kao dobra rješenja danas ovdje u ime Kluba Socijaldemokrati moram sa velikim žaljenjem reći da je ovo loš zakon. Ovo je loš zakon koji će posljedično ukoliko dođe do njegovog usvajanja u ovakvom obliku reći ću preko koljena lomeći sve ono što je struka rekla, bez sluha za tu struku isključivo iz fotelje ministarstva nanijeti veliku štetu RH i veliku štetu generacijama koje su još ovdje ostale. Naravno, mi ćemo se složiti sa vama da imamo loše statistike što se tiče sigurnosti cestovnog prometa, ali ćemo se isto tako složiti da te loše statistike ne možemo rješavati samo odredbama koje namećemo, za koje nemamo suglasnosti i za koje se nije složila struka već da prije svega moramo raditi na drugim stvarima, a da moramo raditi na edukaciji, da moramo raditi na većoj kontroli i da moramo raditi na svemu onome što će dovesti do veće sigurnosti u prometu do toga da se svi skupa osjećamo sigurnije i da odgovornije kao vozači sjedamo za upravljače naših vozila. I kada o tome svemu ovako govorimo na kraju ove duge rasprave onda u svakom slučaju treba istaknuti da kroz ove izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje predviđaju da će obiteljski liječnici prijavljivati policiji svoje pacijente koji zbog zdravstvenog stanja nisu sposobni upravljati vozilima na to sve upozoravali su u javnoj raspravi obiteljski liječnici i liječnici medicine rada, oni su upravo upozoravali na veliku štetnost koja se događa ovim zakonom. I ponavljam, to oduzimanje ili prijetnja oduzimanjem vozačkih dozvola nanosi vrlo lošu štetu društvu, taj osjećaj da nama neko cijelo vrijeme prijeti, da mi ne znamo što nas sutra očekuje, da s jedne strane ministar Beroš zaziva na sistematske preglede, a da s druge strane imamo prijetnju kako otići na taj sistematski pregled ako mi to sutra znači ostanak bez vozačke dozvole i nemogućnost odlaska na radno mjesto jer mi je prijevoz automobilom jedina mogućnost onda u Hrvatsku uvodimo nove elemente nesigurnosti i nove elemente nepovjerenja u ovu vladu, a to je ono što nam najmanje u ovom trenutku treba. I stoga apelirajući na potpuno razumijevanje materije, apelirajući na to da ste svjesni što je rekla i udruga, Hrvatska udruga medicine rada, što su rekli primarni zdravstveni djelatnici, što su rekli svi oni iz sustava zdravstva, mi u ime Kluba Socijaldemokrata uložili smo zaključak kojim vam nudimo rješenje izlaska iz ove situacije, a to je pustite zakon u treće čitanje. Ovaj zakon nije u cjelini sporan oporbi, on je sporan točno u segmentu koji smo naveli, sporan je u segmentu u kojem je sporan struci. Ima prostora da se u dogovoru sa strukom s jedne strane i sa vlašću s druge strane nađe rješenje, pustite zakon u treće čitanje, odgodite glasanje o njemu i nađite kompromis jer to je jedino što će pomiriti hrvatske građane i što neće dići novu bunu, što neće izazvati nove peticije i nove pobune.

Što se tiče predloženih izmjena i dopuna zakona uvodi se nova kategorija za vozila za koja postoji potreba propisivanja brzine kretanja vozila, te se uvodi dužnost vozača koji upravljaju s tim vozilima, a koje nisu ceste, na brzinu njihovog kretanja, prilagođavanje okolnostima i uvjetima površina po kojima se kreću. Također se povećava novčana kazna za prekršaj neprilagođene brzine kretanja koja je najčešći uzrok prometnih nesreća. Predloženim izmjenama omogućit će se i sankcioniranje nesavjesnih vozača koji parkiraju svoja mjesta tamo gdje se pune električnom energijom vozila, što nije u redu. Bitna stavka u izmjenama zakona predstavlja i koridor za prolazak hitnih službi koji predstavlja trakt namijenjen prioritetnim vozilima koji služe za prolaz vozila hitnih službi prilikom nastanka incidentne situacije kako bi se ubrzao proces pomoći stradalom čovjeku. Prema analizama nekih studija koridor za prolazak vozila hitnih službi može ubrzati dolazak hitne službe na mjesto događaja za 4 minute, te povećati šanse za preživljavanje stradalim osobama za 40% Valja također naglasiti da je po prvi puta predviđena kazna za one koji nemaju u vozilu kutije prve pomoći, a svi znamo koliko je važno imati s čime i znati pružiti prvu pomoć i spasiti uvijek nekome dragi ljudski život. Bitna stavka je uređenje administrativnog i financijskog smanjenja opterećenja vozača, liječnika i policijskih uprava koje se odnosi na zdravstveni pregled vozača. Izmjenama zakona omogućit će se liječnicima da izdaju upozorenje vozaču da privremeno nije sposoban upravljati vozilom kako ne bi nastala neka nova incidentna situacija, a ta izmjena predstavlja ne samo financijsko rasterećenje nego i veliko smanjenje administrativnog opterećenja liječnika vezano uz slanje pismeno slanje pisanih obavijesti MUP što danas rade. Posebno valja naglasiti da će se članak koji regulira tu obvezu početi primjenjivati tek nakon što Ministarstvo zdravstva donese pravilnik u kojem će se stručno regulirati stanja bolesti i obaveze vezano uz prijavu po zdravstvenoj struci, a nikako ne po MUP-u. Sve predložene izmjene predstavljaju veliku korist koja će se utvrditi njihovom primjenom u daljnjem razdoblju, a naročito u vezi upotrebe novih tehnologija i prisutnosti novih oblika prijevoznih sredstva u prometu. Bitnu stavku predstavlja zaštita zdravlja i života sudionika u prometu koja će se povećati izmjenama ovih zakona.

Dakle, izmjene i dopune Zakona o sigurnosti na cestama o kojima danas raspravljamo su doista duboko problematične u više aspekata. Prije svega radi efekta kojeg navedene izmjene imaju na liječnike obiteljske medicine na što udruge liječnika upozoravaju mjesecima, no unatoč tome nikoga od medicinske struke vi niste uključili u radnu skupinu koja se bavila izradom nacrta ovih izmjena zakona. Dakle, predložene izmjene i dopune zakona o kojem sada razgovaramo podrazumijevaju da je liječnik obiteljske medicine odgovorna osoba koja bi trebala svakoga dana prilikom svakog pregleda, svakog pacijenta kontinuirano procjenjivati njegovu sposobnost za upravljanje motornim vozilima, a onda ako slučajno procijene da je došlo do bilo kakve promjene zdravstvenog stanja ili promjene u terapiji koja bi mogla potencijalno utjecati na sposobnost za vožnju odmah uputiti prijavu kroz CEZIH i time stornirati vozačku dozvolu pacijenta. Ukoliko liječnike već stavljate u ulogu policajaca koji prijavljuju svoje pacijente i za najmanju sumnju, sve što ćete postići jest da pacijenti neće odlaziti svojim liječnicima, neće prijavljivati svoje tegobe i neće uzimati terapiju koja bi im bila propisana i posljedično tome osim što ćete dovesti do značajno lošijih ishoda liječenja dovest ćete do situacije u kojoj ne liječeni pacijenti voze jer od straha od gubitka vozačke nisu prijavili svoje zdravstveno stanje. Uz to podsjećamo da mi nemamo jasne kriterije o tome koja stanja, koje terapije do koje mjere utječu na sposobnost za vožnju što zapravo znači da se odluka o storniranju nečije vozačke donosi na temelju subjektivne procjene. I uz sve ovo što smo naveli ovim izmjenama i dopunama dovodite LOM-ove u poziciju apsolutne pravne nesigurnosti jer ih stavljate u situaciju u kojoj moraju pred sudom odgovarati za svaku situaciju u kojoj njihov pacijent počinio prometni prekršaj ili sudjelovao u nesreći. Dakle, dovodite liječnike u situaciju teškog i neprihvatljivog sukoba interesa gdje moraju birati između vlastite sigurnosti i objektivne procjene pacijenta. Da li ste uopće svjesni da ovakvim izmjenama doslovce dovodite liječnike u poziciju da svakodnevno strepe nad svojom licencom i bazičnom egzistencijom? Pitanje koja je zapravo motivacija zakonodavca da se apsolutno ogluši na sve primjedbe i vapaje i prijedloge cijele medicinske struke? I mi smo došli do jednog možda potencijalno dakle objašnjenje, naime, do sada su LOM-ovi bili dužni promjenu medicinskog stanja koja bi mogla utjecati na sposobnost za vožnju prijaviti MUP-u koji bi onda vozače slao na izvanredni pregled specijalistu medicine rada i ukoliko bi taj građanin bio sposoban za vožnju to bi plaćao MUP, a ako ne bi to bi plaćao on. E onda kada se 2019.g. dogodila stravična nesreće gdje vozač pod utjecajem opijata sa 125 km pokosio automobil u kojem je bila tročlana obitelj, policija je odmah uhitila ekspresno liječnicu obiteljske medicine kao odgovornu zato što je jedna odrasla i punoljetna osoba vozila pod utjecajem opijata i počinila tešku prometnu nesreću. Posljedice, dvije sljedeće godine dakle 2020. prijave su skočile sa 1000 na 9000 prijava godišnje jer su se neravno liječnici obiteljske medicine htjeli zaštititi, da ne riskiraju da prođu kao njihova kolegica. I time su naravno očito značajno opteretili MUP financijski koji je morao platiti niz izvanrednih pregleda. E a od sada će LOM stornirati vozačku, a pacijent u tom slučaju može tražiti izvanredni pregled i sam ga platiti. Dakle, ovim odlukama osim što ćete narušiti povjerenje između pacijenta i liječnika dodatno ćete liječnika staviti u situaciju da uzrokuje dodatne financijske troškove svojim pacijentima.

Možda osnovni problem koji je iznjedrila ova rasprava nije onaj tko treba prijavljivati nadležnim institucijama osobe koje koriste lijekove koji utječu na sposobnost upravljanja motornim vozilom, nego zašto uopće te ljude treba prijavljivati. I tu se pokazuje nedostatak osobne odgovornosti, a postavlja se pitanje na koje smo nužni ovdje dati odgovor. Zašto dolazi do tog nedostatka osobne odgovornosti? I rekla bih da tamo gdje je država slaba i neučinkovita odnosno tamo gdje građani nemaju povjerenja u tu istu državu i institucije skloni su kršiti pravila i zakonske propise jer ne vjeruju da će institucije ionako odraditi svoj posao tako da misle da se svatko treba pobrinuti sam za sebe. Dakle, posljedica višegodišnje institucionalne devastacije je i divlji zapad u prometu u smislu poštivanja prometnih pravila. Zato što naši građani ne vjeruju dovoljno svojim institucijama oni krše pravila koje su iznjedrile te iste institucije i onda dolaze na cestu u svakakvom stanju, a posljedično mi mislio da ćemo kroz obiteljske liječnike odnosno institucionalno djelovanje moći promijeniti takav tijek događaja. Potrebno je puno sustavnije djelovanje i puno šira izmjena da bi se vratilo povjerenje gađana u ovu državu, a da bi onda njima bilo i prirođeno, a ne samo normalno da poštuju pravila tih istih institucija pa i do one mjere upravljanja vozilima pod utjecajem lijekova. Voljela bih da je ova rasprava bila sustavnija u smislu toga da smo kada smo se već fokusirali na jedan segment ovog zakona i na obiteljske liječnike da smo barem pokušali artikulirati koliko je ozbiljan problem utjecaja lijekova na sposobnost upravljanja motornim vozilima. U tom smislu, zaključno bih htjela još jednom podsjetiti da mi doista imamo problem u poznavanju samih lijekova, u prihvaćanju činjenice dakle prema relevantnim znanstvenim istraživanjima koje sam navela da se ta ista pravila odnose na te konkretne konzumente lijekova jer manje od polovice ispitanika ih primjenjuje na same sebe. Dakle, ljudi se očito prečesto precjenjuju. A ono što je osobito važno istaknuti je da čak 70% lijekova koji se izdaju u javnim ljekarnama ima potencijalni utjecaj na sposobnost upravljanja vozilom. Što postavlja ozbiljno pitanje provedivosti i ovog fantomskog pravilnika ovog zakona u djelo jer to je ogroman bazen ljudi koji bi bio obuhvaćen ne samo upozorenjima nego možda i konkretnim sankcijama u korištenju vozačke dozvole jer ovo znači da većina lijekova koji se izdaju u ljekarni može utjecati na vozačku sposobnost pacijenata. Dakle, edukacija pacijenata o posljedicama uzimanja tih lijekova jer se čini da ako već govorimo o tom segmentu da je tu moguć najveći napredak budući da se kod nas evo prema ovim istraživanjima koja sam istaknula o tome najmanje vodi briga. A polovina ispitanika uopće nije informirana niti od strane svog liječnika, niti od strane ljekarnika o potencijalnom utjecaju propisanih izdanih lijekova na sposobnost upravljanja motornim vozilom. Većini, 88% prilikom propisivanja izdavanja lijeka nije postavljeno pitanje jesu li vozači, a nuspojave koje potencijalno mogu utjecati na sposobnost upravljanja motornim vozilom doživjelo je čak 37,9% ispitanika. Dakle, ne odgovornost obiteljskih liječnika nije u tome da prijavljuju pacijente MUP-u ali jest u tome da komuniciraju sa svojim pacijentima posljedice odnosno nuspojave lijekova koje koriste, a koji mogu utjecati na njihovu vozačku sposobnost.

Evo iako već ovako na kraju rasprave mogu vidjeti iz podnesenih amandmana da je većina zastupnika i zastupnica na neki način odustalo od ovog zakona, da zaključuju da ga se zapravo ne može niti mijenjati da bi on bio bolji ipak ćemo podnijeti amandman kojim mijenjamo ovu najkritičniju stavku, znači a to je da se dovodi u situaciju obiteljske liječnike da mogu biti prekršajno gonjeni u slučaju da ne prijave stanje svojeg pacijenta. Smatramo da je to i u smislu neke opće društvene klime dodatno i stigmatiziranje liječnika, a da ne govorimo o njihovoj radnoj obavezi i o pretrpanosti svojim radnim obavezama na svom radnom mjestu i još da će im se ovo staviti u opis posla. Ono što sam istaknula u samoj raspravi mislim da bi trebalo biti i na neki način neprihvatljivo kao oblik rasprave sa državnim tajnicima i sa ministarstvom kada predlaže neki prijedlog, a to je znači da se ipak na neki način raspravlja, a ne da se zastupnike optužuje da nisu pročitali zakon ako se ne zadovolje, niste zadovoljni s njihovim argumentima ali ono što smo shvatili dakle iz te rasprave je alarmantno uistinu, a to je da ministarstvo nema relevantan odgovor na pitanje da li zapravo provodi evidenciju prekršaja, prometnih prekršaja koji su uzrokovani drogama ili lijekovima, tu je državni tajnik, na neki način se od tog pitanja pokušavao rekla bih čak možda i izvući, čini mi se da niste imali odgovor, ako imate možete naravno se javiti na završno, al mi smo stekli dojam da uistinu nemate odgovor na pitanje. Ako je tako znači ako ste vi nas htjeli upozorit da nije provedena ta statistika i da se mi na nju ne možemo oslanjati, a podsjetit ću znači o kojoj se statistici radi, znači to je i objavljeno jel u medijima da je to podatak MUP-a jel da od skoro 70 tisuća prometnih prekršaja evidentiranih u 2020.g. u samo 0,02% slučajeva se radilo o upravljanju vozilom pod utjecajem droga i lijekova ako je riječ o tome da se takva statistika ne vodi kako ste vi na neki način nama sugerirali onda tim gore jel znači mi uopće nemamo podatke na kojima se temelji ovakva mjera, a ako se vodi i ako je ovo točno opet zapravo takva mjera pokazuje da nećemo napraviti ono što se htjelo napraviti i tu naravno da apsolutno pozdravljamo i želimo unaprijediti ta, te unaprijediti mogućnost da se smanje jel prometni prekršaji, ali to je u Hrvatskoj stvarno u najvećem broju slučajeva tzv. 4 glavne ubojice u prometu, brzina, alkohol, mobitel, nekorištenje sigurnosnog pojasa dok su se ne znam za nekorištenje sigurnosnog pojasa još, vodile su se nekakve kampanje, čini mi se da se baš odustalo od, od brzine, alkohola i mobitela i mislim vidimo i sami na ulici kako se vozi i na koji način ti mladi vozači voze automobile. Ono što je nama bitno je da upozorimo da je sama znanstvena zajednica rekla ne ovom zakonu i da je najdirektnije se osvrnula na ovaj segment i zato ćemo mi sa svojim amandmanom predložiti i ono što ste i sami rekli državni tajniče da je jedini prijedlog koji je afirmativan i koji ste uopće čuli ovdje, a to je da se zapravo liječnicima da, da upozorenje daju svojim pacijentima, pisano upozorenje, a ne da se, da oni to moraju prijavljivati MUP-u i to će biti neka naša intervencija na ovaj zakon. I gđa. Dalija Orešković zastupat će stavove Centra i GLAS-a završno što se tiče ovog zakona, prijedloga zakona, završno prijedloga zakona, malo pričam dok dođete, izvolite. Evo ja ću zamoliti ovdje prisutnog predlagatelja zakona da se prijavi za ono završno izlaganje, pa da mi u tom završnom izlaganju pojasni nekoliko stvari koje meni nisu jasne. Prva je, razumije li HDZ što je to participativna demokracija? Naime, ovdje se ne radi o tome da su oporbeni zastupnici iznosili neka svoja nebulozna rješenja nego se radi o tome da je jedan dio stručne javnosti i to onaj dio koji bi trebao provoditi jedan važan segment ovog zakona rekao da je model kojeg je predlagatelj osmislio neprovediv, nepravedan i da zadire u pravo na privatnost pacijenta. Drugo, voljela bi da mi predlagatelj pojasni zašto je toliko sporno kad su se već medicinari i liječnička struka toliko pobunili da im se barem primjerice smanje propisane sankcije za propust uvrštavanja podataka u informatički sustav o zdravstvenom stanju pacijenata. Evo to bi bio jedan ustupak ako ništa drugo kao izraz dobre volje i spremnosti na, na suradnju u pronalaženju rješenja. Drugo, zašto se nije osmislilo da se u taj sustav prijavljuje kao što sam predložila samo razdoblje u kojem postoji privremena nesposobnost upravljanja vozila bez navođenja indikacije odnosno liječničke zdravstvene dijagnoze, time bismo otklonili onaj prigovor da se ovim zakonom zadire u pravo na privatnost pacijenta. Treće, koje su to doista bolesti, oboljenja, stanja ili lijekovi koji mogu dovesti do ovako teških posljedica, a to je privremena nesposobnost upravljanja vozilom, trebali bi na neki način barem naznačiti u ovom zakonu odnosno najaviti tko će biti taj, dakle ne samo reći to će biti resorno Ministarstvo zdravstva, ali koja skupina, na temelju kojih znanstvenih podataka, na temelju kojih liječničkih spoznaja ćemo napisati katalog stanja koja će predstavljati razlog za izricanje privremene nesposobnosti, dakle riječ je o svega možda 2-3 amandmana koji bi za početak umirili dio stručne javnosti, a ovaj zakon priveli nekoj svojoj svrsi.